Poštovane kolegice i kolege. Nastavljamo s radom plenarne sjednice.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Pozivam predstavnicu predlagatelja, državnu tajnicu, gđu. Mariju Pletikosu, da nam da dodatno obrazloženje prijedloga Zakona. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Cilj donošenje novog Zakona o djelatnosti socijalnog rada, je poboljšavanje kvalitete djelatnosti socijalnog rada u RH. Donošenje predmetnog zakona, osigurati će se dosadašnja razina stručnih kompetencija, osoba koje obavljaju djelatnost socijalnog rada posebice prijenosom nadležnosti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, na Hrvatsku komoru socijalnih radnika. Hrvatski sabor je na 9. sjednici, raspravljao o prijedlogu Zakona o djelatnosti socijalnog rada. Prijedlog Zakona je prihvaćen zaključkom od 28. rujna 2018. g. Konačni prijedlog zakona, u većini je usuglašen s prijedlozima i primjedbama iznesenim u raspravi pred radnim tijelima i u raspravi na sjednici Hrvatskog sabora, te dodatno nomotehnički i jezično poboljšan. U svrhu jasnoće propisa, jasnije se uređuju uvjeti za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada, odnosno, izmjene su odredbe koje su regulirale izdavanje odobrenja za samostalna rad. Uvodi se status ovlaštenog socijalnog radnika, koji se stječe priznavanjem prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada. Prihvaćena je primjedba dana u odnosu na stručno usavršavanje, te se propisuje pravo i obveza stručnog usavršavanja ovlaštenih socijalnih radnika, kao i pravo stjecanje specijaliziranih stručnih kompetencija s ciljem promicanja cijeloživotnog učenja i zaštite standarda i kvalitete. Također je prihvaćena primjedba boljeg izjednačavanja, tj. klasifikacije prvostupnika i magistara socijalnog rada, kao i primjedba u odnosu na izostanak disciplinskih mjera. Napušten je prijedlog da se u upravni odbor komore uvode predstavnici ministarstava nadležnog za socijalnu skrb i hrvatske udruge socijalnih radnika. Prihvaćena je primjedba u odnosu na izostanak, propisivanje mogućnosti, polaganja stručnih ispita pri komori, te se konačnim prijedlogom zakona propisuje ispit stručnih znanja i kompetencija pri Hrvatskoj komori socijalnih radnika, kao jedan od mogućih uvjeta za izdavanje odobrenja, za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada. Dodatno se ovlašćuje komora na uređivanje načina provođenje sadržaja, rokova i postupka stručnog usavršavanja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Socijalni radnik, koji je stekao pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada, temeljem sa važećeg zakona o djelatnosti socijalnog rada, stupanje na snagu ovog zakona, smatra se povlaštenim socijalnim radnikom. Na ostale prijedloge i mišljenja, koje su dani u prvom čitanju, predlagatelj je dao detaljnija obrazloženja zbog kojih nije u mogućnosti prihvatiti prijedlog.

Imamo replike, poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Zahvaljujem. Poštovana državna tajnice, na početku moram izraziti zadovoljstvo što je ministarstvo načelom s ministricom Murganić, uistinu detaljno razmotrilo prijedloge i neovisno o tome, od koje političke opcije, od kojih zastupnica i zastupnika je dolazilo, mislim da je i nezadovoljstvo stručnih tijela, prvenstveno Hrvatske komore i Hrvatske udruge socijalnih radnika, radnica, većina tih primjedbi inkorporirana u konačni prijedlog zakona. Mene samo zanima, dakle, kako je riješeno, s obzirom da smo razgovarali o tome i na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku, kako je riješeno pitanje vježbenika i vježbeničkog staža sa ovim zakonom, jer je bilo upita veznih na tu temu. Hvala. Zahvaljujem. Poštovani zastupniče, zahvaljujem na pitanju. Sada važećim zakonom o djelatnosti socijalnog rada nije uređen vježbenički staž. Konačni prijedlog ne uređuje vježbenički staž koji je uređen drugim propisom u pogledu polaganja stručnog i državnog stručnog ispita, dodatno je uređena mogućnost da se može i pri Komori polagati stručni ispit znanja i kompetencija, te je uređeno da će sadržaj i način provođenja ispita, stručnih znanja i kompetencija, urediti komora općim aktom, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalnog rada. Zahvaljujem državnoj tajnici, sljedeća replika, poštovani kolega Ante Babić, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Nešto tehnika nije radila, pa. Poštovana državna tajnice, dakle, drago mi je i pozdravljam između ova 2 čitanja sve ono što je rekao kolega Ćelić, mislim da je on nazočio tijekom cijele rasprave i dobro je da su se pojedini prijedlozi usvojili iako ste vi o njima tada i u raspravi odnosno predstavnici Ministarstva govorili. Kod donošenja jednog Zakona odnosno same inicijacije, a ovo je predzadnja stvar do usvajanja Konačnog prijedloga je nekih 18, 19 koraka koji su jako bitni. Kod ovog Zakona vezano za socijalne poslove, djelatnosti vezane za socijalne poslove u samom obrazloženju kod Zakona i 30 takovih stvari koje su vezane za socijalne poslove, mislim da je dobro što su se usvojile određene primjedbe jer oni će u mnogome pomoći kod ovog Konačnog prijedloga Zakona [[Upadica: Zahvaljujem kolega Babić]] [[Govornik se ne razumije]] najbitnije. Hvala lijepo. Ništa, idemo dalje. Želi li možda izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Izvolite. Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku gđa. Ines Strenja. Mislim da je bitno i da se čuje kako je Odbor raspravio o ovom Zakonu. Dakle, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku je na 63.-oj sjednici raspravljao o Konačnom prijedlogu Zakona o djelatnosti socijalnog rada u drugom čitanju, kao Matično radno tijelo. Predstavnica predlagatelja je u uvodnom dijelu istaknula cilj donošenja novog Zakona koji se ogleda u poboljšanju kvalitete djelatnosti socijalnog rada u RH kroz usklađivanje poslova iz djelatnosti socijalnog rada sa suvremenim znanstvenim postavkama, jasnije uređenje uvjeta za obavljanje i prestanak obavljanja djelatnosti, prava i obveza stručnog usavršavanja, te organizaciju obavljanja djelatnosti. U raspravi članovi Odbora izrazili su zadovoljstvo što su u tekstu konačnog prijedloga Zakona prihvaćena mnoga rješenja u odnosu na prijedlog Zakona u prvom čitanju, a koja su većinom predložena na Odboru. Tako je prihvaćena i primjedba Odbora, te je čl. 33., prije čl. 60., izmijenjen tako da je napušten prijedlog da se u upravni Odbor Komore uvode predstavnici Ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i Hrvatske udruge socijalnih radnika. Prihvaćena je i primjedba dana u odnosu na stručno usavršavanje, te se propisuje pravo i obveza stručnog usavršavanja ovlaštenih socijalnih radnika, kao i pravo stjecanja specijaliziranih stručnih kompetencija s ciljem promicanja cjeloživotnog učenja i zaštite standarda i kvalitete. Članovi Odbora također su pohvalili, što je i u odnosu na prvo čitanje, prihvaćena je i primjedba vezana uz distinkciju između prvostupnika i magistara, te isto dodana i u čl. 18. Dalje, u raspravi pojedini članovi Odbora iznijeli su prijedlog prema kojemu bi se po uzoru na zakonsko rješenje u prijedlogu Zakona o psihološkoj djelatnosti trebalo uvesti i posebno poglavlje i članci vezani uz vježbenički staž. Također su bili mišljenja da bi trebalo izostaviti u prvim poglavljima obiju zakonskih akata o stjecanju i gubitku prava na obavljanje djelatnosti, taksativno navođenje kaznenih dijela pod glavom i brojem. Međutim, predlagateljica je objasnila da je takvo izričito, znači, navođenje svih kaznenih dijela kada socijalni radnici gube pravo na licencu, usuglašeno sa Ministarstvom pravosuđa koje je tražilo takvo taksativno nabrajanje. Nadalje, pohvaljena je mogućnost specijalizacije u pojedinom području, što svakako predstavlja korak naprijed u vidu obavljanja djelatnosti socijalnog rada. Međutim, predstavnici struke bili su mišljenja da bi ovdje trebalo izostaviti riječ znanost, koja je prema njihovom mišljenju, upotrijebljena u pogrešnom kontekstu, što bi bilo dobro zamijeniti je nekom drugom riječi koja ne otvara pitanje koja su to područja znanosti, pošto su ova područja jasno definirana Zakonom. Svi članovi Odbora složili su se da će se predloženim Zakonom osigurat, ne samo dosadašnja razina stručnih kompetencija osoba koje obavljaju djelatnost socijalnog rada, nego i unaprijediti cjelokupna djelatnost koja je od interesa za RH, te su jednoglasno podržali prijedlog ovog Zakona o djelatnosti socijalnog rada na ovoj sjednici. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Ines Strenja. Da, zahvaljujem još jednom pozdrav svima, ja ću samo par, par još stavova, mada u konačnici ovaj prijedlog Zakona MOST nezavisnih lista će podržati jer mislimo da je dobar i htjela bi naglasiti da je djelatnost socijalnog rada djelatnost koja izravno utječe na socijalnu uključenost, na zaštitu osjetljivih skupina i skupina s posebnim interesima i potrebama, proširenje pristupa socijalnoj skrbi, te se osigurava financijska održivost sustava socijalne skrbi. Dakle, sustav socijalne skrbi u RH jedan je od najsloženijih sustava kroz koji se osiguravaju socijalne naknade i usluge, provode postupci obiteljsko pravne zaštite i drugi postupci, a samo u 2018.-oj to su osiguravali 81 Centar za socijalnu skrb sa 54 Podružnice, 68 Domova i Centara za pružanje usluga u zajednici sa 18 Podružnica i 9 dislociranih jedinica kojima je osnivač RH, u 45 decentraliziranih Domova za starije i teško bolesne osobe, 360 pružatelja drugih osnivača i 2943 udomiteljske obitelji odnosno sveukupno 3497 fizičkih i pravnih osoba. Ovo je potrebno još jednom naglasit kako bismo zapravo vidjeli koliko je ova djelatnost duboko prožela sve dijelove i mnoge razine o kojima zapravo trebamo razmišljat u RH. Dakle, Centri za socijalnu skrb se osnivaju sukladno broju stanovnika i gustoći naseljenosti na određenom području, veličini područja, broju i vrsti korisnika, te njihovom udjelu u ukupnom stanovništvu, ali ono što je još uvijek činjenica, to je da nisu jednakomjerno u cijeloj RH zapravo raspodijeljeni i ta neujednačenost je nešto o čemu bi trebalo razmišljat. Dakle, neujednačenost je zbog toga po vrsti i opsegu specifičnih problema i poteškoća koje prevladavaju na određenim područjima, o čemu treba razmišljat. O broju udomiteljskih obitelji koja isto tako, znači, su nepotpuno neujednačeno u samoj RH, treba razmišljati o zemljopisnim obilježjima, prometnoj povezanosti i zbog toga Centri za socijalnu skrb trebaju imati malo drugačiju mrežu i kao što sam rekla, povezati drugačije sve one korisnike kojima je potrebna njihova pomoć. Ono što bi htjela reći, dakle, Centri za socijalnu kao tijela s javnim ovlastima u sustavu socijalne skrbi sukladno različitim zakonima imaju čak 145 javnih ovlasti, iz čega je vidljiva složenost poslova te težina uloge svakog stručnog radnika što ponekad može dovesti i do nedovoljne usmjerenosti na potrebe korisnika te smanjenje kvalitete rada u centrima za socijalnu skrb. I tu onda dolazimo zapravo do onoga što smo mi htjeli, što je predlagatelj htio i regulirati ovim zakonom a to je da je važeći zakon o djelatnosti socijalnog rada bio nedovoljno jasno je uređivao kompetencije socijalnih radnika koji obavljaju djelatnost socijalnog rada u RH i nejasno definiranje pokazao je, stvorio je jedan veliki problem u praksi nakon što je stupio na snagu Zakon o reguliranim profesijama. Dakle ovim zakonom će se omogućiti obavljanje djelatnosti socijalnog rada osobama koje su stekle i diplome izvan RH a čije stručne kompetencije nisu dovoljne za obavljanje poslova iz djelatnosti socijalnog rada sukladno Zakonu o djelatnosti socijalnog rada u priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija jer smo suočeni sa situacijom zbog toga što je ovo tražena profesija da se završavaju negdje dakle edukacija i obrazovanje za socijalnog radnika neujednačene kvalitete, ono što se kaže brzopotezno i nakon toga ulaze u naš sustav i to je potrebno urediti. Dvije su još stvari o kojima treba govoriti kada razmišljamo o socijalnim radnicima, znači o njihovim kompetencijama koje su jako široke. I zbog toga što se suočavaju sa svakom od obitelji koja treba njihovu uslugu gdje ulaze u vrlo, vrlo teške situacije, vrlo često konflikte koji su prisutne u dinamici određenih obitelji. I zabrinjavajuća je zbog toga činjenica što su oni i to treba još jednom ukazati jako izloženi napadima, svakodnevno verbalnim a povremeno i fizičkim napadima i oni jednostavno traže zaštitu, zaštitu koja još uvijek nije proizašla iz kompletnog reguliranja toga zakonskim okvirom. I zbog toga je Komora socijalnih radnika u više navrata i u siječnju ove godine uputila apel i otvoreno pismo javnosti da traže veću zaštitu za socijalne radnike. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je što ovaj zakon mora regulirati i kvalitetu rada socijalnih radnika za koje za jedan dio njih zbilja znamo objektivno da ne rade svoj posao. Dakle od toga da je trebalo zapravo proći puno vremena dok počnu na neki način kroz komoru i oduzimati licence i procesuirati određene socijalne radnike koji su se direktno ogriješili o neku djecu koja nisu pravodobno bila oduzeta koja su čak završila i smrtnim slučajem kao onaj u Puli. U nekoliko navrata su bili i slučajevi gdje nisu primijetili što se dešava u određenim obiteljima, nisu dovoljno shvatili ozbiljnost situacije i to je završilo loše, neka djeca su predugo ostajala u obiteljima u kojima su višekratno i višegodišnje zlostavljana. I onda s pravom moramo reći da takvi socijalni radnici bacaju lošu sjenu na njih, najveći i najveći dio njih na sve njih koji jako kvalitetno i odgovorno rade svoj posao. Htjela bih zapravo još jednom naglasiti da sam zadovoljna sa ovim izgledom konačnog prijedloga zakona jer ste dosta primjedbi koje sam ja uputila na prvi prijedlog i uvažili ali to su bile primjedbe koje su proistekle iz komunikacije sa udrugama i komorom i svim onima koji zapravo svakodnevno žive ovaj posao socijalne djelatnosti i socijalnog rada. I tako su se znači u članku 3. izmijenili prijedlog koji je bio da se u upravni odbor komore uvode i predstavnici Ministarstva nadležni za socijalnu skrb ali i Hrvatska udruga socijalnih radnika jer to nije inače bilo uobičajeno. Prihvatili ste i primjedbu danu u odnosu na stručno usavršavanje te ste u članku 19. propisali pravu i obvezu stručnog usavršavanja ovlaštenih socijalnih radnika kao i pravo stjecanja specijaliziranih stručnih kompetencija s ciljem promicanja cjeloživotnog učenja i zaštite standarda i kvalitete. Dakle komora je dodatno ovlaštena na uređivanje načina, provođenja sadržaja, rokova i postupka stručnog usavršavanja uz prethodnu suglasnost ministara nadležnog za poslove socijalne skrbi. Prihvatili ste i primjedbu da uvrštenje neadekvatne terminologije no dodatno se u svrhu jasnoće propisa jasnije uređuju i uvjeti za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada odnosno izmijenjene su odredbe koje su regulirali izdavanje odobrenja za samostalan rad, opća dopusnica i uvodi se status ovlaštenog socijalnog radnika koji se stječe priznavanjem prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada kada se utvrdi da su ispunjeni zakonski propisani uvjeti te se nastavno na to u cijelom tekstu konačnog prijedloga zakona koristi i pojam ovlašteni socijalni radnik. Što je dobro. Prihvaćena je i primjedba boljeg izjednačavanja tj. klasifikacije prvostupnika i magistara socijalnog rada te je isto dodano i u članku 18. Prihvatili ste i primjedbu u odnosu na izostanak ... [[Govornik se ne razumije.]] disciplinskih mjera i to je dodano u člancima od 40. do 43. Dakle primjedba Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku ali i Kluba MOST-a nezavisnih lista na dosadašnji članak 57. na način donošenja odluka skupštine te je sad propisano na način da se odlučivanje uređuje statutom komore i drugim općim aktima komore sukladno novom članku 29. zakona. Prihvaćena je i naša primjedba na izostanak propisivanja mogućnosti polaganja stručnih ispita pri komori za one koji rade u nevladinom sektoru te potrebu određivanja vrijednosti rada u komori kao stručnom tijelu te se konačnim prijedlogom zakona propisuje ispit stručnih znanja i kompetencija pri Hrvatskoj komori socijalnih radnika kao jedan od mogućih uvjeta za izdavanje odobrenja za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada. I na kraju prihvaćen je i prijedlog Kluba zastupnika MOST-a o jasnoj naznaci o kojem se ministarstvu radi u cjelovitom tekstu konačnog prijedloga zakona. Dakle, konačni prijedlog zakona je dobar, vjerojatno će tijekom vremena imati još nekakve primjedbe oni kojih se konkretno dotiče kada to budu provodili u praksi no mislim da možemo biti zadovoljni, mislim da je pohvalno način na koji se surađuje sa vašim ministarstvom da uvažavate primjedbe i oporbe i pozicije i odbora i udruga i komora i mislim da je to način na koji onda proizilazi zakon koji je kvalitetan i koji poziva na to da ga svi podržimo.

Poštovani gospodine podpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovana državna tajnice sa suradnicom, evo meni je ovako baš nekako jednostavno i lako govoriti nakon kolegice Strenja Linić koja je jako pohvalila ovaj zakon i to mi je izuzetno drago. Činjenica je da smo se doista oko ovog zakona i mi na odboru svi složili da je dobar i izuzetno mi je drago da je ministarstvo prihvatilo niz prijedloga konstruktivnih koji su nakon ili tijekom prvog čitanja bili dostavljeni ministarstvu i to samo govori o tome kako evo i ovo ministarstvo je doista otvoreno za sve mogućnosti rasprave i prihvaćanja onoga što je kvalitetno. Dakle, pred nama je zakon Konačni prijedlog Zakona o djelatnosti socijalnog rada čiji je cilj poboljšanje kvalitete djelatnosti socijalnog rada u RH kroz uključivanje poslova iz djelatnosti socijalnog rada sa suvremenim znanstvenim postavkama. Ono što je izuzetno bitno da uz do sada opisanu djelatnost uvodi se i još neke djelatnosti odnosno propisuje se vođenje slučaja, intervencije socijalnog rada, psiho socijalna podrška, rana intervencija, posebno naglašavam rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovnog obrazovanja ili tzv. integracija, socijalno planiranje profesionalna i organizacijska podrška te organiziranje i razvoj zajednice, a mijenjaju se i neke odredbe u ovom zakonu. Zašto sam naglasila da posebno naglašavam ranu intervenciju? Naravno i integracija, kada govorimo o integraciji, jer ako naši socijalni radnici se budu bavili ranom intervencijom, ne samo oni nego svi, imat ćemo puno manje onih ljudi koji će kasnije trebati njihovu podršku. Imat ćemo puno manje osoba s invaliditetom jer ako u najranijoj dobi kod određenog djeteta učinite sve i date maksimum cijeli tim, pri tom naravno je važan socijalni radnik, može doći do kvalitetnijeg načina života i može doći do toga da tjelesno oštećenje kod određene osobe čak i ne zazove invaliditet. To je ono što ja gledam svakodnevno i mogu vam reći da mnogi socijalni radnici koji savjesno i pošteno i korektno obavljaju svoj posao imaju takvih iskustava. Kao što sam rekla moje osobno dugogodišnje iskustvo je sa socijalnim radnicima, onako reći ću pola pola, bilo je njih prekrasnih koji su doista obavljali svoj posao na najbolji mogući način, a vjerujte mi bilo je i onih koji se baš s tim poslom i nisu saživjeli. No međutim, to je stvar čovjeka, nismo svi za sve i veselim se tome što ipak mogu reći da je većina socijalnih radnika svoj posao obavljala na primjeren način. Svakodnevno socijali radnici, voli se reći da u najbolji prijatelji ili neprijatelji osobama s invaliditetom, to onako u šali često volimo govoriti, jer ako vam pruže uslugu ona će svi reći da su najbolji prijatelji, a ako to baš i nisu u mogućnosti poneka vjerujte i iz opravdanih razloga onda će mnogi reći, a nisu mi dali to što sam tražio pa nisu dobro obavili svoj posao. Nije to baš tako i njihov rad je doista, doista težak, ja vjerujem da će ovim zakonom se omogućiti socijalnim radnicima da svoj posao obavljaju što je bolje moguće. Još samo evo nekoliko stvari koje se ovim zakonom mijenjaju ili uvode, jedna vrlo, vrlo važna stvar a to je da se ovim zakonom uvodi mogućnost da socijalni radnik može tražiti da mu se prizna posjedovanje posebne stručne kompetencije u vidu specifičnih znanja i vještina specijaliziranih za pojedino područje socijalnog rada te istom, dakle socijalnom radniku Hrvatska komora socijalnih radnika može priznati specijalnost rješenjem. Ta specijalnost upisuje se u imenik komore i to omogućuje postizanje razvoja struke u specifičnim područjima. Ovim se se Konačnim prijedlogom Zakona jasnije propisuju uvjeti za priznavanje prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada, uvjeti za prestanak obavljanja djelatnosti socijalnog rada, te odgovarajući pravni lijekovi. Nadalje, kako bi se poboljšali uvjeti za sudjelovanje osoba koje obavljaju djelatnost socijalnog rada na tržištu, dosadašnje Odredbe vezane za obavljanje privatne prakse i samostalnu profesionalnu djelatnost, objedinjuju se u Odredbe vezane uz obavljanje djelatnosti socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti, te se jasnije uređuju uvjeti za obavljanje, privremenu obustavu i prestanak. Također dio nadležnosti prenosi se na Komoru, dakle, donošenje Općeg akta kojim se propisuju uvjeti prostora i opreme, kao i način oglašavanja i isticanja naziva, mjesto obavljanja socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti, stručnih i drugih radnika, te sastav i način Povjerenstava koji izrađuje nalaz o ispunjavanju uvjeta. Ovaj Zakon će, kao što sam ranije spomenula, sasvim sigurno poboljšati kvalitetu rada socijalnih radnika i vjerujem da će biti, socijalni radnici, kao i do sada, radili su za sve, ne samo za osobe s invaliditetom, ali vjerujem da će svi biti zadovoljni njihovim radom, a ne samo to, nego doista čvrsto vjerujem da će sami socijalni radnici biti zadovoljni ovim Zakonom. To je ono što je izuzetno važno jer ukoliko socijalni radnici ne budu zadovoljni, onda ni korisnici ne mogu očekivati njihov kvalitetan rad. Ja sam uvjerena da ćemo nakon donošenja ovog Zakona, kad on uđe u primjenu, doista imati obostrano zadovoljstvo, meni osobno je to važno za sve korisnike iz sustava socijalne skrbi i ne samo socijalne skrbi, nego i svih drugih sustava jer znamo da socijalni radnici ne rade samo u sustavu socijalne skrbi. Dakle, kao što sam rekla, meni je to važno za sve korisnike, ali, evo, dozvolite mi i jednu posebnost, važno mi je zbog osoba s invaliditetom jer one svakodnevno komuniciraju sa svojim socijalnim radnicima i rekla bih da o njihovom radu, na neki način, ovisi i kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Vjerujem, kao što sam evo rekla, da će se to doista i dogoditi i izuzetno sam ponosna da smo postigli jedan konsenzus, jedno veliko zadovoljstvo među svim nama. I na Odborima smo to imali priliku vidjeti i da je ovo jedan dobar i kvalitetan Zakon i evo, poštovane kolegice i kolege, klub HDZ-a podržat će donošenje ovog Zakona. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Ljubici Lukačić na ovoj raspravi. U ime kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Kažimir Varda, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege, a s obzirom da je kasna ura, a već je dosta toga rečeno u samom Konačnom prijedlogu Zakona, ja ću se samo osvrnuti na rad i osobni u prvom čitanju, što smo ga ovdje imali, i na rad Odbora za zakonodavstvo i rad Matičnog Odbora za zdravstvo i socijalu. Ovo je, čini mi se, jedan od prvih slučajeva u kojem svi izražavamo zadovoljstvo Konačnim prijedlogom Zakona, bar u većini. Naime, na Odboru za zdravstvo i socijalu utvrdili smo da ste kao predlagatelj uvažili masu primjedbi i konzultacija i sa Komorom, i sa socijalnim radnicima i sa nama u krajnjoj liniji, zastupnicima, pa ja nemam potrebu da sad ponavljam ono što piše u Konačnom prijedlogu Zakona, izražavam i osobno zadovoljstvo što ste prihvatili i moje osobne primjedbe na prijedlog Zakona, pa bi samo rekao da u ime kluba Stranke rada i solidarnosti nezavisnih zastupnika da ćemo svesrdno podržati donošenje ovog Zakona, Konačni prijedlog Zakona o socijali. Na ono što bi ja samo htio upozoriti, već je ovdje s ove govornice, čini mi se da je kolegica Strenja govorila, a to je rad socijalnih radnika. Nijednim Zakonom nećemo to moć regulirati jer to je poziv, to nije zanat, to mora biti poziv. Ako nije poziv, onda nam se dešavaju te stvari, recimo ono, kao što je to u Puli, stvari na koje kolegica Ljubica upozorava, stvari da nam, … [[Govornik se ne razumije]] ću onog slučaja o kojem smo ovdje govorili, požari, dvoje mrtvih staraca itd., mislim da bi socijalni radnici, a ovim Zakonom im omogućujemo sve što smo im mogli omogućiti, trebali biti više na terenu, više preventivno djelovati, upozoravati sve ostale službe u vezi sa socijalom na djelovanje. Dakle, što više preventivnog djelovanja. Njima smo ovim Zakonom omogućili sve što smo im mogli omogućiti, ja ga apsolutno i osobno podržavam, a podržat će ga i klub. Samo mi dopustite poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, s obzirom na odmaklo vrijeme, na dnevnom redu su još Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, psihološkoj djelatnosti i socijalno-pedagoškoj djelatnosti pa da se odmah referiram u ime kluba, podržat ćemo i te zakone u prvom čitanju. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, poštovani kolega Giovanni Sponza, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Na samom početku želim istaknuti da je prijedlog zakona dobar ali nam je ukupni sustav socijalne skrbi loš i nedovoljno uređen. U ime kluba pozdravljam donošenje novog zakona i govoriti ću u širem kontekstu jer se radi o vrlo značajnoj djelatnosti koja obuhvaća veliki broj korisnika. Da je ova djelatnost od značajnog interesa za društvo, govori činjenica da se profesija socijalnog rada može primjenjivati gotovo u svim područjima ljudskog života od odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, civilnog društva te brojnim drugim djelatnostima. Budući da je ova djelatnost zakonski uređena tek 2011. g., postoji značajni prostor da se zakonske norme poboljšaju a čime bise olakšala i sama provedba zakona kao jasnije utvrđivanje nadležnosti socijalnih radnika. Stoga ponavljam, pozdravljam svaku namjeru zakonodavca koja ide za tim da se položaj kao i prava i obveze socijalnih radnika i jasnije i preciznije definiraju no isto tako ističem probleme s kojima se susreću CZSS-i i svi njihovi zaposlenici. Konkretno mislim na prevelike opterećenje djelatnika administrativnim poslovima, nedovoljan broj stručnih djelatnika, neadekvatnu suradnju i koordinaciju između centara i drugih institucija a tu u prvom redu mislim na sud i policiju a u nekim dijelovima naše zemlje i školstva i nadležnih gradskih ureda. Tome pridodajem i problem nedovoljnog i nekontinuiranog provođenje edukacija koje su od iznimnog značaja u ovoj djelatnosti. Osim toga, još uvijek postoje i centri koji su nedovoljno opremljeni, primjera radi postoje centri kojima nedostaju vozila za odlazak na teren a to navodim jer držim kao ključnim istaknuti da se socijalne radnice trebaju više baviti stručnim radom na samom terenu, da trebaju biti u neposrednoj komunikaciji s lokalnom zajednicom ako uistinu želimo imati sustav koji će djelovati i preventivno i usklađeno s drugim državnim i lokalnim tijelima kao i organizacijama civilnog društva. Socijalnim radnicima treba osigurati prikladne uvjete za rad, djelovati proaktivno a ne prozivati ih samo kada se dogodi neki tragičan slučaj. Što se pak tiče samog konačnog prijedloga zakona, mišljenja sam da postoji prostor za poboljšanje i to u djelu koji se odnosi na vježbenički staž, socijalne radnike, vježbenike i potrebu mentorstva.

U ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite. Gđo. državna tajnice s suradnicom, kolegice i kolege. Pa moram reći da mi u klubu GLAS-a i HSU-a ne dijelimo ovo opće oduševljenje koje je ovdje pokazano sa ovim zakonom odnosno ima nekih nelogičnost, non sequitura a i sukoba između regulative u ovom zakonu i u Zakonu o edukacijskim rehabilitatorima na čisto tehničkoj razini regulacije pa ću ja nešto od toga iznijeti u ovoj a nešto u slijedećoj raspravi i zamolit vas za pojašnjenja u tom pogledu. Dakle, regulira se da svo socijalni radnici moraju biti upisani u registar komore recimo za razliku od edukacijskih rehabilitatora. Navodi se da je 70% socijalnih radnika bilo zaposleno u sustavu socijalne skrbi, također se navodi da nitko u RH od socijalnih radnika nije obavljao privatnu praksu socijalnog rada. Dakle pitanje je što je sa i gdje su tih 30% socijalnih radnika koji su upisani u registar komore a nisu nigdje korišteni. Naročito važno pitanje obzirom na podatak da ugrubo 10% ukupnog stvarnog stanovništva koje živo u RH po ovim podacima su korisnici sustava socijalne skrbi. Prema tome, očito svaki socijalni radnik je praktički nasušna potreba da bi taj sustav mogao funkcionirati a imamo ovdje pogubljenih 1/3 gotovo. Dosadašnja licenca za obavljanje samostalnog rada zamjenjuje se statusom ovlaštenog socijalnog radnika, okej.

U čl. 10. kaže, st. 2. profesionalnu djelatnost obavlja ovlašteni socijalni radnik koji samostalno kao profesionalnu djelatnost pruža socijalne usluge sukladno Zakonu kojim se uređuju socijalne usluge ili trgovačko društvo ili obrt registriran za obavljanje djelatnosti socijalnog rada. Ja ovo ne razumijem i molim da mi se pojasni da li to znači da u slučaju da se neki socijalni radnik registrira kao trgovačko društvo, onda funkcionira ne u skladu sa ovim Zakonom, nego u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima odnosno ako netko ima obrt, što mi je naročito nejasno, obrt za davanje usluga socijalnog rada, što to uopće znači obrt za davanje usluga socijalnog rada? Onda posluje u skladu sa Zakonom o obrtu. Dakle, to, molim da, da mi se dodatno pojasni jer mi je apsolutno nejasno i nadam se da ono što ja mislim nije istina. Drugi problem u tom istom čl. 10. je st. 5. koji kaže da osobe i sad referira se na st. 4. koji govori o osobama koje obavljaju privatnu djelatnost socijalnog rada sa sjedištem u drugoj državi, u tom st. 4. kaže, mogu trajno obavljati djelatnost socijalnog rada u RH ako se upišu u imenik socijalnih radnika, okej. Ali šta kaže st. 5. osobe iz st. 4., dakle, o kojima smo upravo govorili sa sjedištem u drugoj državi, mogu obavljati djelatnost socijalnog rada i na privremenoj ili povremenoj osnovi u RH bez obveze registracije sjedišta i upisa djelatnosti socijalnog rada u imenik socijalnog radnika. Pazite, to nisu osobe iz drugih članica EU jer se to nigdje ne navodi. Dakle, to su osobe iz bilo koje druge države, ajmo reći da je za očekivati najčešće da će biti iz slično govornog područja, dakle, iz susjedstva. Zakon je vrlo striktan, što se tiče registracije, pravila i svega čega se moraju držati socijalni radnici u i iz RH, dakle, koji moraju poštivat, registrirat se, bit u imeniku, detaljno se sve propisuje i onda najedanput može doći netko iz druge države bez da se upiše bilo gdje, bez da je u imeniku socijalnih radnika i recimo, kao što ovdje piše, povremeno i privremeno, što znači recimo, tjedan dana mjesečno ili dva tjedna mjesečno obavljati te iste poslove bez ičega. Dakle, ne treba biti u imeniku, ne treba imati ništa od ovih strogih zahtjeva koji se postavljaju za socijalne radnike koji se takvom istom djelatnošću žele baviti u RH, imaju sjedište u RH i ovdje se registriraju. Ovo zvuči zapravo nečuveno ako nema za to neko drugo objašnjenje. Dakle, objašnjenje iz članice EU, to se ne odnosi na članice EU jer nigdje nije na taj način napisano, pa da bi se onda reklo, okej, regulativa je potpuno ista u svim tim državama zbog, recimo, zajedničke pravne stečevine, pa zato ne treba nikakvi daljnji postupak, ali ne, ovdje se to ne stipulira, nego se govori ovako kako sam vam pročitala i molim da također na tu temu iz Ministarstva date neko objašnjenje šta to znači da uvodite tako striktne kriterije kad se radi o socijalnim radnicima u RH, iz RH, sa sjedištem u RH, a s druge strane da netko tko tu djelatnost privremeno i povremeno hoće obavljat iz neke druge zemlje, bilo koje druge zemlje po ovome što ovdje piše, ne treba ništa. Komora se ovdje definira kao mjesto i točka koja postaje zapravo na neki način središnje mjesto, Komora je ovdje Bog i batina, dakle, i u priznavanju obrazovanja, diploma stečenih u drugim zemljama itd., međutim, ni ta Komora koja inače grmi i oblači po ovom Zakonu i vjerojatno je to dobro jer se sastoji, jer je to stručna Udruga socijalnih radnika. Međutim, s druge strane nema ništa za reći o ovoj temi ako netko tko nema sjedište u RH hoće privremeno i povremeno se baviti socijalnim, uslugama socijalnog rada, dakle, pružati tu vrstu usluga u RH, ako nema sjedište u RH i to radi privremeno i povremeno, Komora nema šta za reći. Zanimljivo je da se, tu ću napraviti malu komparaciju sa Zakonom o edukacijskih rehabilitatorima, i ne znam zašto to nije ujednačeno, pa za to također molim objašnjenje, dakle u članku 7. socijalnom radniku priznaje se pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada ako, i onda cijeli niz kriterija, od kojih je prvi, je član Hrvatske komore socijalnih radnika, u daljnjem tekstu Komore, kod edukacijskih rehabilitatora, obrnuto, taj zahtjev se ukida. Također u članku 16. ovog Zakona, Komora određuje cijenu pojedinih usluga, u Zakonu o rehabilitatorima upravo obrnuto, čak se poziva na neku Odluku Vlade, imam to, kad budemo raspravljali o tome, ću, ću citirati točno, Odluku Vlade o stimuliranju slobode pružanja usluga, dakle slobodnog tržišta na temelju koje se onda ukida ovaj zahtjev da Komora regulira cijene pojedinih usluga. Dakle, u slučaju socijalnih radnika Zakon koji je jedan kraj drugog, jedan iza drugog, i na našem dnevnom redu, Komora regulira cijene usluga kod socijalnih radnika, i s druge strane ukida se regulacija cijena usluga kod edukacijskih rehabilitatora od strane Komore. Zašto postoji takva razlika, u čemu je stvar, ja ne mogu dokučiti, ali vas molim da mi to objasnite. I na kraju, još jedna neusklađenost koja možda nije ni važna, ali ne bi trebalo biti, jer pokazuje zapravo da se regulaciji te vrste tema i te problematike, ne prilazi na jedan sustavan način. Dakle, ovdje se zahtjeva da Komora uskladi svoj statut sa novim Zakonom u 12 mjeseci, Komora socijalnih radnika, dakle u godinu dana, kod edukacijskih rehabilitatora, Komora to mora učiniti u roku od 6 mjeseci. Možda to nije važno. Ako imamo vrlo slični komparabilni, vrlo sličnu komparabilnu djelatnost, ako imamo novu regulativu, zašto u takvim točkama, a ova zadnja je možda samo tehnička, ali ove prve dvije koje sam spomenula, nisu samo tehničke. Dakle, niti određivanje cijena s jedne strane, koja je baš argumentirano zašto ne, u onom Zakonu o edukacijskim rehabilitatorima, a u Zakonu o socijalnim radnicima, je eksplicitno rečeno da će cijene pojedinih usluga kod ljudi koji privatno pružaju te usluge, biti regulirane od strane Komore i da je to jedna od zadaća Komora. Pa onda, dakle, ovisno o odgovorima i objašnjenjima koje na ove teme dobijemo, ćemo se odlučiti u GLAS-u i HSU, da li ćemo podržati ovaj Zakon. Zahvaljujem kolegici Vesni Pusić. Izvolite.

Hvala poštovani podpredsjedniče Sabora, uvažena državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovdje govorimo znači o, Zakonu o djelatnosti socijalnog rada i to sad o Konačnom prijedlogu Zakona, ono što bi vrijedilo na početku reći, to da je, da, dakle u raspravama koje sad ovdje i provodimo, i koje su bile između, koje su bile u prvom čitanju, a i potom stvari koje su nastale između ova dva čitanja, i kontaktiranje struke, nekako je dovelo do toga da, do jednog općeg, rekla bih dojma da postoji konsenzus i na neki način zadovoljstvo struke sa predloženim Prijedlogom Zakona. Stoga, htjela bih napomenuti da smo sudjelujući i u radu ovog zadnjeg sjednice Odbora, znači matičnog Odbora, zapravo gdje su bili i pozvani predstavnici struke, konkretno na neke stvari nisu imali primjedbe, na neke jesu, a ono što je nekako bilo najvažnije u cijeloj priči i rečeno to da je, primjedbe koje su iznesene u prvom čitanju, da su i uvažene, pa čak evo i primjedbe koje su došle od strane Klubova koji su, koji nisu u poziciji, koji nisu vladajući, znači koje su, dolaze od strane oporbe, što na neki način je pohvalno i što zapravo ukazuje na dobru volju predlagatelja da se određene primjedbe uvaže, da se razmisli o onome što se govorilo u prvom čitanju, ono što se, sve stvari koje su se tada iznijele, i koje bi u svakom slučaju trebale voditi poboljšanju samog Zakona. Slušajući čak i raspravu sada dosadašnju, htjela bi naglasiti ono što mi se čini izuzetno važno a to je da ovaj Zakon o djelatnosti socijalnog rada zapravo uređuje jedan dio koji se tiče same struke odnosno cjelokupnog sustava a to je zakon koji uređuje strukovno, dakle ... [[Govornik se ne razumije.]] prije svega određuje koje su to djelatnosti koje obavlja socijalni radnik i način na koji može obavljati samostalno kao profesionalnu djelatnost ili obavljati za neku pravnu osobu.

Izuzetno je važno i to da zapravo nadzor nad radom samih socijalnih radnika će provoditi i sama komora. Ono pozdravljamo, što je uvaženo od strane, naša primjedba koja je uvažena od strane predlagatelja je to da smo tražili veću neovisnost same komore u svom radu jer je bio prvotni prijedlog da u upravnom odboru komore bude i predstavnik ministarstva što bi da je tako ostalo, izazvalo zaista niz nejasnoća pa i nekih nelogičnosti u samom obavljanju različitih uloga, uloga ministarstva i uloge same komore. Stoga pozdravljamo taj dio koji je uvažen. Uvažen je također i ovaj dio koji se tiče stručnog usavršavanja jer stručno usavršavanje odnosno pravilnik koji propisuje i koji donosi plan stručnog usavršavanja socijalnih radnika je na odgovornost i same komore i tu ne bi trebala biti, također ne bi trebalo biti uplitanja samog ministarstva upravo iz razloga što socijalni radnici rade zaista u različitim sustavima, ne samo u sustavu socijalne skrbi, dakle socijalni radnici rade i u školstvu i u zdravstvu, rade u nevladinim organizacijama, vjerskim organizacijama, a evo rade i mogu raditi i samostalno kao profesionalnu djelatnost, obavljati svoju profesionalnu djelatnost. To je ono što smo rekli da evo prihvaćamo i što je sama struka doživjela kao pozitivan pomak u odnosu na prvo čitanje i na što nisu imali primjedbe. Ono što je struka također, primjedba koja se, ono što se nije promijenilo, ono što se nije možda u prvom čitanju ni toliko pridala pozornost a stručnjaci su sami obratili pozornost na članak 20. u kojem bi trebalo riječi znanosti izbrisati jer jednostavno ne odgovaraju suštini, treba zapravo govoriti o tome da su stručne edukacije kojima se stručnjaci specijaliziraju u pojedino području, one mogu biti vezane i za neka druga polja društvenih znanosti ili su interdisciplinarna stoga bi trebalo ostati samo izrazi i rečenice koje se odnose na područje socijalnog rada, u tom smislu ćemo i kao klub podnijeti ili smo podnijeli već amandman. No u samoj raspravi smo se dotakli ovdje i onoga što je ne samo predmet ovog zakona ali je vrlo i usko vezan uz sam zakon a to je zapravo uloga socijalnih radnika. U obrazloženju o razlozima u samom zakonu vidimo razloge zbog koji se ovaj zakon donosi i tu je u jednom poglavlju opisano koliko je zapravo prema zadnjim podacima socijalnih radnika koji su upisani trenutno u komori jer trebamo napomenuti još jedanput da je postojeći Zakon o djelatnosti socijalnog rada donesen 2011. g. kad su u paketu išli i drugi srodni zakoni, tada su nekako, ne znam koji su razlozi ali su osim Zakona o djelatnosti socijalnog rada i Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, ispala druga dva zakona a to su Zakon o socijalno-pedagoškoj djelatnosti i Zakon o djelatnosti logopedije. Ovaj zakon je tada donesen i naravno da ga je trebalo uskladiti sa postojećim sa sadašnjim vremenom, kao i svaki drugi od tada se trebalo uskladiti i sa onim što je sa međunarodnim aktima i sa još nekim aktima koji su doneseni od strane RH a isto tako i sa suvremenim znanstvenim postignućima i to je ono što je zaista trebalo napraviti. Ovdje također je navedeno, da je u Komori, 2018. g. upisano 2085 osoba i od toga je 70% u sustavu socijalne skrbi. Mene to i ne čudi, možda dakle, onih 30% se sigurno nalazi jedni dijelom i u sustavu, malim dijelom, vrlo malim dijelom i u sustavu još obrazovanja, jednim dijelom, sigurno u sustavu zdravstva se također nalazi. Ali i pitanje je da li oni komi rade u sustavu nevladinih organizacija ili u sustavu vjerskih organizacija, da li se vode kao nekakvom drugom klasifikacijom, m da je moguće, da je recimo, oni koji rade u nevladinim organizacijama, rade u sustavu socijalne skrbi a da se tako ne prikazuju, ne vode, pa bi u tom smislu možda bila puno da je drugačije opisano i da je jasnije, da je detaljnije opisano imali bismo vjerojatno i bolju sliku o tome, gdje su sve socijalni radnici zaposleni. No ono što je po meni, ovdje izuzetno važno, to je čunjenica da ovaj zakon će donijeti jedno priznanje socijalnim radnicima, u smislu poštovanja struke kojom se bavi. Međutim, ovaj zakon sigurno nije dovoljan, potrebne su puno, puno druge, puno više toga i puno drugih izmjena i samog sustava, pogotovo sustava socijalne skrbi, da bismo došli do one uloge socijalnog radnika, kakav bi trebao biti. Kada mnogi dakle, imaju san o tome kako bi nekakav sustav trebao izgledati, pa ja na ulogu socijalnog radnika zaista gledam drugačije, gledam ga onako kako bi izgledao da je socijalni radnik, najvećim dijelom svog radnog vremena posvećen čovjeku, da je posvećen čovjeku a ne papiru. A trenutno je zapravo situacija sasvim drugačija. I to je ono zbog čega uloga socijalnog radnika nije dovoljno priznata u našoj zemlji. A bojim se, to je ono što je zamjerka, bojim se da način na koji radimo ili način na koji mijenjamo ovaj sustav, neće ići u tom smjeru. Ja sam još i prvi puta govorila u prvom čitanju, da umjesto olakšavanja, umjesto micanja administrativnih poslova iz centara za socijalnu skrb mi smo njima dodali i ostavili i dodali sve još novih obaveza ali ne obaveza koje se odnose na konkretan rad u obitelji, konkretan rad sa korisnikom, već na brojna nova opterećenja, donošenja novih rješenja, ispunjavanja novih obaveza koje su propisane upravo zakonima koje je donijela ova vlada u ove protekle 2 g. i to je ono što sigurno neće doprinijeti dobrom statusu samih socijalnih radnika, a dok ne dođemo do toga, da se da svaki socijalni radnik, zaista vodi korisnika, vodi obitelj, nećemo doći ni do konkretnijih rezultata i poboljšanja njihovih poboljšanja samih života korisnika. To je ono što smo htjeli napomenuti, mi smo mi ćemo u ime kluba podržati ovaj zakon, uz naravno ovaj amandman koji smo uputili i jer ovo je zaista djelatnost od posebnog interesa za RH, na taj način je trebamo i gledati i nadamo se da će Komora svoju ulogu i odgovornosti koje ima ovim zakonom i dobro odraditi. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Mariji Alfirev. U ime Kluba zastupnika HNS-a, poštovana kolegica Bernarda Topolko, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o djelatnostima socijalnog rada, koju ima za cilj znatno poboljšanje kvalitete djelatnosti socijalnog rada u RH. Mi u HNS-u podržati ćemo ovaj konačni prijedlog Zakona, jer smatramo da se jasnijim uređenjem uvjeta za obavljanje i prestanak obavljanje djelatnosti socijalnog rada, pravima i obvezama stručnog usavršavanja, te organizacijom obavljanjem djelatnosti, usklađenjem poslova, za suvremenim znanstvenim postavkama, te proširenjem javnim ovlasti Hrvatske komore i socijalnih radnika, stvaraju pretpostavke za kvalitetnije, uređenije i uspješnije djelovanje profesije socijalnog rada. Također pozdravljamo činjenicu da se u ovim konačnim prijedlogom zakona, da su uvažene brojne primjedbe iz prvog čitanja, čime smo u konačnici dobili zakona koji je nomotehnički i jezično poboljšan. Korak naprijed, svakako predstavlja članak 20. odnosno mogućnost stjecanja i priznavanja prava na specijalizirane stručne kompetencije kako bi se omogućilo poticanje usavršavanja u pojedinim stručnim područjima. Izmjenom članka 33. napušten je prijedlog da se Upravni odbor Hrvatske komore socijalnih radnika uvede predstavnici ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i Hrvatske udruge socijalnih radnika čime bi se osigurala neovisnost rada komore. Prihvaćena je i primjedba dana u odnosu na stručno usavršavanje te se propisuju prava i obveze stručnog usavršavanja ovlaštenih socijalnih radnika kao i pravo stjecanja specijaliziranih stručnih kompetencija s ciljem promicanja cjeloživotnog učenja i zaštita standarda i kvalitete. Sustav socijalne skrbi vrlo je složen sustav što je vidljivo prije svega prema velikom broju korisnika. Naime, prema Godišnjem statističkom izvješću za 2006. godinu bilo je 353.521 korisnik. Prema dostupnim podacima u sustavu radi 1.476 socijalna radnika, 1.404 na poslovima socijalnih radnika, a 72 na poslovima odgajatelja. Stoga slobodno možemo reći da je djelatnost socijalnog rada koji se u konačnici temelji na zaštiti ljudskih prava djelatnosti od interesa za RH. Kako je sam sustav pod snažnim utjecajem i društvenih i ekonomskim promjena samim time predstavljala i stalni izazov za sve nas, za čitavu zajednicu kako bi ga kontinuirano unapređivali i time stvarali uvjete u kojima će korisnici socijalnih usluga moći ostvarivati sva svoja prava, a stručnjaci s područja socijalnog rada koji su u svakodnevnoj praksi izloženi brojnim profesionalnim rizicima bili zaštićeni. Naime, svjedoci smo barem u području iz kojeg ja dolazim iz Međimurske županije kolko ima napada na socijalne radnice i možemo reći da jesmo zadovoljni radom socijalnih radnika međutim kod nas ima jako veliki broj stanovnika nacionalne manjine koji nažalost nemaju ugrađenu, veći dio njih, ne svi, ali veći dio njih nema ugrađenu kulturu rada nego žive od socijalne pomoći od dječjih dodataka, a samim tim to potencira onda i prilično alkohola u tim društvima, kockanja i naravno problema. Ja ovdje moram spomenuti da sam izuzetno zadovoljna što je ministrica Murganić čula apel s aktualnog sata, došla i sjela u Međimurskoj županiji sa predstavnicima županije, sa predstavnicima centra za socijalni rad i nekih drugih institucija, da je uvidjela da tu nešto treba poduzeti jer znamo da je nažalost Međimurje postalo, postala regija koja baš i nije sigurna za život s obzirom na probleme koje imamo. Zaključno, Klub zastupnika HNS-a podržat će ovaj prijedlog zakona, ali isto tako i dalje ćemo raditi na podizanju svijesti o važnosti socijalnih službi i socijalnog sustava u RH. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Zahvaljujem poštovana državna tajnice, pa evo na početku ovo je prigoda zahvaliti svim socijalnim radnicama koje savjesno i stručno obavljaju svoj posao, a kojih već smo čuli ima oko 2.100 registriranih u RH. Mnogo toga je rečeno već, no opet bih rekao, možda ne postoji, kao što je uvažena zastupnica Pusić rekla opće suglasje, oduševljenje, nit je to potrebno niti će to ikad bit, al postoji visoko suglasje, a ono što je najbitnije da su aktivni participanti, dakle Hrvatska komora socijalnih radnika i Hrvatska udruga socijalnih radnika koja bi sigurno htjela malo drukčiji zakon ipak načelno zadovoljni i s time radna skupina i čitavo ministarstvo pokazalo svoju fleksibilnost i raspoloživost da može čuti i druge prijedloge i ovo nije prvi zakon koji dolazi iz ovog ministarstva gdje se vidi da od prvog do drugog čitanja se uvaži značajan broj primjedbi koje je eto moguće ugraditi u konačni prijedlog zakona. Ja ću govoriti iz perspektive liječnika u kojem je i tima u kojem je socijalna radnica sastavni dio, neizostavni dio, spomenut ću samo neke poslove dakle koje socijalni radnici u zdravstvu, konkretno u psihijatrijskim ustanovama rade, to je pitanje recimo dodjele jednokratne novčane pomoći, pitanje smještaja, da li u podstanarstvo, da li u terapijsku zajednicu radi nastavka rehabilitacijo-resocijalizacijskog tretmana, pitanje lišenja poslovne sposobnosti djelomičnog dakle kada je to potrebno, pitanje mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi, nažalost određeni dio ljudi su bez adrese prebivališta. Dakle, socijalni radnici su osobe koje se svakodnevno suočavaju s problemom siromaštva, beskućništva, nezaposlenosti, ovisnosti o alkoholu i drogama, svakodnevno se susreću sa osobama koje boluju od različitih psihičkih poremećaja i zato kad govorimo o djelatnosti socijalnog rada tu svakako moramo spomenuti dakle zalaganje za društvenu pravednost, borba i promicanje ljudskih prava, pitanje dakle promocije socijalnog rada kao takvog i ponude modela najbolje prakse i ja vjerujem da je ovaj Konačni prijedlog Zakona o djelatnosti socijalnog rada išao u tom pravcu da socijalni radnici uistinu mogu djelovati kao organizatori i pružatelji socijalnih usluga kao oni koji neće nametati, nego će zajedno s korisnikom vidjeti što je najbolje i najoptimalnije kroz jedan suradni odnos, kako im pomoći da jasnije sagledaju vlastite poteškoće, kako ih informirati o pravima, poticati, hrabriti i podučavati da samostalno donesu odluku. Primjedbe koje su, dakle, bile između prvog i drugog čitanja, koje su usvojene, već su više puta spomenute, dakle, pitanje jasne indistinkcije između sveučilišnog prvostupnika socijalnog rada u odnosu na magistra socijalnog rada i magistra socijalne politike, pitanje je tko sačinjava upravni Odbor. Znači, isto tako poglavlje o disciplinskoj odgovornosti, pred nama su još 3 Zakona koja su vezana uz pomagačka zanimanja, nekako bi bio ideal kad bi to analogno moglo biti identično, ali, nažalost, to ipak nije moguće. Međutim, ova temeljna poglavlja koja reguliraju pojedinu djelatnost, ipak su načelno zajednička i u tom smislu pozdravljam donošenje Konačnog prijedloga Zakona o djelatnosti socijalnog rada.

Znamo da u RH u sustavu socijalne skrbi radi nešto malo manje od 1500 socijalnih radnika kojima ćemo sigurno donošenjem ovoga Zakona barem malo olakšati vrlo zahtjevne i teške uvjete ove podcijenjene profesije, u najvećem dijelu ženske. Ali mene zanima, uvaženi kolega, kakva je povezanost ovog Zakona sa Zakonom o psihoterapiji? Dakle, osim ovih administrativnih i često puta nekih djelatnosti koje socijalni radnici svakodnevno obavljaju, često puta se zanemaruje, dakle, da oni sudjeluju aktivno i da su voditelji socioterapijskih i psihoterapijskih pravaca i kada se vodilo računa o tome tko može biti psihoterapeut onda se u Zakonu o djelatnosti psihoterapije išlo primarno sa maksimom da to budu ljudi koji imaju svakodnevno iskustvo rada sa osobama koje imaju neke psihičke probleme, tako da, mislim da je to regulirano sa ovim Zakonom o djelatnosti socijalnog rada koji će onda omogućiti i provođenje psihoterapijskih postupaka za to na adekvatan način educiranim socijalnim radnicama. Zahvaljujem poštovanom kolegi Ćeliću. Završne riječi u ime predlagatelja, državna tajnica gđa. Pletikosa, izvolite. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, zahvaljujem na vašoj konstruktivnoj raspravi. Kao što sam navela na samom početku rasprave, cilj donošenja Zakona djelatnosti socijalnog rada je poboljšanje kvalitete djelatnosti socijalnog rada u RH. Evo, spomenula bih da je, zapravo, dala bih određena pojašnjenja, što se tiče članova Komore odnosno ovog broja kojeg je uvažena zastupnica Pusić spomenula, a već je i uvažena zastupnica Alfirev, zapravo i odgovorila, ova razlika od 30% je, radi se o socijalnim radnicima koji nisu zaposleni u djelatnosti. Dakle, to su socijalni radnici koji su završili studij, ali nisu, ne rade u djelatnosti.

Kada govorimo o mogućnosti privremene ili povremene djelatnosti socijalnog rada, uređeno je, primjerice, za situacije kada se provodi obiteljska medijacija zbog međunarodne otmice djece odnosno kada se određeni stručni postupak socijalnog rada odrađuje sa kolegama iz drugih država koje nužno ne moraju biti članice EU. Ako govorimo o ovim rokovima koje ste spomenuli, oni su, zapravo akti su usklađeni dogovorno sa Komorama, eto takav je dogovor.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, evo, ja bih vas molila ako možete me malo samo poslušat i odgovoriti na ovo konkretno pitanje. Ja sam to i na Odboru spomenula da je, budući da mi sada donosimo 4 Zakona koja su po svojoj djelatnosti srodna, dakle, to su zaista i pomagačke djelatnosti, one su u vašem Ministarstvu pod Ministarstvom socijalne skrbi i na tragu onog što je kolegica Pusić govorila, ja bih vas molila da zaista nam kažete jeste li zaista onda one nekakve temelje, one krucijalne odredbe koje se tiču rada, funkcioniranja Komora, pa recimo i cijena, što se tiču cijena, određivanja cijena pojedinih djelatnosti, da li ste to uskladili u svim ovim Zakonima, evo, to je ono što bi vrijedilo odgovoriti.

Slijedeća replika poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite.

Ja sam deset godina predavala socijalnim radnicima, i znam što znači da se sada otvori, da svatko kome padne na pamet bez ikakve, ikakvog zahtjeva, a to tu piše, ako to podrobnije ne definirate, točno to tu piše, da svatko može doći preko granice i dva tjedna mjesečno njima konkurirat na tržištu u Hrvatskoj bez ikakvih kontrola. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Pusić. Odgovor državna tajnica.

Izvolite. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, poštovana državna tajnice.

Hrvatski sabor je na devetoj sjednici raspravljao o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti. Prijedlog Zakona je prihvaćen zaključkom od 31. listopada 2018. godine. U odnosu na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u konačnom prijedlogu Zakona ujednačava se položaj svih stručnjaka koji obavljaju edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost, bez obzira na resor i područje djelovanje, te se osiguravaju isti standardi kvalitete rada i praćenje struke. Također, u Konačnom prijedlogu Zakona, dopunjene su odredbe radi usklađenja s prekršajnim odredbama, propisivanjem obveze subjekta prekršajne odgovornosti. Glavni cilj koji se želi postići donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, je unapređenje kvalitete obavljanja edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti i proširenje javnih ovlasti Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora, kao i ujednačavanje položaja svih stručnjaka koji obavljaju edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost, bez obzira na resor i područje djelovanja, te osiguravanje standarda kvalitete rada i praćenja. Na ostale prijedloge i mišljenja koji su dani u prvom čitanju, predlagatelj je dao detaljna obrazloženja zbog kojih nije u mogućnosti prihvatiti prijedloge. Slijedom navedenog, predlaže se da Hrvatski sabor donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti. Želi li možda izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Hvala. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući, poštovane državne tajnice sa suradnicima, suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti. Tijekom rasprave u prvom čitanju, vrlo se jasno ukazalo na problem podjele edukacijskih rehabilitatora obzirom na resore u kojima rade, što se konačnim prijedlogom zakona ispravilo. Ono što svakako treba naglasiti kako se radi o struci koja je vrlo potrebna i tražena na tržištu. Naime, edukacijski rehabilitatori su zaposleni u različitim sustavima, u zdravstvu, u školstvu, u socijalnoj skrbi gdje se bave djecom s teškoćama u razvoju odnosno s invaliditetom. Upravo njima je od presudne važnosti uloga edukacijskog rehabilitatora. Ako se vratimo malo unazad kako je i sama državna tajnica napomenula Zakon o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti donesen je 2011. godine. Tada je prvi puta uređena ova djelatnost obzirom na sadržaj, način djelovanja, uvjete obavljanja djelatnosti i stručni nadzor. U današnje vrijeme pojavila se potreba za usklađivanjem Zakona o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti sa drugim propisima te Zakonom o reguliranim profesijama, priznavanjem inozemnih stručnih kvalifikacija i Zakonom o uslugama. Treba naglasiti kako će se ovim zakonom ujednačiti položaj svih stručnjaka koji obavljaju edukacijsko rehabilitacijsku djelatnost i to neovisno o resoru u kojem rade. Na taj način će se osigurati isti standard kvalitete rada i praćenje struke. Ovim zakonom se vrlo jasno definiraju prava i obaveze edukacijskih rehabilitatora, obavljanje privatne prakse odnosno grupne prakse. Isto tako se Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, komora postaje samostalna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnih ovlasti. Što u stvari to znači? Komora odlučuje o davanju, obnavljanju, oduzimanju odobrenja za samostalan rad, zatim vodi imenike magistara edukacijske rehabilitacije i prvostupnika edukacijske rehabilitacije, ali isto tako vodi imenik onih rehabilitatora koji imaju privatnu praksu. I u Hrvatskom saboru se puno puta već govorilo o tome kako je ovih stručnjaka premalo, kako su kvote, upisne kvote izuzetno male što naravno upućuje i na to da sa resorom Ministarstva demografije mora usko surađivati i Ministarstvo obrazovanja jer nažalost potrebe za edukacijskim rehabilitatorima su iznimno velike. Iako se radi o malenoj stručnoj i znanstvenoj zajednici ne smijemo zaboraviti kako su baš oni potrebni najranjivijoj skupini društva i da je njihov doprinos u radu s djecom s teškoćama u razvoju invaliditetom nezamjenjiv. Kako sam već naglasila ovaj zakon se usklađuje sa važećim zakonima i propisima ali istodobno se daju i veće ovlasti, ali i odgovornost strukovnoj organizaciji.

Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HNS, poštovana kolegica Bernarda Topolko. Izvolite kolegice. Zahvaljujem, evo pred nama je ponovo konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuna ali ovaj puta Zakona o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti. Tijekom prvog čitanja, kako na matičnom odborom tako i u samoj raspravi mogle su se čuti brojne konstruktivne primjedbe, a koje je predlagatelj prihvatio i uvrstio u ovaj konačni prijedlog, što mi kao Klub HNS-a svakako pozdravljamo i pohvaljujemo. Kao značajne primjedbe, a koje su prihvaćene istaknula bih one koje su se odnosile na status edukacijskih rehabilitatora i ujednačavanje stručnosti, profesionalnosti i nadzora, a kojim uvažavanjem se postiglo ujednačavanje položaja svih stručnjaka koji obavljaju edukacijsko rehabilitacijsku djelatnost, bez obzira na resor i područje djelovanja i osiguranje istih standarda kvalitete rada i praćenje struke. Naime, u prvobitnom prijedlogu djelatnosti bilo je vidljivo svojevrsno razgraničavanje između uvjeta i načina obavljanja edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti, standarda obrazovanja i stručnog nadzora između edukacijskih rehabilitatora, zaposlenih u predškolskim i školskim ustanovama i edukacijskih rehabilitatora zaposlenih u drugim ustanovama što bi dovelo do diskriminacije i eventualno nejednake kvalitete pružanja usluge. Istaknula bih još neke novine koje pridonose poboljšanju reguliranja ovog područja. Naime, predlagatelj je ovim konačnim prijedlogom uskladio s odredbama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija posebno u dijelu propisivanja uvjeta za obavljanje edukacijsko rehabilitacijske djelatnosti kao regulirane profesije te dijelu javnih ovlasti Hrvatske komore edukativnih rehabilitatora koje bi trebalo kao nadležno tijelo provoditi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija. Isto tako jasnije se propisuju uvjeti za upis u imenik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora a koji su također i osnovni uvjet za obavljanje edukacijsko rehabilitacije djelatnosti. Kako bi se provelo usklađivanje s odredbama Zakona o uslugama Narodne novine, broj 80/11 brišu se odredbe obveznog udruživanja u Hrvatsku komoru edukacijskih rehabilitatora i obveze provjere stručnosti pri Hrvatskoj komori edukativnih rehabilitatora radi obavljanja odobrenja magistru edukacijske rehabilitacije i sveučilišnom prvostupniku edukacijske rehabilitacije za samostalan rad na poslovima edukacijsko rehabilitacije djelatnosti. S obzirom da je Vlada RH na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2018.-te godine usvojila Nacionalni program reformi za 2018.-tu, a temeljem kojeg se provodi liberalizacija tržišnih usluga s ciljem da se, između ostalog, uklone regulatorna ograničenja cijena. Odredbe o određivanju najniže cijene su brisane. Naime, ja bi još tu htjela spomenuti da je HS donio odluku da 1. ožujak je dan koji rehabilitatore doživljava kao jednu od vrijednih profesija odnosno to je i dan smrti prof. Tomislava Špoljara koji je posebno početkom 20. stoljeća u Varaždinu inicirao osnivanje i rad prvih pomoćnih odjeljenja za učenike s teškoćama u razvoju, a 1963.-će i Visoku defektološku školu, prvu takve vrste u RH, ali i cijeloj našoj državi. Proglašenjem Nacionalnog dana edukacijskih rehabilitatora malo je priznanje svim ljudima koji rade taj zahtijevan posao. To je ljubav i život s tom djecom i s tim osobama. Zaključno, ove izmjene su pozitivan pomak. Rasprava je polučila rezultate kod predlagatelja, te ćemo podržati ovaj Konačan prijedlog Zakona. Slijedeća rasprava u ime kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite. Poštovani svi, dakle, Zakon o edukacijskoj rehabilitacijskoj djelatnosti zaista je nužno gledati u kontekstu ovih Zakona po redu od ovog kojeg smo maloprije raspravili o djelatnosti socijalnog rada, pa na dalje. Dakle, poanta je ili jedan od ciljeva i svrhe ovog Zakona je da se poslovi redovne regulacije profesije prebacuju sa Ministarstva na Komoru edukacijskih rehabilitatora. Komori se i ovdje daje pravo priznavanja inozemnih kvalifikacija, pretpostavljam da je zaista nekako dosljedno što se struke tiče. Međutim, za razliku od socijalnih radnika, ovdje se eksplicitno kaže, pa i u dodatnim objašnjenjima da članstvo u Komori nije obvezno. E, sad vi meni objasnite zašto je kod socijalnih radnika članstvo u Komori obaveza, a kod edukacijskih rehabilitatora nije? U tekstu koji nam je poslan uz Zakon kaže se, u svrhu usklađivanja Zakona s odredbama Zakona o uslugama, brišu se odredbe obveznog udruživanja u Hrvatsku komoru edukacijskih rehabilitatora itd., dok u čl. 16. Zakona o djelatnosti socijalnog rada piše, dakle, ono kao što, pardon, 16 sam krivo citirala jer nisam mislila 16, nego sam mislila na 7, da je uvjet socijalnom radniku priznaje se pravo na obnašanje djelatnosti socijalnog rada ako jedan je član Hrvatske komore socijalnih radnika, u daljnjem tekstu Komore. Dakle, zašto se pravi ta razlika i to da to Komoru ili Komore ne smeta? Nemojte se ljutiti, ali to nije argument, mora postojati neki razlog. Ja vas pitam, mene smeta, ja sam saborska zastupnica ovdje i imam pravo na objašnjenje zašto se pravi ta vrsta razlike između te dvije djelatnosti koje su zapravo slične u mnogo čemu i trebale bi biti regulirane, pretpostavljam, po istom obrascu. Također se u ovom Zakonu, kao i u onom ranije se uvodi mogućnost osnivanja trgovačkog društva ili obrta, dakle, obrt za socijalni rad odnosno ovdje obrt za edukacijsku rehabilitaciju. Molim vas, odgovorite mi, da li to znači da se onda tu postupa i registrira, ne po ovom Zakonu, nego po Zakonu o trgovačkim društvima ili po Zakonu o obrtu? Dakle, da li netko može postati edukacijski rehabilitator obrtnik i registrirati se po Zakonu o obrtu, to po meni, ja dozvoljavam da sam u krivu, ali po meni to proizlazi iz ovog i zato vas molim još jedanput da mi to pojasnite odnosno decidirano odgovorite DA ili NE. Također je jedan problem na koji sam ranije ukazala i koji zaista ne razumijem. Dakle, u ovom Zakonu o edukacijskim rehabilitatorima se i regulira i u objašnjenju, dodatnom tekstu koji smo dobili u Zakon kaže, i sada citiram, također temeljem Nacionalnog programa reformi za 2018.-tu godinu koji je usvojen na sjednici Vlade RH održanoj 26. travnja 2018.-te provodi se liberalizacija tržišta usluga s ciljem da se, između ostaloga, uklone regulatorna ograničenja cijena, te se iz tog razloga odredbe o određivanju najniže cijene brišu. Dakle, u Zakonu o edukacijskim rehabilitatorima se čak briše i odredba o najnižoj cijeni temeljem programa Vlade, pretpostavljam da taj program Vlade vrijedi kao što vrijedi za uslugu edukacijsko rehabilitacije, tako bi trebao vrijediti i za uslugu socijalnog rada. Međutim, kad se radi o socijalnom radu, kaže se u članku 16., citiram, Komora donosi odluku o cijeni pojedinačnih usluga socijalnog rada koje se pružaju u okviru obavljanja djelatnosti socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti. Dakle, kad se radi o usluzi socijalnog rada, ne radi se samo o najnižoj cijeni kao što je u slučaju rehabilitatora gdje se i to baca van, dakle, više nema najniže, ništa, kakvu cijenu stave, ako uspiju nekog dobit da im to plati, ok, to je mogući pristup. Ali ako u edukacijskoj rehabilitaciji, zašto ne u socijalnom radu? A u socijalnom radu se ne određuje čak ni najniža cijena, nego pojedinačno, kao što je u članku 16. tipulirano, pojedinačno se određuju cijene svih usluga koje pruže, dakle, koje pružaju u okviru svoje djelatnosti socijalni radnici. Tu ne vidim, dakle, vi ste par puta rekli na ponovljeno to pitanje, da ste radi o tome da ste vi uskladili gdje ste mogli, a niste, ali niste svugdje mogli. Socijalni radnici su vjerojatno prva točka, sve ovo ostalo su izvedenice ili dodatni specijalni, specijalna djelatnost, ali socijalni radnici pokrivaju najširi spektar. Zašto su oni drukčije tretirani, dakle, zašto je ta regulativa drukčija, zašto se na njih ne odnosi program Vlade od 26. travnja 2018.-te o liberalizaciji tržišta usluga, nego se kod njih ignorira program Vlade iz travnja 2018.-te, i usluge se komadno, da tako kažem, dakle, pojedinačno, određuju cijene u Komori. To može biti slučajno, može biti šlamperaj naprosto da se nije uskladilo, ali vjerujte mi kad čovjek vidi nešto takvo, misli da možda je namjerno, da možda ima iza toga nekakvi, nekakva druga ideja. Ako je ta ideja, ako postoji neka druga ideja, ako je ta ideja dobra, dapače recite nam ju, mi ćemo je podržat, ali ako je nešto drugo, ako nam ne odgovarate na ta vrlo jednostavna eksplicitna pitanja, vjerujte da, naravno šta će čovjek mislit, šta se iza ovog brda valja, zašto postoji ta, postoje te razlike, zašto ta diskriminacija ili neuravnotežen, neujednačen tretman. Dakle, pitam vas bona fide, pretpostavljajući da je sve napravljeno u najboljoj namjeri, ali molim razjašnjenje na ova pitanja, dakle, zašto se primjenjuje program Vlade o liberalizaciji tržišta usluga na edukacijske rehabilitatore, a ne na socijalne radnike, da li se obrtnik socijalni radnik može svoju djelatnost ustanovit po Zakonu o obrtu odnosno trgovačkom društvu, a ne po ovim Zakonima koji su pred nama, mislim da to nisu, nisu tako teška pitanja, ali zaista bi trebali znati, i zašto udruživanje u Komoru gdje za socijalne radnike obavezno, a za edukacijske rehabilitatore nije.

Izvolite.

Hvala poštovani podpredsjedniče. Evo, mi smo danas razgovaramo, odnosno raspravljamo o drugom Zakonu koji, o Zakonu koji regulira edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost. U prvom čitanju, pomenut ću i podsjetit ću zapravo sve nas oko čega smo se zapravo sporili i što je bio zaista predmet, predmet rasprave i što nije tada bilo regulirano dobro, i što je zaista, da je ostalo onako, kako je bilo predviđeno u prvom čitanju, što je moglo izazvati i jednu izrazitu diskriminaciju, diskriminaciju među strukama, diskriminaciju između stručnjaka i evo, srećom, dogodilo se ipak nešto pozitivno u tom smislu, i sve ono što smo tada govorili, sve ono što smo, što smo ocijenili kao problematičnim, je izgleda da je Ministarstvo ipak razmislilo o tome, i da je shvatilo da mora napraviti promijene, i da se mora nešto drugačije urediti. Činjenica je da je u prvom čitanju bilo predloženo izdvajanje jedne jako velike, velikog broja stručnjaka edukacijskih rehabilitatora koji rade u sustavu obrazovanja, dakle bilo predškolskom odgoju tako i osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju, obrazovanju koji su, koji su bili izuzeti iz obaveze upisivanja u imenik Komore edukacijskih rebahilitatora. To je de facto značilo to da Komora kao organizacija i najviša krovna stručna organizacija edukacijskih rehabilitatora nije imala apsolutno nikakvog utjecaja na to kako edukacijski rehabilitatori dakle, ti stručnjaci obavljaju svoju djelatnost u sustavu odgoja, obrazovanja. I srećom dogodilo se ipak ono za što smo se zalagali, a to je da se taj članak zapravo, da su se te odredbe promijenile i ono za što smo se zalagali da Komora ima i nadzor nad radom stručnjaka koji rade u odgoju, obrazovanju, je uvažena, i to je ono zaista što je, što je, ne znam da li bi moglo biti uopće drugačije i da li je, da li se išta drugačije moglo dogoditi, mislim da je naprosto bilo, mogli smo očekivati da će biti drugačije, ali jednostavno ako ste, ako držite do, do prave, ako držite do nekakvog, do neke pravde, do toga da je, da su svi stručnjaci jednakom, jednako pravni, da su pred Zakonom jednaki, da imaju jednake ovlasti i, i da se jednako odnosimo prema svim stručnjacima, onda je ipak drugačije, i ono što se nije dogodilo kad govorimo o usklađivanju svih ovih Zakona, a mi ćemo danas govoriti i o još dvama Zakonima, to su, i to u prvom čitanju, to su Zakoni o djelatnosti, o psihološkoj djelatnosti, i Zakoni o, Zakon o socijalno pedagoškoj djelatnosti, tada zaista moramo voditi računa, a to je još jedanput poziv i predstavnicama Ministarstva da razmotre još jedanput sve ove naše primjedbe koje se tiču i prethodnog Zakona, Zakona o djelatnosti socijalnog rada, ovog Zakona koji je sada, pa i ova sljedeća dva Zakona, da zaista te temeljne odredbe, krucijalne odredbe, one koje se tiču svih Zakona koje nisu specifične samo za određenu djelatnost, da još jedanput razmotre, pa možda ako i nije bio nekakav upućen amandman, ali da vide, da razmotre sve te primjedbe i u dobroj vjeri, zaista, jer ove sve primjedbe koje dajemo, dajemo u dobroj vjeri, isprave do samog glasovanja kad govorimo o ovim, ovim prijedlozima, konačnim prijedlozima Zakona. Stoga, slažem se s kolegicom Pusić koja je i u ovom čitanju, dakle, u ovom Zakonu o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, navela ono što zaista stoji u obrazloženju, zašto se išlo na brisanje članka 18. važećeg Zakona, koji regulira najnižu cijenu rada privatnih magistara edukacijske rehabilitacije, da određuje Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, te se također briše i odredba da Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora odobrava i pojedinačnu cijenu edukacijsko-rehabilitacijskih usluga svakom magistru edukacijske rehabilitacije koji obavlja privatnu praksu. I sve to zapravo, pozivajući se na liberalizaciju tržišta, odnosno, pozivajući se na, na Direktive o uslugama koje definiraju uvjete vezane za propisivanje najniže cijene i Nacionalnog programa reformi za 2018. godinu. Stoga, ako se zaista u ovom prijedlogu Zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti, išlo na način da se ne propisuje, da Komora nema tu mogućnost propisivanja pojedinačne cijene, onda se zaista ne može ni drugim Komorama dozvoliti ili omogućiti, omogućiti upravo takvo nešto. A to je čini mi se, ostalo zaista samo u Zakonu o djelatnosti socijalnog rada, i nadam se da je to zaista propust, jer nismo vidjeli tu mogućnost niti u djelatnosti Zakona o socijalno-pedagoškoj djelatnosti, a niti o Zakon o psihološkoj djelatnosti, i zaista mislim da bi, ovaj, evo ja ću vas moliti opet za to objašnjenje na kraju, ali nadamo se, evo u dobroj vjeri, da će te to zaista i uskladiti, i da će svi Zakon zaista biti usklađeni onako kako bi, da ne bi došlo zaista i do diskriminacije među stručnjacima, jer ovo doista može onda proizvesti zaista različite, različite posljedice, posljedice u obavljanju, dakle profesionalnom obavljanju, privatnom obavljanju djelatnosti stručnjaka socijalnog rada koji u tom slučaju može biti ili zakinut, ili može biti protežiran, jel', dakle, ovisi o tome kako će Komora socijalnih radnika određivati te cijene, dakle doista se može dogoditi jedan nesrazmjer, a i jedna diskriminacija u tom području. Kažem još jedanput ono što smo predlagali i ono što je rečeno u prvom čitanju to pozdravljamo, pozdravljamo promjene koje ste uveli, mislimo da je i, da su predstavnici struke suglasni sa ovim što se u međuvremenu i dogodilo. Stoga vjerujem da ćemo i ovaj zakon moći podržati jer je sve ono za što smo se mi zaista u prvom čitanju zalagali, ono je uvaženo. Stoga da bismo dali na zaista na značaju djelatnosti i rada edukacijskih rehabilitatora i da bismo ih zaista na najbolji mogući način uvažili mislim da i ovaj zakon treba pažljivo, pažljivo i pročitati i pažljivo ga, pažljivo izmijeniti sve ono što je potrebo kako bi oni neometeno, a opet po zaista stručnom, stručnom krovnom organizacijom imali kvalitetan nadzor, dobro usavršavanje i da bi mogli obavljati djelatnost u skladu sa zakonom.

Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovana državna tajnice, pa ono što je značajna, najznačajnija razlika između prvog i drugog čitanja, dakle da se konačnim prijedlogom ujednačava položaj svih stručnjaka koji obavljaju edukacijsko-rehabilitacijsku djelatnost, bez obzira na resor i područje djelovanje te se osiguravaju isti standardi kvalitete rada i praćenja struke. Jedan od, po meni neopravdanih prigovora kada govorimo o reguliranim profesijama je da se glavnina zakona odnosi na pitanje ovlasti komora. U svome radu iz 2012. godine, dakle neposredno nakon prvog donošenja Zakona o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti profesorica Renata Vragović u razlogu zašto se osniva Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora kaže da je to zaštita strukovnog identiteta uključujući i zaštitu od konkurencije komplimentarnih struka, nesavjesnog i neprofesionalnog obavljanja djelatnosti, promjenama koje se događaju u politikama resora u kojima edukacijski rehabilitatori obavljaju svoju praksu i zaštita pripadnika struke od odštetnih zahtjeva. Zastupnica Pusić je već govorila i postavljala pitanje odnosno dilemu da li se ovdje primjenjuje Zakon o obrtu ili Zakon o uslugama, pitanje je li najbolji termin ali mislim da ga u hrvatskoj jeziku boljega nema koji bi prevodio pojam provajdera dakle, pružatelja usluga, najčešće onda pod, kad govorimo o uslugama prva nam je asocijacija gospodarska djelatnost, ali evo taj pojam usluge edukacijskog rehabilitatora koja bi trebala biti temeljena na suvremenim znanstvenim spoznajama i stručno opravdanoj metodologiji je nešto što se koristi kada se govori o standardizacijama, kada se govori o normativima i ta usluga može biti specijalizirana ako se odnosi na jednu usko ciljanu grupu korisnika recimo osoba sa autizmom ili sa Downovim sindromom. Ona može biti fragmentirana ako je orijentirana samo na jedan aspekt rehabilitacijske usluge i ona može biti oblikovana u skladu sa općim potrebama tržišta, recimo ako se radi o uslugama rane intervencije, uslugama stanovanja. Sustavi u kojima edukacijski rehabilitatori jesu, dakle su odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, ovo sve ostalo je minorno i zapravo ta jedna strukovna zaštita je nešto što je potrebno i zbog čega se osnivaju komore pa tako i Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora koja onda obavlja javnu ovlast stručnog nadzora nad radom edukacijskih rehabilitatora. I tu je zapravo bila isto tako rasprava i ono što je bilo vrlo važno naglasiti, dakle da komora ima ovlasti u ingerencijama edukacije i da je zapravo nadležno ministarstvo u ovom slučaju Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike ono koje daje određenu tehničku pomoć u smislu pravne, pravne pomoći. Zapravo ovdje govorimo o profesijama, o reguliranju profesija i jedan od često citiranih sociologa Grinvund on govori koje su to nužne karakteristike profesija, ali ono što je prvo što on kaže da je sustavno zaokružena teorija koja onda na taj način predstavlja razlikovni element između profesija i ostalih zanimanja. On tu isto tako navodi i stručni autoritet il autoritet profesionalca, institucionalno osiguranje, etički kodeks i specifičnu subkulturu i kad govorimo o određenoj struci, onda možemo reći da je to specifična supkultura koju onda čine pripadnici te profesije, a ona se očituje u jedinstvenosti i posvećenosti djelatnosti. Smatram da je ovaj prijedlog Konačni prijedlog Zakona o edukacijsko rehabilitacijskoj djelatnosti dobar i da će on omogućiti bolji okvir kojim će se omogućiti što bolja edukacija i da pružanje usluga koja mogu kvalitetno pružiti edukacijski rehabilitatori.

Ono što nije tako jasno je zašto u slučaju edukacijskih rehabilitatora članstvo u Komori nije obvezno, a u slučaju socijalnih radnika je. Dakle u ovom Zakonu se ta Komora, koju ste vi nahvalili, vjerojatno opravdano, oni ne moraju biti članovi uopće te Komore po ovom Zakonu, za razliku od socijalnih radnika koji moraju biti članovi svoje Komore, to je pitanje. A, ne znam, evo na sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku bila je docentica Ljiljana Pintarić Mlinar koja je predsjednica Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora i zapravo ono što je u samome početku Zakona gdje se ujednačava položaj svih stručnjaka, oni su imali problem, dakle, gdje oni edukacijski rehabilitatori koji nisu bili u sustavu, koji su bili u sustavu obrazovanja, da nisu morali bit članovi Komore, to se sada sa ovim izmjenama Zakona između prvog i drugog čitanja promijenilo i s te strane su oni pokazali zadovoljstvo i mislim da to nije nekakva zapreka koja bi činila razliku da edukacijski rehabilitatori neće bit članovi Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora.

Poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, meni isto, kao i dosta zastupnika koji su već govorilo prije mene, posebno drago što ovaj Konačni prijedlog Zakona zapravo dokaz da se ponekad u ovoj sabornici ipak ne govori u vjetar odnosno ne govori u prazno i da ono na što upozoravaju saborski zastupnici i na radnim tijelima, ali i na plenarnoj sjednici, ipak dođe do ušiju i do glava onih koji zapravo upućuju Zakone u HS i da imamo prilike vidjeti promijene između prvog i drugog čitanja. To je slučaj i sa ovim Zakonom. Meni je drago da ste, evo, uvažili primjedbe konstruktivne i zapravo činjenično utemeljene koje su iskazane u raspravi o ovom Zakonu u njegovom prvom čitanju i što ste zapravo u ovom Konačnom prijedlogu Zakona osigurali da svi stručnjaci edukacijsko rehabilitacijskog karaktera ili edukacijsko rehabilitacijski stručnjaci, neovisno o tome gdje rade, rade li u sustavu socijalne skrbi ili u sustavu odgoja obrazovanja ili nešto malo manje u zdravstvenom sustavu, zapravo budu jednako tretirani za poslove koje obavljaju jer obavljaju zapravo poslove iz svog stručnog djelokruga i da nadzor nad njima, nekakvu kontrolu, obnaša ista institucija, što do sada nije bio slučaj, ne greškom tih ljudi, nego naprosto nekim naslijeđenim problemima gdje se primjerice između Ministarstva nadležnog za ovaj socijalni resor i Ministarstva obrazovanja i znanosti, tada sporta, nisu uspjele ujednačiti nikakva osnivačka prava, pa smo tako imali ustanove, primjerice u Dalmaciji ili u središnjoj Hrvatskoj, koje su posebne ustanove koje su provodile odgoj, obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, koje su obavljale potpuno isti posao, ali su za njih bile nadležne zapravo, nadležna dva Ministarstva, a do jučer je za polaganje stručnog ispita i nadzor nad njihovim radom isto tako onda potpuno različite institucije. Meni je drago da se to ovim Konačnim prijedlogom Zakona ispravlja ta nepravda, da znamo što je to što je standard u sustavu edukacijsko rehabilitacijskih stručnjaka, da je Komora, kao strukovno udruženje ta koja je nadležna za postavljanje standarda, za održavanje tog standarda, nadzor i praćenje u tom dijelu poštivanja standarda. E, ono što je Komori na neki način dano u jednom velikom, velikom dijelu je upravo i priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija s obzirom da su edukacijsko rehabilitacijski stručnjaci regulirana profesija i to je ono s čim se mi još uvijek na neki način bakćemo iako smo ušli u EU, prije, evo 5 punih godina, a nismo napravili sve potrebne predradnje do 2013.-te godine, kako bismo omogućili primjenu Direktive o slobodi usluga unutar zemalja EU, omogućili svima onima koji dolaze s područja EU da neometano, bez ikakvih problema, obavljaju određenu djelatnost u RH, ali u našim rukama su zapravo bili i sukno i škare, što se kaže, da postavimo uvjete i kažemo, okej, ukoliko želite raditi kao edukacijsko rehabilitacijski stručnjak u bilo kom segmentu, bilo kom području, bilo to obrazovanje, zdravstvo ili sustav socijalne skrbi, morate zadovoljiti te, te, te i te uvjete.

Sve je to bilo u redu dok smo imali samo sustav priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija, to nije bio nikakav problem, to vrednovanja, prijepisa ili kako već hoćete, ovih obrazovnih dokumenata neovisno o kojoj razini obrazovanja se radilo. Međutim, kad smo došli do ovog stručnog dijela, pojavili su se problemi. Međutim, ono što trebamo voditi računa o dvije stvari one možda nisu baš ono tak propisane striktno u ovom zakonu, ali su direktno ili indirektno vezane uz njega. Prvo je na koji način komora odnosno svi mi možemo utjecati na to da u našem recimo obrazovnom sustavu se ne događa više rade osobe koje su završile srodna, srodne fakultete recimo u zemljama koje, iz trećeg svijeta, znači koje nisu područje EU, završile su logopediju, detektologiju u susjednim nam zemljama, uz dužno poštovanje svakome, međutim nije isto kada završite taj studij koji traje 2 godine u nekoj zemlji ili kod nas gdje taj studij traje, traje 5 godina. E sad, ja znam da komora je zapravo ta koja uvjetuje da vi morate položiti stručni ispit, velik broj tih ljudi se žalio da im komora čak nije omogućila da rade u sustavu obrazovanja sa kvalifikacijama koje posjeduju međutim, postoji velik broj slučajeva gdje su ti ljudi naprosto zaposleni u odgojno obrazovnim ustanovama, ravnatelji uz pomoć školskih odbora što u situaciji u trenucima kada nije bilo propisane, što u trenucima kad se nisu provjeravale stručne kvalifikacije nego samo obrazovne kvalifikacije, e tu moramo vidjeti na koji način uspostaviti i održati standard koji ćemo mi kao država postaviti. Jer nije svejedno tko će raditi u našim školama, odgojno obrazovnim ustanovama s djecom i učenicima. Mi bilježimo posljednjih godina velik broj trend zapravo povećavanja djece koje ulaze u odgojno obrazovni sustav koji imaju ili manje zdravstvene ili su djeca s teškoćama u razvoju, ja se sjećam tamo negdje kad smo ušli u sustav e-upisa imali smo negdje oko 7% djece koja su ulazila u sustav srednje školskog obrazovanja koja su imali ili manje zdravstvene teškoće ili su bili djeca s teškoćama u razvoju, mi smo jako paničarili kao država zbog te činjenice, međutim pogledavši podatke EU onda vidimo da je to sasvim normalno, da su i metode ranog prepoznavanja i rada s tom djecom zapravo doprinijela do toga da negdje oko 12% se kreće udio te djece u ustanovama. Znamo da je opredjeljenje Hrvatske kao i same EU ne kao u počecima segregacija te djece, da ih se stavlja isključivo i jedino u specijalne ustanove nego je zapravo intencija da je što je više moguće ondje gdje je to moguće ide se na integrativni pristup znači uključivanje djece u normalne nekakve odgojno obrazovne uvjete, a tu su upravo ključni ovi ljudi, prije svega edukacijsko rehabilitacijski stručnjaci, jer su oni ti zapravo koji su nositelji integracije ove djece, njihova ne znam nekako lijeva i desna ruka, svesrdna pomoć u teškoćama koje oni, oni imaju. I treće, netko je ovdje spomenuo, mislim da je bila kolegica ispričavam se sad se ne mogu sjetiti, već mi je kasno, prezimena koja je govorila, Željka, u ime Kluba HDZ-a, tako je, da moramo raditi na tome svjesni činjenice da su ovo deficitarni kadrovi u našem sustavu, da moramo raditi na tome da ministarstvo nadležno za sustav socijale i obrazovanja zajedno rade na povećanju kvota. Eh bilo bi to lijepo kada ne bismo imali, mislim to se pokušalo u nekoliko navrata utjecati na upisne kvote pojedinih fakulteta i potencirati to da smanjimo upise onoga u čemu suficitarni, povećamo upise onoga u čemu smo deficitarni. Međutim, tu smo uvijek nailazili na zid koji se zove autonomija sveučilišta i ta autonomija se vrlo rastezljivo tumači, ne u smislu razvoja određenog sveučilišta ili fakulteta razvojne koncepcije i slobode u tom smjeru razvoja nego i u ovom. Ja se nadam ćemo onako kako žustro proklamiramo stem pa programske ugovore i neke druge mehanizma nenametanja upisnih kvota nego poticanja zapravo upisa određenih zanimanja koja imaju budućnost, gdje trebamo razvijati afinitete, prema tome nećemo samo slijepo gledati ka stemu on možda jest budućnost, ali sigurno ne smijemo zanemariti ni ove vrlo bitne [[Upadica: Hvala.]] segmente potrebne našem, ne samo sustavu obrazovanja, nego i društvu. Uvažena Glasovac vi ste bili pomoćnica ministra znanosti i obrazovanja, pa bi se ja tu osvrnuo dakle vezano za taj sustav, pitanje realizacije stručnog nadzor koja u ovaj način, na ovaj način se proširuju ovlasti Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora mi smo tu imali dakle dva dokumenta, to je Nacionalni okvirni kurikulum i Hrvatski nacionalni obrazovni standard i tu je Agencija za odgoj i obrazovanje bila ona koje je poticala samo vrednovanje škola i u tom kontekstu vezano za standardizaciju usluga edukacijskih rehabilitatora u sustavu u obrazovnom sustavu je bilo nešto što je važno i zapravo s jedne strane imamo tu implementaciju standarda usluga koju propisuje nadležni resori i ovdje dobivanje većih ovlasti od strane Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora, pa onda to na neki način možda i komplicira čitavu tu situaciju. Hvala, poštovana kolegice Glasovac, vi ste u svojoj raspravi spomenuli to da je, najprije govorili ste i o zanimanju edukacijskog rehabilitatora kao i deficitarnom što je i točno, a ja bih vas još uputila na jednu činjenicu da, a to se tiče zapravo svih ovih djelatnosti o kojima danas i govorimo i odgovornosti na neki način, velike odgovornosti komora pogotovo sada kad govorimo i kad smo se zalagali da upravo komora edukacijskih rehabilitatora bude ta koja će nadzirati rad stručnjaka u školama.

Znači, prvo ono što nam je ključno je osigurati adekvatan broj stručnog osoblja, između ostalog, to su sigurno i edukacijski rehabilitatori, u čemu imamo problem proračunske prirode. Drugo, osigurati standard osiguravanja kvalitete i treće, da nam se ne ponovi i ne dogodi da… [[Govornik se ne razumije]] Kolektivnim ugovorima, kao što smo to učinili u šestom mjesecu odnosno ova Vlada, da zapravo ukidamo dodatak upravo tim ljudima, dodatak od 12% čini mi se, za 1500 zaposlenih edukacijskih rehabilitatora koji su time izgubili od nekoliko stotina do nekoliko tisuća kuna. Mislim tu treba isto voditi računa, je nekad teško, nema novaca, nema dovoljno, kako to rasporediti, al stvarno treba, ono teško je, ali ponekad je ključno, ne samo u politici, nego i u životu odrediti prioritete. Glasovat ćemo o ovoj točci kada se steknu uvjeti.

Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuje se Odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje Zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

zastupnice i zastupnici. Psihološka djelatnost je po prvi puta uređena Zakonom o psihološkoj djelatnosti 2003.-će godine. S vremenom uočena je potreba da se Zakon uskladi s Odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Predloženim Zakonom jasno i precizno se propisuje što se smatra psihološkom djelatnošću. Nadalje, Hrvatskoj psihološkoj komori daje se javna ovlast za vođenje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, osim u slučajevima kada je psiholozima priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije, stručni suradnik u predškolskoj ustanovi ili stručni suradnik u školskoj ustanovi, kada se ista priznaje sukladno propisima iz sustava predškolskog i školskog obrazovanja. Umjesto dopusnica uvodi se status ovlaštenog psihologa koji se stječe priznavanjem prava na obavljanje psihološke djelatnosti kada se utvrdi da su ispunjeni Zakonom propisani uvjeti za upis, te se briše obveza pribavljanja i obnove općih i posebnih dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti svakih 6 godina. Uvodi se mogućnost da psiholog traži da mu se prizna posjedovanje posebne stručne kompetencije u vidu specifičnih znanja i vještina specijaliziranih za pojedino područje primijenjene psihologije, te istome Komora može priznati specijalnost rješenjem. Članstvo u Komori za psihologe nije obvezno, ali ukoliko žele obavljati psihološku djelatnost, članstvo je obvezno. U cilju poboljšanja standarda obavljanja psihološke djelatnosti predloženim Zakonom Komori se povjerava ovlast odlučivanja o stjecanju, privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje psihološke djelatnosti. Također odredbama predloženog Zakona preciznije se uređuje pokretanje, način provođenja i predmet nadzora. Detaljnije se uređuju prava i obveze mentora i vježbenika u vezi obavljanja vježbeničkog staža, te se regulira provođenje psihološkog stručnog ispita. Uvode se jasnije prekršajne Odredbe za fizičku osobu koja obavlja psihološku djelatnost, kao i za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi koja zaposli ili sklopi Ugovor o radu s osobom koja ne ispunjava uvjete propisane za obavljanje psihološke djelatnosti. Ne. Otvaram raspravu i prvi će u ime kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Ivan Ćelić, izvolite. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, pred nama je prvo čitanje prijedloga Zakona o psihološkoj djelatnosti koja je prvi put bila uređena Zakonom 2003.-će godine. Zakon ovaj novi usklađuje se sa Odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Pomicanje interesa od same bolesti na čovjeka uvjetovalo je potrebu da se, osim medicinskih metoda dijagnostike i liječenja, koriste i drugi postupci vezani za procjenu psiholoških i socijalnih aspekata funkcioniranja oboljele osobe. U tom kontekstu bio psihosocijalni model imao je veliki doprinos na razvoj novih područja djelovanja i doprinosa psihologije kao zasebne znanstvene discipline. Primjena psiholoških znanja, metoda i postupaka u zdravstvu prvobitno je bila definirana u okviru medicine, dakle, medicinski kontekst koji doživljava određenu promjenu i kontekstom psihologije kao samostalne znanosti, pa govorimo o psihološkom kontekstu. Prema čl. 4. psihološka djelatnost obuhvaća prevenciju, psihološku procjenu i psiho dijagnostiku, psihološke postupke namijenjene profesionalnom usmjeravanju, psihološke i psihoterapijske tretmane i psihološko savjetovanje, obrazovne i odgojne aktivnosti u primijenjenoj psihologiji, stručna istraživanja, psihološku evaluaciju i psihološka vještačenja. Svrha obavljanja psihološke djelatnosti je unapređivanje zdravlja i kvalitete života korisnika psiholoških usluga i društva u cjelini, razvoja i unapređenja organizacija, institucija te društva u cjelini. Ovdje neću govoriti o organizacijskoj psihologiji no nešto kratko bih htio reći o medicinskoj odnosno zdravstvenoj psihologiji. Medicinska psihologija je prva grana primijenjene psihologije u zdravstvu, a njezin osnovni sadržaj vezan je za područje problema psihičkih poremećaja. Ovdje je dolazilo do uskog preklapanja psihologije s poljem interesa psihijatrije na šta je prema Milonu ukazivao sam termin medicinske psihologije, šire područje primjene psihologije u zdravstvu koje je određeno psihologijskim kontekstom najadekvatnije izražava termin zdravstvena psihologija. Sam pojam zdravlje umjesto pojma medicina proširuje polje primjene psiholoških znanje, metoda i postupaka, ne samo na liječenje bolesti, nego i na nastojanja da se zdravlje sačuva i prevencijom bolesti. Od '70. godina prošlog stoljeća sve izraženiji stupanj povezanosti psihologije i psihijatrije s ostalim područjima somatske medicine u kliničkoj praksi potvrđuje pojava zdravstvene psihologije i konzultativno ili azonske psihijatrije. Njihov zajednički interes je bila briga o mentalnom zdravlju osoba izvan psihijatrijskih ustanova. Status i položaj psihologa u zdravstvu s obzirom na mogući doprinos koji psiholozi mogu pružiti u poboljšanju kvalitete zdravstvenih usluga nije dostatan. Najnovijim promjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti tek su klinički psiholozi, dakle oni koji imaju specijalizaciju iz kliničke psihologije uvršteni u zdravstvene djelatnike. Uloga i značaj psihologije u sustavu sveobuhvatne zdravstvene zaštite trebala bi biti determinirana stupnjem njezine fleksibilnosti i opsegom njezinih adaptibilnih kapaciteta u odnosu na rastuće zahtjeve za većom interakcijom i integracijom disciplina uključenih u proces zdravstvene skrbi. U sve većoj raznolikosti potencijalnih medicinskih okruženja psiholozima bi se otvorila mogućnost izravnog angažiranja i suradnje s drugim zdravstvenim djelatnostima. Zakonom se isto tako bolje opisuje i definira pojam psihologa, prema kojem je dakle to osoba koja je završila dodiplomski ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije u RH ili ima priznatu inozemnu stručnu kvalifikaciju za obavljanje regulirane profesije psiholog. Već je prije bilo govora o ovlastima Hrvatske psihološke komore, pa ću to preskočiti.

Hvala lijepo, gospodine podpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege u ime Kluba SDP-a želim reći da promjene koje se predlažu predstavljaju, po našem uvjerenju, poboljšanje u odnosu na zakon iz 2003. godine. Iako usvojimo zakon ovakav kakav se predlaže uz neke manje korekcije koje će vjerojatno doživjeti do drugog čitanja, više će odgovarati potrebama psihologa u praksi. Uvjerenja smo da zakon ima doista potencijal da osigura kvalitetnije usluge korisnicima i da ih štiti od eventualnih nekompetentnih i nestručnih pružatelja usluga.

Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. prvo čitanje Zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovana državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku gđa. Marija Pletikosa, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Donošenjem Zakona o socijalno pedagoškoj djelatnosti po prvi puta se zakonski regulira socijalno pedagoška djelatnost u RH, te se predloženim normativnim rješenjem želi osigurati potrebna razina stručnih kompetencija osoba koje obavljaju socijalno pedagošku djelatnost i stvoriti preduvjete za poboljšanje kvalitete istih. Definiraju se pojmovi koji čine sadržaj socijalno pedagoške djelatnosti s ciljem jasnijeg utvrđivanja koje su stručne radnje, intervencije, djelovanja i postupci dio socijalno pedagoške djelatnosti. Propisuje se što obuhvaća socijalno pedagošku djelatnost s ciljem jasnog definiranja područja rada, kao i svrha obavljanja i područja djelovanja. Uvjeti za obavljanje socijalno pedagoške djelatnosti, način stjecanja prava, uvjeti za upis u imenik socijalnih pedagoga i pojam ovlaštenog socijalnog pedagoga kao i uvjeti za prestanak prava na obavljanje socijalno-pedagoške djelatnosti. Uvjeti za obavljanje privatne socijalne pedagoške prakse, pravo i obveza stručnog usavršavanja ovlaštenih socijalnih pedagoga, kao i pravo stjecanja specijaliziranih stručnih kompetencija s ciljem promicanja cjeloživotnog učenja i zaštite standarda i kvalitete struke. Zatim propisuje se osnivanje Hrvatske komore socijalnih pedagoga, status komore kao i javne i druge ovlasti komore s ciljem definiranja djelokruga rada komore, disciplinska odgovornost, definiranje, definiraju se vrste povreda dužnosti te kazne kao i način pokretanja i vođenja disciplinskog postupka članovima komore, stručni nadzor nad radom i izricanjem mjera u slučaju utvrđivanja nepravilnosti u obavljanju socijalno pedagoške djelatnosti te prekršajne odredbe za fizičke i pravne osobe koje postupaju protivno odredbama zakona. Slijedom navedenog predlaže se da Hrvatski sabor prihvati Prijedlog Zakona o socijalno pedagoškoj djelatnosti. Zahvaljujem.

Zahvaljujem predsjedavajući, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, evo čini mi se da nas je nekako, kako vrijeme odmiče sve manje i manje u ovoj sabornici iako su nam teme izuzetno bitne. Pred nama je Prijedlog Zakona o socijalno pedagoškoj djelatnosti koja je od izrazitog interesa za RH i danas znamo da u RH ima oko 1.800 socijalnih pedagoga. Ova djelatnost obuhvaća široko društveno djelovanje u području socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja, zdravstva, unutarnjih poslova, pravosuđa, znanosti, istraživačkim centrima, organizacijama civilnog društva itd. Obzirom na brojna područja djelovanja obuhvaća procjenu, planiranje, intervenciju, promociju mentalnog zdravlja, savjetovanje, tretman, posttretman, zastupanje, vještačenje, edukaciju, psihoterapiju i medijaciju. Ako kažemo da obuhvaća probleme u ponašanju onda tu podrazumijevamo različite oblike problema od onih rizičnih ponašanja pa sve do poremećaja u ponašanju. Tijekom godina zvanje socijalnog pedagoga se, mijenjalo je svoj naziv tako u jednom trenutku bilo definirano kao defektolog, bili su defektolozi, profesori defektolozi, diplomirani defektolog, socijalni pedagog. Ovim prijedlog zakona uređuje se sadržaj, uvjeti i način obavljanja socijalno pedagoške djelatnosti i standard obrazovanja i stručni nadzor. Isto tako zakon se odnosi i na one kojima je priznata diploma nekog drugog sveučilišta izvan RH, a koju, koji obavljaju ovu djelatnost. Također se definira i područje rada, područje djelovanja i svrha obavljanja djelatnosti te se definiraju pojmovi koji su vezani za ovu djelatnost. Vrlo jasno su propisani uvjeti za obavljanje socijalno pedagoške djelatnosti, način stjecanja prava za upis u imenik socijalnih pedagoga i sam pojam ovlaštenog socijalnog pedagoga te se određuju uvjeti za obavljanje privatne prakse. Ono što treba svakako naglasiti da su još 2011. godine započeto je, je pisanja ajmo to tako reći Zakona o socijalni pedagozima no u jednom trenutku se stalo s tim i do dana današnjeg njihova prava i obaveze nisu regulirana do donošenja ovog zakona. Kako je obzirom na potrebe stalnog usavršavanja i usmjeravanja prema užim specijalizacijama postoje sve veće potrebe za tim, zakonom se propisuje prava i obaveze stručnog usavršavanja i osnivanje komore te njezinih tijela. Ono što svakako moramo naglasiti, da se ovim zakonom kako sam rekla po prvi puta, regulira socijalno pedagoška djelatnost, kako ona unapređuje psihosocijalno funkcioniranje i kvalitetu života korisnika odnosno obavlja se u svim društvenim područjima koja utječu na zdravlje i kvalitetu života tako nam se nameće i samim time koliko su socijalni pedagozi izuzetno važni u društvu. Kako se najčešće zapošljavaju u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, dječjim i učeničkim domovima, institucijama socijalne skrbi, odgojnim domovima, institucijama za mentalno zdravlje, najčešće i rade sa onom najosjetljivijom populacijom a to su djeca koja imaju teškoće u odrastanju i moraju imati time i visoki stupanj ampatije te sposobnost prepoznavanja dječjih potreba. Ono bi što naglasila kao i kod edukacijskih rehabilitatora potreba za socijalnim pedagozima u današnje vrijeme sve je veća, ako krenemo od samog rođenja i određenih dijagnoza već u prvim godinama života onda ćemo shvatiti da značenje socijalnog pedagoga u društvu je izuzetno bitno. Zato je i bitno da se donose, donese ovakav zakon kojim će se moć regulirati njihova prava i obaveze kao i svih ostalih struka koje su nam izuzetno bitne u društvu ali i bitne su nam i u praćenju ne samo djece veće i odraslih ljudi i zato će Klub HDZ-a podržati ovaj zakon.

Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, ovo je solidan koji je Klub SDP-a podržati, tim više što se radi o prvom čitanju pa je realno očekivati da se ima vremena za poboljšanja ako za time postoji potreba, naravno uvijek postoji. Već duže vrijeme imamo zakone koje, koji reguliraju srodne struke i socijalnu djelatnost i edukacijsko rehabilitacijsku djelatnost i psihološku i logopedsku i psihoterapiju i drago nam je da je konačno i socijalna pedagogija došla na red. Možda se neki od vas sjećaju da još u proljeće 2011.-te godine je bilo pokušaja kada je prijedlog Zakona o socijalno pedagoškoj djelatnosti ušao u saborsku proceduru, prošao je prvo čitanje, ali nažalost, drugo čitanje i implementaciju nije nikad doživio. Prošlo je od tada skoro 8 godina i neopravdano se dugo čekalo, nije čudno što se 1800 socijalnih pedagoga osjećalo zanemareno, pa ako hoćete i diskriminirano u odnosu na srodne struke, pogotovo kada uzmemo u obzir koliko su njihov rad i njihove kompetencije važne za ovo naše suvremeno hrvatsko društvo itekako bremenito problemima. To jest jedna relativno mlada znanost, ali je vrlo dinamična i kao što sam rekla, današnjem hrvatskom društvu i vremenu vrlo je potrebna. Stoga je za nas Zakon doista dobro došao, trebalo ga je donijeti i dobro je da se definiraju pojmovi socijalno pedagoške djelatnosti i područje rada i djelovanja i uvjeti i način obavljanja djelatnosti, standard obrazovanja i pravo i obveze stručnog usavršavanja, dakle, sve ono što je bilo važno Zakonom regulirati. Kao što sam rekla, uredili smo Zakonom i brojne druge srodne struke, stoga je doista važno bilo konačno urediti i ovu struku. Nije to samo važno za socijalne pedagoge, važno je, naravno, to za njihovu struku, ali je isto tako jako važno i za jasne odnose između srodnih struka, a da ne govorimo o važnosti usklađenja sa regulativom EU. Dakle, donošenje ovog Zakona je važno za stvaranje i jačanje prepoznatljivog profesionalnog identiteta i društvenog statusa primjerenog onom kojeg imaju druge srodne struke i ova to struka doista zaslužuje na jednak način, ni manje, ni više u odnosu na druge. Zakon, između ostalog, propisuje osnivanje Hrvatske komore socijalnih pedagoga i sve što je vezano za to, jedna jaka i čvrsta Komora, prepoznata je i u dosadašnjim slučajevima kao zaštitnik struke koja radi na promicanju struke u javnosti, koja traži izmijene Zakonskih rješenja kada je to potrebno, koja se brine za razvoj i stručnost djelatnosti, što mi u klubu SDP-a, naravno, pozdravljamo. Socijalna pedagogija je relativno mlada struka, nova struka s identitetom koja je u stalnom formiranju i nastajanju, posebice u nekim područjima rada i mi vjerujemo da će ovim Zakonom biti osigurana još snažnije i bolje potrebna razina stručnih kompetencija osoba koje obavljaju socijalno pedagošku djelatnost i tako se stvoriti preduvjeti za poboljšanje kvalitete te struke. Zakon nije savršen, ali praksa će pokazati, nakon određenog vremena, što je potrebno mijenjati, doraditi i prilagoditi potrebama društva, potrebama struke, vremena, novim izazovima. I ovdje se pojavljuje opet problem, recimo sa čl. 14., kao i u Zakonu prethodnom o kojem smo raspravljali, Zakon o psihološkoj djelatnosti. Evo, čl. 14. st. 2. kaže, područja socijalne pedagogije u kojima se ovlaštenom socijalnom pedagogu može priznati specijalnost određuje Komora Statutom. Opet isti problem. Neću ponavljati što sam rekla u prethodnom Zakonu, al ovdje bismo doista predložili novo rješenje, dakle, ne Statutom, nego Pravilnikom, argumentacija je ista, bolje je rješenje koje će biti jednostavnije i praktičnije i jeftinije i da, nekako se provlači, čini mi se, kroz dosadašnje rasprave, radi se o Zakonima koji se bave vrlo srodnim strukama. Zato bi bilo logično da su i Zakoni uniformno pisani, možda je malo nespretan naziv uniformno, što znači uniformni Zakon, ali mislim da znate na što mislim. Imate Zakona u kojima se određenoj struci iz ingerencije Komore nešto uzima, a svima se dalo i obrnuto, nelogično je to. Ponekad se terminologija nije ista, bilo bi dobro da, sve to dolazi iz istog Ministarstva, iz vašeg Ministarstva, prema tome, bilo bi logično da ste o tim stvarima malo više pazili, ali to se još uvijek može i popraviti i promijeniti.

Ja ću isto vrlo kratko jer dosta je toga rečeno što se tiče Zakona prethodnih, a tiče se reguliranja jedne struke kroz rad krovne organizacije kao što je Komora. No, ono što bih htjela naglasiti, a to je, prije svega, značaj zaista i uloga socijalnog pedagoga. Kolegica Jerković je već naglasila kako je ovo mlada struka i to je točno. Fakultet je prije, zvao se Visoka defektološka škola i zapravo su pod imenom defektologa, studiralo se, učilo se i stjecale su se kompetencije za različita područja, pa se u obliku, dakle, stručnjaka koji se zvao defektolog, objedinile i znanja o osobama s invaliditetom i o poremećaju ponašanja i o drugim teškoćama ili tjelesne invalidnosti ili sl., dakle, sve je bilo kao prof. defektolog razvojem znanosti razvijala se i naša visoka, visoko obrazovanje u tom području. Stoga je već od 1982. godine, imamo, dakle posebno dakle obrazovanje koje se odnosi na diplomiranog socijalnog pedagoga što je do danas u nekim manjim ili većim izmjenama, odnosno u nazivu, samo nazivu samih stručnjaka gotovo pa ostalo isto, stoga danas govorimo o sveučilišnom prvostupniku odnosno magistru socijalne pedagogije. No ono što je važno reći da je i što ne bi trebalo izjednačavati a to je, to su kompetencije i to je ono o čemu treba voditi računa kada govorimo recimo o sustavu odgoja i obrazovanja jer upravo kod reguliranja profesije stručnog suradnika često imamo slučaj da se škole zato što nemaju mogućnosti, nema materijalnih sredstava pa ne mogu zaposliti više različitih stručnjaka, različitih profila ostavljaju da zapravo poslove koji se tiču recimo prevencije, poremećaja u ponašanju, prevencije od rizika poremećaja u ponašanju obavljaju i one struke koje zapravo nemaju primarno doticaja sa ovim ili primarno nisu stekli kompetencije kao obrazovanje i kompetencije kao što ih ima socijalni pedagog. Isto tako nedavno sam se založila upravo za rad za priznavanje rada i kompetencija socijalnog pedagoga kada smo govorili o sustavu probacija. Jer izuzetno je važno shvatiti koje sve kompetencije stječe socijalni pedagog upravo u obrazovanju dakle kroz tih 5 godina svojeg obrazovanja da bi mogao kvalitetno odgovoriti na sva ona pitanja, sve one probleme sa kojima se recimo susreće u radu s ljudima koji su kao u probaciji dakle koji su, imaju kazne, kojima su izrečene kazne i koji se zapravo moraju, koji se nalaze dakle u sustavu. A da bi kvalitetno se radilo s njima onda zaista moramo imati i kvalitetne i odgovarajuće stručnjake na tim radnim mjestima kao što je probacijski stručnjak a ne recimo arheolog ili ono što ovim zakonom je zapravo omogućeno. Dakle ovaj zakon sam po sebi neće donijeti uvažavanje kompetencija samih socijalnih pedagoga ukoliko zaista u svim područjima u kojima se socijalni pedagozi nalaze, u kojima rade ne budemo ispoštovali ono za što su se socijalni pedagozi obrazovali. Što se tiče samog zakona ja bih istaknula jedan članak i jednu stvar koju bih evo sugerirala, ona je i u samom e-savjetovanju od strane stručnjaka također istaknuta i mislim da ima dovoljno vremena a i da se može korigirati a ono se tiče uvođenja u djelatnosti dakle koje se navode, socijalno pedagoške djelatnosti koje se nabrajaju da se u stavku 7. točki 7. doda riječ: „psihoterapijsko“ pa bi stoga ono bilo socijalno-pedagoško i psihoterapijsko savjetovanje iz razloga što ovakav, ovakve djelatnosti nabrojene imamo i u drugim zakonima. Stoga bismo zaista na ovaj način ujednačili i na ovaj način bi ujednačili ove zakone. U svakom slučaju pozdravljam donošenje ovog zakona. Žao mi je što nije već bio donesen 2011. godine kada su donesena i ostala 2 zakona. I vjerujem da će uz ove izmjene ili uz ove nekakve dopune koje smo već do sada spomenuli za 1800 socijalnih pedagoga značiti jako puno a i za samu djelatnost a i za sve one koji su korisnici rada socijalnih pedagoga. Postoje različita mišljenja o položaju profesija u današnjim društvima, jedni smatraju da slabi moć profesije kao specifične kategorije zanimanja zbog organizacijskih, ekonomskih i političkih promjena. Tvrdi se da se smanjuje autonomija profesija i njihova mogućnost da kontroliraju profesionalne aktivnosti. S druge strane mnogi tvrde da se u svim zemljama bilo da se radi o razvijenijim, tranzicijskim ili zemljama u razvoju događa ekspanzija onih sektora tržišta rada u kojima se zapošljavaju profesionalci. Profesije se razlikuju od ne profesija po tome što se temelje na teorijskim znanjima koja služe kao okvir za stručne procjene i rješavanja problema. Frisson kaže da je profesija na teoriju utemeljena specijalizacija sa autonomijom djelovanja. Radni proces za profesionalca nije svakodnevna rutina nego rješavanje problema. Profesionalni rad je specijalizirani rad koji se ne može obavljati mehanički jer radni zadaci variraju od situacije do situacije i stručnjak mora prilagođavati znanja i vještine okolnostima ako želi biti uspješan. Praktično iskustvo ne može nadomjestiti teoriju. Profesije se u pravilu oslanjanju na teorijska znanja iz više znanstvenih disciplina. To je posebice slučaj s interdisciplinarnim profesijama u koje spada socijalna pedagogija koja svoja znanja temelji na pedagogiji, psihologiji, sociologiji, pravu, kriminologiji. Za profesiju je važno da bude priznata u stručnoj i općoj javnosti kao ekspertna profesija u određenom području ili da joj država prizna monopol nad specifičnim znanjima i profesionalnim aktivnostima. Idealna je situacija onda kada je profesija jedina ovlaštena obavljati određene poslove ili djelatnosti. Jedan od važnih elemenata svake profesije je postojanje strukovnog udruženja, čiji je zadatak da promiče daljnji razvoj struke, štiti profesionalne interese i unapređuje profesionalni položaj. To je ovim prijedlogom zakona regulirano osnivanjem i davanja javnih ovlasti Hrvatskoj komori socijalnih pedagoga. Nije moguće održati stručni monopol i profesionalnu autonomiju, bez unutar profesionalne kontrole i samo discipliniranja stručnjaka. Da bi profesionalna etika bila djelotvorna svaki budući pripadnik struke, mora proći kroz proces profesionalne socijalizacije i usvojiti ključne elemente etičkoga kodeksa struke. Tri su važne sastavnice profesionalizma, to su vjerovanje u stručnost, visoki etični i stručni standardi te orijentiranost na uslugu, odnosno, altruizam. Socijalna pedagogija posvećuje pozornost profesionalnom identitetu, profesionalnom obrazovanju i ekspertizi, zapošljavanju i profesionalnoj karijeri, sprječavanju deprofesionalizacije, ali i medijskom populariziranju struke. Drugim riječima, nužno je ustrajati i na profesionalizaciji i na profesionalizmu.

Uvaženi kolega Ćeliću, Edukacijska rehabilitacijski fakultet u Zagrebu jedina institucija koja u RH ustrojava i izvodi studijske programe, logopedije, edukacijske rehabilitacije i socijalne pedagogije. I zbog sveg većih izazova u društvu, probleme u ponašanju pojedinaca, socijalan pedagogija dolazi sve više do izražaja. Prijedlog ovog zakona, svakako trebamo podržati i čudi me da nije donesen ranije, obzirom da imamo oko 1800 socijalnih pedagoga upisanih u registar. Imamo dakle, tu transformaciju što se tiče visokog obrazovanja, od visoke defektološke škole, preko fakulteta za defektologiju, do današnje edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta. Dakle, mijenjale su se titule stručni nazivi, danas je to sveučilišni prvostupnik i magistar socijalne pedagogije, međutim, želja za profesionalnim dignitetom, dakle, za priznavanje struke socijalne pedagogije, koja je sada uobličena sa Zakonom o socijalno pedagoško djelatnosti, napokon dobiva jednu novu dimenziju i kod nas u RH.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku, nacionalnu sigurnost, te Odbor za Hrvate izvan RH. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Pred vama je nacrt Prijedloga zakona, odnosno, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu. Zakon je stupio na snagu 8. listopada 1991. g. dakle, dana kada su kada je proglašena neovisnost RH i kada mnogi zakoni koji definiraju Hrvatsku državnost i samobitnost su stupili na snagu. U ovih 27 g. njegove primjene doživi je nekoliko novela, nekoliko izmjena i dopuna, ugl. manjih izmjena i dopuna i evo Vlada smatra da je sada vrijeme za jednu malo veću novelu ovoga zakona i evo, to je ovaj prijedlog koji imate pred vama. Zakon je inače iako nevelik opsegom, 38. članaka sa prijelaznim i završnim odredbama vrlo kompleksan i složen. Prvo po svom sadržaju i temi koju regulira, koji uređuje, jer svaka država naravno na svoj Zakon o državljanstvu, na uvjete koje propisuje za stjecanje državljanstva, mora budno paziti, a s druge strane, kompleksan je i u svojoj unutarnjoj strukturi, jer imamo, dakle, postoje 4 osnovna načina stjecanja hrvatskog državljanstva, podrijetlom, rođenje na teritoriju RH, po međunarodnim ugovorima i naturalizacijom.

Ovisno o tome koji se institut primjenjuje postoje različita pravila. Ovim prijedlogom zakona, predlagatelj nastoji pojednostaviti postupak i olakšati stjecanje hrvatskog državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda, hrvatske iseljenike i njihove potomke i bračne drugove čime se nastoji valorizirati znanstveni, kulturni, demografski, gospodarski i opći društveni potencijali koji postoje u hrvatskom iseljeništvu. Najvažnije izmjene koje se predlažu jesu za stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom djeteta rođenog u inozemstvu čiji je jedan od roditelja u trenutku njegova rođenja hrvatski državljanin, povećava se dobna granica za prijavu u evidenciju hrvatskih državljana, sa sadašnjih 18 godina na 21 godinu života. Time se želi dati prilika i mogućnost osobnog podnošenja prijave upisa u knjigu državljana i osobama čiji su to roditelji ili skrbnici propustili učiniti do njegove punoljetnosti. Nadalje, izostavlja se generacijsko ograničenje za stjecanje hrvatskog državljanstva za potomke iseljenika te su oni i njihovi supružnici ujedno oslobođeni obveze poznavanja hrvatskog jezika i latiničkog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja. Često se čuje pitanje, pa kako mi znamo da je netko tko je možda u međuvremenu, dakle, 4, 5, 6 generacija, više niti po imenu, prezimenu ili nekim drugim vanjskim znakovima ne možemo znati je li ta osoba potomak iseljenika iz RH, dakle postoje načini kako se to dokazuje. On se mora, dakle njegov predak koji je iselio, dakle bio to pradjed, šukundjed ili neka daljnji naraštaj, mora jasno dokazati svoju vezu sa RH, dakle da je on otišao iz ove zemlje, to je obično u vidu nekog dokumenta koji je on ponio sobom ili koji se naknadno može dobiti, rekonstruirati dakle, da je neka osoba rođena primjerice 1890. u RH. Ovaj članak govori isključivo o iseljenju s teritorija RH, dakle naše države definirane u svojim sadašnjim granicama i dakle ne odnosi se na etničke Hrvate nego na sve one koji su iselili iz RH. Međutim, ovih zakonom se onda želi jače i preciznije definirati pojam iseljenika jer tu postoje naravno, mogla bi biti različita tumačenja, ako bi svatko od nas bi možda bi imao neku svoju definiciju, dakle ovaj zakon propisuje da se iseljenikom smatra osoba koja je iz RH iselila prije 8. listopada 1991. godine, dakle, od stjecanja neovisnosti RH. Također se propisuje tko se ne smatra osobom koja se iselila. Primjerice, ako je netko iselio s područja RH, al u tom trenutku nije imao republičko državljanstvo, tadašnje, Hrvatske u sastavu bivše države ili zavičajnost, dakle, to je bilo još ranije na području RH. Ili je on recimo iselio ih RH iz područja današnje RH u neku drugu današnju državu s kojom je tad RH bila u nekoj državno pravnoj svezi. Dakle, netko je iselio možda 1906. u Slovačku ili Austriju ili Mađarsku, taj se dakle, neće smatrati onda iseljenikom. Ili primjerice 30-e ili 50-e u Makedoniju, također dakle nije iseljenik u smislu ovog zakona. Ovim zakonom se nastoji omogućiti i stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem, dakle, naturalizacijom za maloljetnu djecu rođenu u inozemstvu, čiji je jedan od roditelja hrvatsko državljanstvo stekao nakon djetetova rođenja. Dakle najprije roditelj, pa kasnije se rodilo, odnosno dijete se rodilo prije nego što je, ispričavam se nakon što je roditelj stekao državljanstvo. Dakle ne može steći podrijetlom jer u tom trenutku taj roditelj nije bio hrvatski državljanin, to smo regulirali ovim člankom koji sam na početku spomenuo. I takvo dijete maloljetno koje živi u inozemstvu, može steći hrvatsko državljanstvo, ako je njegov roditelj iseljenik, potomak iseljenika iz RH ili pripadnik hrvatskoga naroda. Ujedno se predlaže i pojednostavljivanje izvođenja dokaza za pripadnike hrvatskog naroda koji ne raspolažu osobnim dokazima o pripadnostima hrvatskom narodu, ako je za njihova oba roditelja nedvojbeno utvrđena pripadnost hrvatskom narodu ili su oni primjerice stekli državljanstvo temeljem čl. 16 kao pripadnici hrvatskog naroda. Dakle u tom slučaju neće im se tražiti neki novi dokazi. To se prvenstveno odnosi na mlade ljude, koji su na pragu života, negdje tek punoljetni, koji nisu imali možda ni priliku u svom životu se posebno negdje deklarirati kao pripadnici hrvatskog naroda u svojoj državi u kojoj žive. Rekao sam da imamo 3 moguća načina prestanka hrvatskog državljanstva, otpust, odricanje i po međunarodnim ugovorima. Najčešći u praksi je otpust i on dakle nije posljedica toga samo želje te stranke nego je to i posljedica toga što neka strana država, dakle čije je on državljanstvo stekao, želi steći postavlja uvjet da dostavi otpust iz našega državljanstva. Takvim osobama, dakle, takve osobe mogu dobiti otpust i dajemo otpust i naknadno, ako želi, može se opet po čl. 15 primiti u hrvatsko državljanstvo, ali institut odricanja je nešto drugačiji.

U praksi broj takvih osoba je iznimno malen, otprilike to je 1 ili 2% od svih onih kojima prestaje hrvatsko državljanstvo na jedan od ova ti načina. Ovim zakonom po prvi put uvodimo i nastojimo uvesti mogućnost ukidanja odnosno poništavanja rješenja o stjecanju hrvatskog državljanstva, a koje je stečeno temeljem braka iz koristi, sukladno odredbama Zakona o strancima ili lažnim predstavljanjem dakle krađom identiteta primjerice ili prijevarom u upravnom postupku tijekom stjecanja hrvatskog državljanstva odnosno nakon toga, ako je, dakle kada je stekao državljanstvo ako je osuđen za kaznena djela protiv RH i kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva dakle za najteža kaznena djela. Dakle državljanstvo bi se na ovaj način moglo, odnosno rješenje poništiti ili ukinuti, naravno samo osobama koje su ga stekli pri rođenjem odnosno naturalizacijom, ne osobama koje su ga stekle podrijetlom. Takvih slučajeva dakle recimo primjerice lažnog predstavljanja krađe identiteta je bilo, one nisu masovne, naravno, ali ih ima i dan danas se ponekad otkrije netko tko je prije više godina ili čak više desetljeća na taj način stekao hrvatsko državljanstvo. I na koncu da bi tom činu stjecanja hrvatskog državljanstva, naturalizacijom dali dostojno značenje predlaže se i davanje svečane prisege. Ona bi se davala dakle prilikom nekih svečanih prigoda, dana državnosti, dana neovisnosti i slično, dakle državnih blagdana, bilo dakle pred tijelima, službenim tijelima RH u samoj državi, bilo pred tijelima lokalne ili područne samouprave ako se takva ovlast njima daje a naravno i pred diplomatsko konzularnim predstavništvima RH za osobe koje naravno žive u inozemstvu. I na koncu evo par brojki od početka primjene ovoga zakona do 31.12.2018. godine u hrvatsko državljanstvo je naturalizacijom steklo milijun 92 tisuće 382 strana državljanina, dakle nešto malo manje od milijun i 100 tisuća. U taj broj nisu uračunate osobe koje se izravno upisuju u knjige državljana dakle kojega stječu podrijetlom je, dakle kao djeca hrvatskih državljana bez obzira živjele te osobe, dakle koje stječu podrijetlom u RH ili u inozemstvu, bitna je dakle ta, činjenica da su oni djeca hrvatskih državljana, takvih je naravno bilo i puno više. Od navedenog broja temeljem odredbe članka 16. dakle kao pripadnici hrvatskog naroda državljanstvo je steklo 681 tisuća 301 osoba, dakle više od 50%, više od polovice svih koji su stekli državljanstvo pri rođenjem a kao iseljenici, njihovi potomci ili supružnici iseljenika 21 tisuća 505 osoba. U prošloj godini 2018. riješeno je pozitivno 4166 zahtjeva, dakle toliko osoba je steklo državljanstvo a u to godini je bilo zaprimljeno 3629 zahtjeva za državljanstvom, dakle nekih 500 manje, ovdje, dakle nisam sad naveo i one koji su odbijeni, takvih je obično se kreće godišnje otprilike 10-ak posto, onih koji nemaju uvjete pa bivaju odbijeni. Dakle ako gledamo strukturu onda 41% je dobilo državljanstvo u prošloj godini temeljem članka 16 kao pripadnici hrvatskog naroda, 21% kao iseljenici, njihovi potomci a ostatak od ovih 38% su druge svrhe koje dakle od duljine boravka u Hrvatskoj, braka, posebnog interesa ili ove osobe koje smo spomenuli, koje su već, koje su bile hrvatski državljani pa su dobili otpust radi stjecanja stranog pa se opet vraćaju u hrvatsko državljanstvo. Dakle po svim tim drugim pravnim osnovama oko 38%

Uvaženi državni tajniče, pozdravljam donošenje ovoga zakona. Tipično je da svi naši iseljenici žele surađivati sa svojom domovinom, oni su naš veliki potencijal, kada je u pitanju demografija ali i kada su u pitanju ulaganja u svoju domovinu.

On je već jako dobro prihvaćen od Savjeta Vlade RH za suradnju sa Hrvatima u inozemstvu koji su ga snažno poduprli na svom sastanku, na svom godišnjem sastanku koji je održan u studenome u Šibeniku ali vjerujem da će doprinijeti i većem povratku, dakle u efektivnom povratku u RH novim idejama, novim investicijama kakvih smo svjedoci da već ima.

Evo sada ste u odgovoru gospođi, kolegici predvidjeli to, ali evo ponoviti ću pitanje. Na kojim podacima vi tumačite, odnosno tvrdite da će doći do povećanog povratka iseljenika u RH? I da li ste radili ikakvu procjenu učinka u kojem konačnom broju će ova vrsta liberalizacije, dodjele državljanstva, dodjele, ovo više nema nikakve kriterije po tom pitanju doprinijeti razvoju RH? Pa ovaj je zakon rađen na jednoj širokoj radnoj skupini koju su činili predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva uprave, Ministarstva demografije, obitelji također, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Dakle skupili smo sve naše podatke i oni pokazatelji nam govore da će pogotovo informacije od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH da će to značiti pojačan dolazak, osobito ljudi iz daljnjih prekomorskih zemalja, prvenstveno država Latinske Amerike. Ovo nisu, dakle toliko ublaženi uvjeti jer to su potomci iseljenika osobe koji bi da su ostali ovdje imali hrvatsko državljanstvo podrijetlom, ali postoji jedan diskontinuitet, u 2, 3 naraštaja i ovo je samo vraćanje duga tim ljudima i naravno nastojanje da se potomci vrate u zemlju svojih predaka.

Međutim, ja sam sam se javio vama za repliku zbog nečeg drugog, što je naša realnost i na što moramo misliti. A nešto ću više govoriti o svojoj raspravi o našim iseljenicima. Dakle, 2008. je hrvatska Vlada dala negdje oko 2200 radnih dozvola. To je dakle, naša realnost, koja nas čeka sutra, bez obzira kome se to svađalo i kome se to ne sviđalo i vjerojatno to loše stanje na tržištu rada će uvjetovati jedan novi zahtjev i novi prilim sa zahtjevima za hrvatsko državljanstvo. Mi naprosto o tome moramo razmišljati. Moramo razmišljati, ne zbog onih koji će to tražiti, nego zbog naših poduzetnika, a koji će se na njih oslanjati u zastupniče, da točno je iz godinu u godinu povećava se kvota radnih dozvola, na žalost ili na sreću ako moramo, ako gledamo da vlada mora osigurati svojim poduzetnicima dovoljan broj stručne radne snage.

I zaista, vlada velika potražnja za radnim dozvolama i vjerujemo da će ovo u jednoj mjeri, ne u potpunosti, naravno ovaj zakon, nije taj koji može isključivost to pitanje riješiti, ali da će pomoći i da će doći hrvatski državljani, budući hrvatski državljani raditi u našu zemlju, a da ne moramo uvoziti tako veliki broj strane radne snage. Sada ću otvoriti raspravu. Skrećem pozornost, da imamo prijavljena 3 kluba i 11 pojedinačnih rasprava, znači to je negdje bez replika oko 3 sati, negdje do 11 sati, samo tako da znamo otprilike se ravnati. Prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Davor Ivo Stier, možda i dulje, znači od 11. Hvala g. potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Prijedlog Vlade o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, moramo u prvom redu, gledati u kontekstu opće poznate situacije, negativnih demografskih trendova u RH, o čemu je maloprije i kolega Šuker spomenuo u svojoj replici. Dakle, u takvom kontekstu, jedan od pravaca djelovanja, sasvim sigurno jest i mora biti usmjeren prema hrvatskom iseljeništvu i njegovom demografskom potencijalu. Više puta smo u ovom Domu raspravljali o ulozi hrvatskih iseljenika, njihovoj ulozi u borbi za međunarodno priznanje, u obrani, u obnovi zemlje, ali i o potrebi za njihovu veću uključenost u narodnom periodu razvoja RH. I u tim raspravama zastupnice i zastupnici su vrlo često pa i s punim pravom upozoravali na prepreke s kojima se iseljenici suočavaju, npr. prilikom podnošenja zahtjeva za državljanstvo RH. Dakle, Vlada sada odgovara na te opravdane zahtjeve sa konkretnim mjerama, koje se predlažu u ovom zakonskom prijedlogu. One dakako, nisu jedine, potrebne mjere, ali su važni potezi iz djelokruga rada Ministarstva unutarnjih poslova, čija radna skupina za izradu ovog nacrta surađivala i sa savjetom vlade za Hrvate izvan RH, koji izričito i podržao ovakve prijedloge. Dakle, glavni ciljevi svih ovih mjera su upravo afirmacija i učvršćivanje veza između iseljene i domovinske Hrvatske, pojednostavljenje procedura za dobivanje hrvatskog državljanstva, a i time onda stvaranje boljih uvjeta za iseljenje pripadnika hrvatskog naroda iz iseljeništva koji žele to i učiniti. U tom pogledu vlada nam predlaže sljedeća izmjene koje se planiraju uvesti ovim zakonom. Dakle, za stjecanje hrvatskog državljanstva, porijeklom djeteta rođenja u inozemstvu, čiji jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja hrvatski državljanin, povećava se dobna granica za prijavu u evidenciju hrvatskih državljana do navršene 21 g. života, dakle, do sada je bilo 18, sada to ide na 21 g. života. Druga, i možda najvažnija mjera u ovom paketu, izostavlja se generacijsko ograničenje za stjecanje hrvatskog državljanstva za potomke iseljenika, sada je to bilo do 3 koljena, ako se dobro sjećam, dakle, sada se to ograničenje miče i uz to se oslobađaju obveze poznavanja jezika, kulture i društvenog uređenja. To će možda nekome izgledati kao jedan prevelik stupanj liberalizacije postupka dobivanja državljanstva za potomke iseljenika, međutim, pogledajmo ovu situaciju iz jedne druge perspektive, dakle, iz perspektive potencijala tih iseljenika. Npr. evo, Hrvata treće ili četvrte generacije u Venezueli, koja je trenutno u vrlo teškoj situaciji, gdje imamo jednu značajnu zajednicu hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka, kojim možda i ne znaju svi hrvatski ili ne bi znali objasniti koje su npr. ovlasti predsjednice RH, ali su sasvim sigurno željni pridonijeti razvoju domovine svojih predaka, možda započeti ovdje novi život, voljeti Hrvatsku i biti lojalni građani RH i naravno njen razvitak ugradit njihov rad i već stečeno znanje. Mislim da je to jedna od ključnih mjera koje se predlažu ovim prijedlog i koje su pogotovo bile i zahtjev naših iseljeničkih zajednica i njihovih predstavnika u savjetu vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Uz to ovim prijedlogom dodatno se precizira pojam iseljenika iz RH na način da se propisuje da se iseljenikom smatra osoba koja je iz RH iselila prije 8. listopada 1991. godine. I predlaže se također pojednostavljenje izvođenja dokaza za pripadnike hrvatskog naroda koji ne raspolažu osobnim dokazima o pripadnosti hrvatskom narodu, a za čije je roditelje nedvojbeno utvrđena pripadnost hrvatskom narodu. Ovo isto tako posebno mislim da se mora istaknuti jer je bio veliki broj prigovora naših DKP-a pogotovo u prekooceanskim zemljama gdje je ovaj izvođenje dokaza komplicira, zakompliciralo cijeli proces dobivanja hrvatskog državljanstva, tražilo je neke napore koje nekada bi dovelo do vremenskog razdoblja od više mjeseci koji su bili doista i nepotrebni i neki bi i naši iseljenici onda i odustali od hrvatskog državljanstva. Mislim da s ovom mjerom upravo se izlazi u susret takvim zahtjevima. Isto tako predlaže se ovdje i davanje svečane prisege od strane osobe koja hrvatsko državljanstvo stječe naturalizacijom i mislim da je i ta novina izuzetno dobra i treba se je pozdraviti naravno kao što je državni tajnik rekao osim što će se to pred tijelima RH ovdje u Hrvatskoj davati takva prisega ona će biti i moguća u našim veleposlanstvima i konzulatima.

Dakle, u svim ovim mjerama ima njih više, ali ja sam istaknuo možda ovdje najvažnije, pogotovo za hrvatske iseljenike ovim mjerama se hrvatskim iseljenicima, njihovim potomcima olakšava dobivanje hrvatskog državljanstva, a istovremeno se puno preciznije i definira pojam iseljenika, a onda i njihova prava. Dakle, slijedom toga Klub HDZ-a podržat će Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu. Hvala lijepa, slijedeći Klub zastupnika je Neovisnih za Hrvatsku, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Željko Glasnović. Poštovani kolege, podpredsjedniče sabora, kolegica nema, pred nama je možda najznačajniji zakon u modernoj hrvatskoj povijesti i ako ovo ne provedemo do kraja onda nema popravnog ispita, mislim nemamo pravo na popravni ispit. Evo, prvi zakon je sabor izglasao '91. davne '91. godine, prije 28 godina, da ja ne ponavljam što su rekli prije mene, zastupnik i naš gost iz MUP-a ovdje. 28 godina gledamo jednu Grčku tragediju, Grčku tragediji gdje hrvatska dijaspora postaje ja bi reko šudra u svojoj državi, oni daliti sustav kaste što imate u Indiji, tu su oni na dnu negdje, nakon svega što su dali ovde, da to ne ponavljam jer sad sam reko već ovde 10 puta u ovom saboru. Oni koji su dali znaju šta su dali od novčanih sredstava, do života, do 6 generala Hrvatske vojske minimum i drugih časnika i dočasnika. Šta imamo sada, evo taj zakon je pred nama, šta gledamo danas, imamo 3 zastupnika za 3 miliona Hrvata izvan domovine, plus Hrvate iz BiH, treba 3 godine neke za državljanstvo, neki druže vremena čekaju 10 godina radi jednoga slova i ta birokracija to je, mozak se smrzne od te birokracije naslijeđene iz bivšeg sustava koji generira korupciju. To se treba uklonit te prepreke jel svaki dan ljudi dolaze, tu i tamo se traži mito, to je prenose iz one bivše države, oćeš auto registrirat, traži mito, može državljanstvo, traži se mito …/nerazumljivo/… to to je naša rak rana. Čili npr. tamo smo vidli tipičan primjer namjene sabotaže kad je oko 500 zahtjeva za državljanstvo ležalo u ladicama tamo godinama, znamo ko je bio iza toga, da to opet ne ponavljam, a nacionalni kadrovi neki nisu ovde iz te stranke sada i ovaj sad je gospodin Stier govorio problem imamo u Venezueli, ti se ljudi, njima su životi ugroženi. U toj banana republici ima ljudi dole koji su vodili državna poduzeća, jezik pa kako ja kad sam došao u Kanadu s 3 godine, ja nisam trebo znat jezik, al sam ga naučio, to je trebamo se bavit funkcijom a ne formom. Duplo oporezivanje evo još nismo riješili sa nekim državama, ljudi umirovljenici dolaze ovde iz drugih zemalja, lupi im duplo oporezivanje, jedan je dobio retroaktivno ja mislim 170.000 kuna retroaktivno da plati u staračkom je domu. Opet zastrašujuće, neki recimo godinama, mi smo te ljude zanemarili, ljudi su se neki ohladili, ali kristalno je jasno što sam govorio da desetljećima ima sustavna kampanja da se ti ljudi obeshrabre da dođu u Hrvatsku državu. Sad jesmo gdje jesmo. To se mora popravit i sad ovaj zakon treba jasne instrukcije šta treba napravit, znamo tko se sve to sabotiro, da ne govorimo o nacionalnim kadrovima koje hvata ativistički strah od ovoga zakona jer se boje da će nešto izgubiti, oni neće ništa izgubiti, jer ti ljudi ne da samo nemaju pravo glasa, imaju formalno, ali moraju letit 6 sati da glasuju koliko je glasalo Hrvata izvan domovine, većinom u BiH koji su konstutivni narod. Ovo je strateško pitanje RH. Šta je radila gastro diplomacija, naša gastro diplomacija koja se morala bavit sa cenzusom Hrvata izvan domovine, sa ekonomskom diplomacijom, vidit ćemo. Kako sam rekao, vrijeme je za popravni ispit. Evo, imate primjer, Izrael.

I šta kaže taj Zakon? Kaže da svaki, svaki ima Izraelac pravo na povratku u svoju domovinu, gdje god on bio.

Prva je bila da nisi prijetnja javnom zdravstvo, da nemaš zarazne bolesti i drugo da nisi prijetnja nacionalnoj sigurnosti, jednostavno. Pogledajte danas Izrael, populacija Izraela koliko se povećao danas, a pogledajte RH i non sto govorimo o demografskoj pošasti. Hoćemo govoriti slijedeća tri desetljeća, hoćemo raspravljati o potencijalima hrvatskog iseljeništva ili ćemo odraditi ovaj posao? Odgovor je jasan. Klub Nezavisnih će se zalagat da se, taj Zakon je još nejasan, ima nekih dimnih zavjesa, npr. što je primijetio naš član Odbor, čl. 6. npr. koji govori o nekakvih 45 dana administrativnih koji mogu blokirat, 45 dana, pa čekajte, administracija mora svoj posao odradit što brže, treba skratit taj postupak, neki čekaju 10, 15 godina, to sam rekao već, jasnoća i skraćenje postupka. Imate klubova vani. U simbiozi s tim klubovima, misijama hrvatskim, davno se je moglo napraviti taj cenzus Hrvata izvan domovine. Imate Hrvata od Čikaga do Oklanda, imaju klubove, župe, imate tamo ove arhive, rađanja, umiranja, nije to teško napraviti, al ako si se ti odrekao hrvatskog državljanstva, npr. kao neki koji su vršili agresiju na hrvatsku državu, ali još su državljani hrvatske države po Ustavu, ha, o tome treba razmišljat. Provedba, kad dođemo do provedbe, izvedba, kakva će izvedba biti na terenu? To znači sve se ove, sve ove institucije, nositelji koji surađuju s Hrvatima izvan domovine, od Odbora do Ureda, će se morat angažirat maksimalno da se taj Zakon provede na terenu. Trebat će, naravno, politička volja. Imamo danas da se ljudi, puno ljudi danas koji ne znaju ništa o tom Zakonu, trebat će medijska strategija i jasne upute tim ljudima da oni znaju koji su kriteriji državljanstva i sve te informacije moraju biti na Središnjem državnom portalu, jasni uputi za državljanstvo, korak po korak. Govorio sam već o tome, registru sam govorio i kako je lako potražiti obiteljsko stablo u našim ovim dijasporama. To se moglo davno napravit. Imamo pitanja neriješenih pitanja. Npr. šta je sa Nijemcima koji su otjerani odavde, recimo iz istočne Slavonije, koji su ovdje bili stotine godina, al su nestali sa ovih prostora? Imate stotinu tisuća samo iz istočne Slavonije. Jesu njihovi, potomci tih Nijemaca koji su defakto Hrvati njemačkog porijekla, hoće se njima biti dozvoljen povratak natrag u svoju domovinu i kakva će biti reakcija hrvatske države?

Imali ste selo Nijemci 1905.-te godine, to je selo imalo uličnu rasvjetu i kako na to sve gledaju potomci Hrvata koji su otjerani iz tog bivšeg sustava i otišli van? Kako gledaju sve ovo? Imate jednu ironiju da potomci tih ljudi koji su otjerani, danas gledaju kako im neki ljudi iz bivšeg sustava kroje sudbinu i Zakone o državljanstvu. Ironično, al, bolje kasno, nego nikada. Hoće li bivši udbaši koji su razorili RH, zajednicu izvan domovine i filtrirali sve zajednice, hoće njima biti dozvoljen povratak natrag u domovinu il će se njima suditi za veleizdaju, to je jedno drugo pitanje. Šta je sa stranim dragovoljcima koji su ginuli za hrvatsku državu, a danas nitko ne zna ništa o njima, šta je s njima, šta će s njima bit. Neka pitanja za taj Zakon, govorimo o lustracijskim Zakonima, šta traži dijaspora. Vlada stručnjaka, o tome se govorilo, gdje je Vlada stručnjaka, gdje su investicije, govorim o ekonomskom razvoju, to sve može napraviti izvan domovinska Hrvatska jer ukupna novčana moć tih ljudi izvana je skoro 50 milijardi dolara, imate vani ta Američka udruga hrvatskih profesionalaca, tu su, dolaze, ali nisu se još angažirali u punom potencijalu. Neke države, npr. Kina daju ti državljanstvo druge države ako investiraš određeni dio novca, to je također ekonomski razvoj. Ovo ne može nijedan Zakon pokrit, a to je ljubav za hrvatsku državu, to neće nametnuti nijedan Zakon. Neki ne znaju šta je ta ljubav za hrvatsku državu zato jel oni nikada nisu imali, jedino državljanstvo što su imali je jugoslavensko državljanstvo i oni će se aktivistički od tog straha borit protiv ovoga Zakona, ali ja se bojim da je tome došlo kraj, za njih se bojim i da će se Hrvati vratit, kada tada će se vratit, ovo je proces jedan, propadajući carstva, ovo je samo jedan ciklus.

Čovjek u invalidskim kolicima. Kad je došao tamo da glasuje, nije mogao glasat. Nije ga bilo na spisku. I da ne bi sve ovo bila spika, da ovo ne bi bio ovaj simbol ovoga našeg ovog zakona, rada na ovom zakonu, da ne bi simbol bio ovoga svega, ovaj čovjek u kolicima koji je tamo čekao da glasuje, a nije mogao glasovati. Impotencija. Moramo se pokrenuti. Na kraju ću reći ovo, tko je pitao ljude za hrvatsko državljanstvo koji su došli ovdje ginuti.

Onda nitko nije pitao za državljanstvo. I sad se brinemo ne o funkciji nego o pukoj formi. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika, onaj SDSS-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Boris Milošević. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani predstavniče, državni tajniče, predstavniče hrvatske Vlade, poštovane kolege zastupnici, nemamo nijednu kolegicu u dvorani. Dakle, Zakon o hrvatskom državljanstvu donesen je u 6. mj. 1991. i od tada je doživio nekoliko izmjena. Državljanstvo se u pravnoj teoriji definira kao pravni odnos između jedne fizičke osobe i suverene države temeljem kojeg nastaju određena prava i obaveze. Mislim da, prije same rasprave, uvodno bih htio istaknuti ono što je temeljno načelo našeg Zakona o hrvatskom državljanstvu, a to je načelo pravnog kontinuiteta državljanstva. Što to znači? To znači da je osoba koje je na dan 08.10.1991. bila državljanin bivše države, dakle državljanin SFRJ koje je bila državljanin Socijalističke republike Hrvatske dakle imala republičko državljanstvo, postala po sili zakona i državljanin RH, dakle bez obzira na nacionalnost i na prebivalište, dakle to je to načelo pravnog kontinuiteta. Naš Zakon o državljanstvu, još uvijek važeći se naslanja na ranije zakone o državljanstvu, na onaj socijalistički period i na Zakon o državljanstvu iz 50-e i 65-e i na Zakon o državljanstvu, republičkom državljanstvu iz 77-e. To je važno znati i napomenuti zato što brojni naši građani zapravo nisu bili ni svjesni ni tada, možda ni danas da su sve republike bivše države imale svoje propise kojim su uređivale republičko državljanstvo koje zapravo tada u pravnom prometu nije proizvodilo neke pravne učinke pa građani nisu baš ni vodili o tome previše računa. Ovaj prijedlog zakona u svojoj ocjeni stanja, odnosno obrazloženju kaže da se nastoji pomoći u rješavanju demografskih pitanja kroz olakšani postupak dobivanja državljanstva za pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu te za hrvatske iseljenike. Konkretno, izostavlja se generacijsko ograničenje za stjecanje hrvatskog državljanstva za potomke iseljenika u ravnoj liniji i njihove bračne drugove i dodatno se liberalizira dakle ne moraju ispunjavati uvjeti koje sada po važećem zakonu moraju ispunjavati, to je poznavanje jezika i pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja. A što je iseljenik?

A to nije ni ona osoba koja je promijenila prebivalište i otišla živjeti negdje drugdje, na područje neke republike bivše države. Prijedlog zakona ide točno zapravo cilja iseljenike dakle hrvatske iseljenike po ovakvoj definiciji i sad kad to gledam, ok, politika odluči, zakonodavstvo odluči, država odluči, to je od strateškog interesa i to to mi može bit ok. Ali ako stavimo ovakvo rješenje u korelaciju sa nekim drugim problemima u praksi, onda mislim da to nije ok. A sad ću reći nešto zapravo o tome. Prvo, ako gledamo zakon iz perspektive članstva EU onda trebamo znati da naši propisi o državljanstvu direktno utječu na državljanstvo odnosno na građanstvo EU. Dakle, netko tko postane državljanin RH, postaje građanin EU.

To su načela koja su jasno razrađena kroz sudsku praksu EU i sve članice zapravo bi tome trebale posvetiti pažnju i sve države članice bi trebale posvetiti pažnju svim građanima EU bez razlike. Postoji, čisto radi informacije, vjerujem da kolege koji su ovdje, sudjeluju u raspravi to znaju, imamo i Europsku konvenciju o državljanstvu iz 97-e koje je stupila na snagu, koja ima jedno drugo načelo, načelo prebivališta koje također isto govori o načelu nediskriminacije ali treba reći i to da RH nije ratificirala tu Konvenciju ali je bitno znati koja načela se promiču u Europi. Što se u ovom prijedlogu po meni propustilo urediti?

To nema prirodnije stvari, dakle ako su roditelji hrvatski državljani i dijete je hrvatski državljanin. Osoba koja je primjerice rođena u Srbiji ili u BiH a roditelji su hrvatski državljani bi trebalo biti hrvatski državljanin, tu ne bi trebalo biti problema. Pa ako je rođeno i u bivšoj državi ili ako je rođeno danas. A mi imamo problem s tim. Imamo problem primjerice da su djeca koja su rođena u bivšoj državi na području Srbije ili BiH a zbog kompleksnih, republičkih propisa, nacionalnih propisa koji su ipak jasno govorili ako je dijete, ako su roditelji istog republičkog državljanstva, dijete može biti državljanin samo te republike. Matičar bi greškom upisao državu rođenja, to se nije provjeravalo zato što to nije proizvodilo pravne učinke ali naknadno imamo sada problem da su te osobe, nisu hrvatski državljani, da te osobe ne mogu stječi hrvatsko državljanstvo. Iako članak 4. stavak 1. kaže da je dijete rođeno od hrvatskih državljana, hrvatski državljanin. Dakle greškom su upisani ali stav MUP-a je da je povrijeđeno načelo pravnog kontinuiteta, povrijeđeno je načelo kontinuiteta, nema veze što je greška oni su upisani u evidenciju druge države. Imali smo mi taj problem i u Hrvatskoj da je dijete bilo greškom upisano što bi se dogodilo, matičar kaže greška, nema veze što je prošlo 20 godina od te greške, ti više nisi hrvatski državljanin. To se recimo meni moglo dogoditi. Meni se nije moglo dogoditi ali kažem hipotetski. Da se to meni danas dogodi ja ne mogu biti zastupnik, ne mogu biti zaposlen u državnoj službi, ne mogu glasati iako sam znači sad društveno i politički aktivan, ne mogu imati brojna prava po državljanstvu. Ja smatram da to nije pravedno, kao što nije ni pravedno kada je neka osoba greškom upisana u državljanstvo druge države, ako znamo da ima dokaze da su roditelji hrvatski državljani. MUP u svom očitovanju u javnoj raspravi kaže, članak 4. stavak 1. ako je osoba rođena od hrvatskih državljana primjenjuje se taj članak i Ministarstvo uprave ga mora upisati u knjigu državljana. Stav Ministarstva uprave je ako je dijete sada osoba punoljetna ne može se upisati, ne može postati državljanin, ne može se upisati jer je punoljetna. Sada ovo rješenje zakonsko predlaže da ako je osoba rođena u inozemstvu a od jednog roditelja hrvatskog državljana ima rok samo, samo da se upiše, rok od 3 godine a ako je oba roditelja ako su hrvatski državljani a postane punoljetno ne može se samo upisati. Ja mislim da nije. Znači ako mi je jedan roditelj hrvatski državljanin mogu se upisati a ako su mi oba, sorry. Ja mislim da MUP do drugog čitanja mora zauzeti jasan stav je li se primjenjuje načelo podrijetla ili ne primjenjuje. Dakle mi ovim zakonom liberaliziramo primjerice da netko tko je 7. generacija Hrvata u Južnoj Americi postane hrvatski državljanin, OK, a netko tko je ovdje blizu rođen, prva generacija od svojih roditelja hrvatskih državljana taj ne može stječi hrvatsko državljanstvo. Dakle, je li to u redu? Ja mislim da nije u redu. Mislim da nije u redu. Mislim da do drugog čitanja se ove nelogičnosti moraju ispraviti.

Mislim da sam kod detektiranja ovih problema bio vrlo jasan. Dakle ta djeca su sada punoljetne osobe ne mogu biti hrvatski državljanin zato što je po MUP-u, ali ne samo po MUP-u nego i po zapravo sudskim instancama povrijeđeno načelo kontinuiteta, ne mogu po stavu Ministarstva se uprave upisati kao hrvatski državljani jer su punoljetne osobe iako MUP kaže da mogu, da se treba poštivati članak 4. stavak 1. i onda dakle imamo prvu generaciju djece hrvatskih državljana koji se ne mogu dakle upisati sad ni svojom voljom a recimo ako ovaj zakon bude izglasan djeca čiji je roditelj samo dakle jedan hrvatski državljanin oni će imati mogućnost tri godine da izraze stav i da postanu hrvatski državljani. Te osobe koje bi, prema kojima bi mogli ispraviti nepravdu ovom izmjenom zakona, ne bi automatski poslali hrvatski državljani, oni bi morali podnijeti zahtjev za utvrđenje hrvatskog državljanstva, dakle oni bi morali iskazati volju. Dakle oni su hrvatski državljani po svojim roditeljima, po sili zakona. A ono što bi minimalno država trebala napraviti da im omogući ako iskažu volju da u upravnom postupku postanu hrvatski državljani. Stav Ustavnog suda RH je da greške administracije ne smiju ispaštati građani, to je stav i Europskog suda za ljudska prava. Mi ovdje imamo pogrešne prakse već 20 i nešto godina, 20 i nešto godina. I kažem, sad predlažemo izmjene zakona i mislim da je vrijeme da ove neke nepravde i greške ispravimo jer ne možemo braniti obraniti ova prva rješenja, ako ne ispravimo ova rješenja. Jer nema logike, nema logike, nema prave. Ovo je onda diskriminacije. Na kraju htio bi, na još jednu stvar upozoriti, a to je na ne znam, da li je u uvodu predlagatelj govorio o tome, nisam nažalost bio u dvoranima, o Romima … [[Govornik se ne razumije.]] Dakle, mi imao određeni broj, nema mog kolege Kajtazija, pa ću ja govoriti onda umjesto njega, imamo određeni broj Roma … [[Govornik se ne razumije.]] , koji nemaju dakle, državljanstvo, nemaju ničije državljanstvo, teško je utvrditi zapravo skoro identitet takvih osoba. Te osobe ipak žive u RH, imaju otežani pristup socijalnim, zdravstvenim, obrazovanim uslugama i mi kao država se po meni, moramo pobrinuti za to. Ja znam da postoje akcijski planovi, da i MUP sudjeluje u tome, sada ovdje ne optužujem MUP da ne radi ništa, po tome da se ne bi krivo shvatilo, nego samo apeliram dakle, da MUP zajedno sa drugim resorima, pokuša riješiti taj problem što bezbolnije, da ti ljudi dobiju papire, da budu upoznati sa svojim pravima i da po mogućnosti, steknu hrvatsko državljanstvo ako za to iskažu stav. Što se tiče, još nekih stvari, evo predložio bi dakle, usklađenje prijedloga zakona, sa Zakonom o državnom partnerstvu i ono što sam isto propustio, ne znam, iz zakona, nisam možda jasno iščitao, kod davanja dakle, svečane prisege da li dakle, nisam do kraja iščitao, da li sam čin polaganja prisege ima pravne posljedice na sam postupak stjecanja hrvatskog državljanstva. Sljedeći Klub zastupnika je SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Arsen Bauk, izvolite. Odmah da kažem, Klub zastupnika SDP-a neće podržati ove izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu, jer ocjenjujemo da u njemu ima mnogo neprihvatljivih elemenata etnocentrizma. Nemamo ništa protiv da se olakša dobivanje državljanstva hrvatskim iseljenicima, uostalom sa mog otoka u Čileu ima više ljudi nego što ima na samom otoku. Međutim, kako ne vidimo političku volju Ministarstva unutarnjih poslova, da riješi ove probleme o kojima je govorio g. Milošević, a koji se tiču ne ljudi, koji su poprijekom hrvati a žive već nekoliko, njih, pardon, oni žive od svog rođenja, ali njihove obitelji žive nekoliko desetaka ili stotinjak godina izvan Hrvatske, ne poznaju niti hrvatski jezik, niti hrvatsko društveno uređenje i olakšavamo im hrvatsko državljanstvo, što osobno nemam ništa protiv. Nisam sklon dati kredit vladi da ignorira problem ljudi koji su živjeli s nama, možda s nama išli u školi, ali su birokratskom adresu upisano krivo republičko državljanstvo, koji znaju hrvatski jezik ili neki sličan jezik hrvatskome, koji znaju dobro hrvatsko društveno uređenje, dapače, lupilo ih je po leđima, možda upravo zbog toga što ne mogu dobiti državljanstvo i da se unatoč preporukama i prijedlozima pučke pravobraniteljice i određenih sudionika u javnoj raspravi, da se nije to na najbolji način riješilo niti da se to uopće apostrofira kao problem.

Prelazimo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani potpredsjednik ovog visokog doma, zastupnik, Milijan Brkić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolege, nema kolegica, poštovani državni tajniče.

Ja mislim da je ovo isto jedan mali korak za Hrvatsku, ali jedan veliki korak za hrvatsko iseljeništvo, što se tiče izmjene ovih zakona o hrvatskom državljanstvu. Osobno bi bio sretniji da idemo sa sasvim novim Zakonom o hrvatskom državljanstvu, ali ove izmjene koje nisu samo kozmetičke naravi, kao što su neke izmjene koje su bile u prošlosti donesene, iako je zakon već 28 g. mislim da je vrijeme za novi zakon, a ne stalno za nekakve izmjene. Mislim da su ove izmjene ipak u sadržajnom smislu puno kalcitnije nego one koje su bile u prethodnim razdobljima. Tako da, molio bi državnog tajnika, da razmisle kao predlagači, da idemo sa potpuno novim Zakonom o hrvatskom državljanstvu, u prijemu u hrvatsko državljanstvo, jer 28 g. je predugačak rok, promijenili su se mnogi trendovi, promijenile su se mnoge okolnosti, promijenila su se odnosi u svijetu, promijenile su se odnosi i u Hrvatskoj i u našoj drugoj domovini BIH, od kuda je veliki dio našeg hrvatskog naroda iselio i otišao u bespuća svjetska, a isto tako, u posljednjih 28 g. imali smo Domovinski rat, puno toga se je promijenilo i mislim da je vrijeme za potpuno novi zakon o hrvatskom državljanstvu. Znamo kakva je uloga i značaj naših Hrvata koji su napustili Hrvatsku i hrvatska područja, znamo da su oni iseljavali iz ekonomskih razloga, ali i iz politički razloga, neki i proganjani, u bivšoj tamnici hrvatskog naroda. Znamo kolika je uloga i značaj hrvatskog iseljeništva bio i u Domovinskom ratu, kada nam je bilo najteže kod stvaranja Hrvatske države. Znamo i danas kolika je uloga i kolike su doznake, kada kažem doznake govorimo o financijskim doznakama, to kolega Šuker bolje zna na godišnjoj razini koje se mjere u milijardama kuna na godišnjoj razini od strane pripadnika hrvatskog naroda u RH. I mislim da je i krajnje vrijeme da je došlo do ovih izmjena i zaista pozdravljam ove izmjene i mislim da će ovaj zakon puno olakšati i pojednostavniti postupak prijema u hrvatsko državljanstvo. Naravno sa svakim zakonom, zakonodavac, odnosno država šalje poruku. Kolega Milošević je govorio da politička odluka je takva da se ide u tom smjeru. I hvala Bogu da je došlo vrijeme da i mi šaljemo poruku našem iseljeništvu da su im vrata otvorena, da ovdje itekako imaju jedan fer i korektan odnos i da im pružamo ruku za eventualni povratak a privi korak je prijem u hrvatsko državljanstvo neovisno o tome da li su u generaciji 1., 2., 3. ili ne znam ni ja kojoj i da im jednostavno pružamo ruku za investiranje u RH. Ja osobno mislim da su svi investitori u RH dobro došli. Naravno oni koji imaju čisti i legalan novac. Ali mislim da i odnosno draži mi je investitor Hrvat, odnosno pripadnih hrvatskog naroda, iz iseljeništva, koji se vratio u RH i koji ovdje želi ostvariti svoj profit a vjerujte mi oni ne traže ništa osim jedne ravnopravne utakmice bez birokracije, bez administracije jer su navikli živjeti u uređenim državama, u uređenim sustavima. Dakle mislim da je krajnje vrijeme da i tu predrasudu i te software negativne o Hrvatima izvan RH počnemo mijenjati i da shvatimo da su Hrvati izvan RH, odnosno pripadnici hrvatskog naroda izvan RH, odnosno pripadnici našeg iseljeništva ogroman potencijal, kolega Stier je govorio o demografskom potencijalu, o gospodarskom potencijalu, o potencijalu iskustva življenja u uređenim demokratskim zemljama, o potencijalu bilo u sportskom, bilo u kulturnom i inim potencijalima i mislim da taj potencijal moramo iskoristiti pogotovo u situaciji kada smo sad suočeni sa ovim jednim negativnim trendom demografskog prirasta a isto tako kada smo suočeni sa ogromnim egzodusom iz RH što iz ekonomskih, što iz nekih drugih razloga. A ako ćemo biti iskreni i jednim dijelom i zbog razočarenja cijelom situacijom zašto smo odgovorni i mi političari i mediji i svi mi na društvenoj sceni. Jer moramo si postaviti pitanje što se to dogodilo u Hrvatskoj državi nakon Domovinskog rata, nakon svih onih strahota koje smo prošli da sada mladi ljudi sa obiteljima odlaze iz RH kada ipak imamo slobodnu zemlju, neovisnu zemlju, imamo uređenu zemlju, članicu NATO saveza, članicu EU, naravno i još neke, mnoge zakone treba urediti i moraju se početi provoditi zakoni. Ali nažalost moramo se svi zajedno zapitati zašto toliko ljudi odlazi iz RH. I onda imamo jedan bazen iz našeg hrvatskog iseljeništva, iz naše dijaspore, pa zašto onda njihovu ljubav i njihove emocije i njihovu dobru volju za povratkom, a prvi korak je ... [[Govornik se ne razumije.]] hrvatsko državljanstvo ne bi iskoristili i u pozitivnom smjeru to riješili? Ono što je dobro u ovom zakonu da se povećala ova dobna granica na 21 godinu, znači za 3 godine, izostavlja se ovo generacijsko ograničenje. Prvi put se koliko je meni poznato jasno definira pojam iseljenika. Ali ono što po meni nije dobro i to smo razgovarali na Odboru za Hrvate izvan RH a to je u članku 6. onaj rok od 45 dana. Dakle znamo da se tu radi o posebnoj odredbi, članku 12. o posebnim uvjetima za prijem u hrvatsko državljanstvo kada je u pitanju poseban interes RH i znamo da je to jako mali broj tih zahtjeva.

Mi s ovom odredbom, maltene legaliziramo nerad državne administracije. Tako da mi nije jasno zašto smo stavili tu odredbu ograničenja od 45 dana i zašto tu odredbu ne maknemo i jednostavno sva tijela države uprave odnosno javne vlasti su dužna postupati, dužni su raditi svoj posao. MUP je nositelj cijele priče što se tiče prijema u hrvatsko državljanstvo ali i sva druga ministarstva i sve druge agencije i sva druga tijela državne uprave su dužni odgovarati i provoditi zakone i biti na usluzi građanima, biii servis a ne da bi maltene legaliziramo s ovim nerad, da mi s ovim legaliziramo nepostupanje, dodatno birokratiziranje itd., itd. Dakle ja bih vas molio da razmislite o tome i da se ta stavka makne i da se malo to drugačije formulira i da jednostavno ne postoji ta odredba. Imamo u nekim drugim zakonima koliko se sjećam možda pravnici bolje to znaju, što se tiče dobivanja građevinske dozvole, ako se ne odgovori u određenom roku da se smatra da je to pozitivno. Mislim da to ne bi bilo dobro primijeniti ovdje ali sigurno ni ovakva odredba da je negativno nije dobra i to treba maknuti jer nemojmo legalizirati šutnju administracije. Po meni osobno mislim da generalno trebamo normirati i rokove u kojima se hrvatsko državljanstvo mora, odnosno u kojima se mora donijeti odluka o prijemu u hrvatsko državljanstvo. I da i ne je odgovor. Tako da ne vidim razloga zašto neki postupci moraju trajati po godinu, dvije, tri, četiri, pet godina što dodatno destimulira, destimulira i demotivira pripadnike hrvatskog naroda u inozemstvu i jednostavno da uvedemo taj rok, da li je to optimalan rok, godinu dana ili dvije godine, a da temeljem ovog zakona da se donese pravilnik koji, po kojem će postupati sva tijela državne uprave koje postupaju po vašim zahtjevima kao nositelju cijele priče. Jednostavno da im se daju rokovi, da im se daju ovlasti, da im se daju odgovornost i da izvole postupati u tom roku i da jednostavno onaj koji je tražitelj hrvatskog državljanstva ima jasan odgovor. U razgovoru s iseljenicima, to je najveći problem, ta dugotrajnost u ovo dvostruko oporezivanje itd., itd., ono što u konačnosti želim reć da ne smijemo nikada zaboraviti doprinos hrvatskog iseljeništva, oni daju bezuvjetnu ljubav prema Hrvatskoj, davali su u Domovinskom ratu, daju i danas, a mi im sa ovakvim koracima moramo to minimalno vratiti.

Prvo da kažem da podržavam vašu inicijativu u smislu da se napravi novi zakon, jer su sve kozmetika. Također slažem se i sa porukom koju bi taj zakon trebao dati, a to je da su vrata Hrvatske otvorena dijaspori.

Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Vlaho Orepiću, očito me niste dobro slušali, ja nisam rekao da je današnja Hrvatska tamnica hrvatskog naroda i ne smatram to i rekao sam da iz bivše tamnice u kojoj je hrvatski narod bio u takvoj poziciji u kojoj je odlazili su zbog političkih ali i ekonomskih razloga, to svi znamo. Danas odlaze i zbog ekonomskih, a i zbog razočarenja cijelom situacijom, a za to sam rekao da se svi mi zajedno moramo upitati na političkoj sceni, zašto se to događa. I mi političari i mediji i svi koji sudjeluju u društvenog životu, zbog čega se događa da cijele obitelji odlaze iz RH, danas kad imamo slobodnu, uređenu, demokratsku zemlju, a s druge strane ovdje imamo veliki i ogroman potencijal hrvatskog bazena, hrvatskog naroda u iseljeništvu, a i mi im razno raznim administrativno birokratskim preprekama branimo povratak odnosno članstvo odnosno prijam u hrvatsko državljanstvo. Zahvaljujem, kolega Brkiću, interesira me vaše mišljenje dakle u odnosu na članak 15. koji normira ukidanje hrvatskog državljanstva i to je jasno rečeno da se ukida državljanstvo onima koji su ga stekli temeljem braka sklopljenog iz koristi, predstavljanjem prijevarom, krivim predstavljanjem itd. kao i ako se utvrdi da su dakle osobe stekle hrvatsko državljanstvo, a osuđene su za najteža kaznena djela dakle protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, što je u redu. Međutim kako se odnositi prema onim članovima odnosno hrvatskim državljanima koji su hrvatsko državljanstvo dobili prirođenjem kao jedno od, kao drugo državljanstvo, dakle imaju dvojno državljanstvo koji rade protiv interesa RH, konkretno protive se povezivanju juga i sjevera RH, vrše političko nasilje nad pripadnicima hrvatskoga naroda i hrvatskim državljanima na primjer u BiH. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine Ljubiću, moje mišljenje i moj stav o onima koji su na protupravan i nelegalan način stekli hrvatsko državljanstvo, razno raznim prijevarama, krivotvorinama, lažnim izjavama i lažnim iskazima, moje mišljenje je da se njima to državljanstvo treba oduzet, iako tu moramo voditi računa o ustavnoj kategoriji stečenih prava i da li je to temeljem našeg Ustava moguće za takve situacije, a za sve ostale što ste vi govorili svatko onaj ko radi protiv interesa hrvatskog naroda i RH mislim da itekako moramo naći načina, naći alata i naći instrumenata da im se onemogući status hrvatskog državljana. Sada ćemo prijeći na pojedinačnu raspravu i prvi će biti poštovani zastupnik Željko Raguž, izvolite. Poštovani dopredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici, naglašeno je od više sudionika u dosadašnjoj raspravi kako je aktualna Vlada RH u okviru svoje programske orijentacije za razdoblje 2016.- 2020. naglasila kako joj je jedan od prioriteta uključivanja hrvatskog iseljeništva u društveni i politički život RH. Na sjednici savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH prije dva mjeseca u Šibeniku gdje su nazočili predstavnici brojnih udruga iz hrvatskog iseljeništva naglašena je potreba liberalizacije uvjeta za sjecanje hrvatskog državljanstva. I u ocijeni dakle ovoga Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o hrvatskom državljanstvu naglašena je ambicija da se davanjem povoljnijih uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva želi provjeriti odnosno omogućiti učinak demografske obnove u RH poticanjem zainteresiranih za prijem u hrvatskog državljanstvo. Uvažavajući činjenice koje su navedene od kolega Miloševića i Bauka u njihovoj raspravi, što smatram nužnim da se ispravi i regulira zbog niza okolnosti koje su naglašene dakle pitanja pravnog kontinuiteta hrvatskih državljana u odnosu na datume koji su navedeni u Zakonu o hrvatskom državljanstvu što je nužno ispraviti, ne samo prema državljanima RH, slijedom toga kontinuiteta, već i prema Hrvatima koji su svojim životnim okolnostima, radili u bivšim republikama bivše Jugoslovija, a koji su također, na određeni način uskraćeni, za realiziranjem mogućnosti, odnosno, njihovi potomci, realizirani mogućnosti stjecanja hrvatskog državljanstva. Neovisno od brojnih pozitivnih iskoraka u prijedlogu izmjene i dopuna Zakona o hrvatskom državljanstvu, ja dražim da je nužno učiniti i još jedan dio iskoraka u smislu liberalizacije za stjecanje uvjeta, za prijam u hrvatsko državljanstvo. Ovaj moj pristup bi temeljio na potrebi šire fleksibilnije definicije i pojma hrvatski iseljenik i pojma pripadnik hrvatskog naroda. Zašto? Čini mi se da se u političkom životu RH, svih ovih godina, proteklih 30-tak godina, pokazalo jedan svojevrsni otklon iz hrvatskog iseljeništva, iz razloga što se ne zna niti priroda hrvatskog iseljeništva, niti okolnosti, na kojima se formiralo hrvatsko iseljeništvo. Pa ću ja ukratko podsjetiti na 4 ključna ciklusa koji su formirali današnje hrvatsko iseljeništvo, ne samo sa područja današnje države Hrvatske, već i sa drugih hrvatskih etičnih prostora u BIH, u Crnoj Gori, u Srbiji ili tamo gdje Hrvati, kao nacionalne manjine žive u 12 europskih država. Naime, prvi ciklus, dakle, hrvatskog iseljeništva, započeo je već polovicom 19 st. Treći ciklus posebice izražen stjecanjem mogućnosti za zapošljavanje u niz europskih zemalja, '60. i '70. godina i četvrti ciklus kao posljedica rata na području RH i BIH. U okviru ovih ciklusa, formirano hrvatsko iseljeništvo, nije nikada, a u to sam se i uvjerio, mora već, u nekoliko navrata, u zemljama gdje žive naši iseljenici, nije se nikada dijelilo po republičkim granicama bivše Jugoslavije, već udruge hrvatskog iseljeništva, okupljaju Hrvate, ne samo iz područja današnje RH, već i BIH, dijelova Srbija, dijelova Crne Gore i pripadnika hrvatskih manjina. O tome itekako treba voditi računa, kada se treba prići, po meni, široj definiraju pojma hrvatski iseljenik, koji po meni bi trebao obuhvaćati i Hrvate sa drugih etničkih hrvatskih prostora, posebice u BIH i drugih susjednih država. Neovisno o činjenici, dakle, što bivši članak 16. u bivšem tekstu, dakle, Zakona o hrvatskom državljanstvu, omogućava, pripadnicima hrvatskog naroda, da kompenziraju ovo ograničenje članka 11. dakle, pojma hrvatski iseljenik, ja cijenim da je potrebno, da je nužno omogućiti hrvatskim iseljenicima, da po oba osoba imaju mogućnost i uvijete za lakše stjecanje hrvatskog državljanstva. Naglašavam i činjenicu, da zbog prirode odnosa u BIH, gdje se bosansko hercegovačko iseljeništvo, danas, razumijeva kao bošnjačko iseljeništvo i u okviru dakle, Svjetskog saveza dijaspora, koja se lažno naziva Svjetski savez BIH, djeluju samo bošnjačke udruge u nizu europskih država, dok se Hrvati iz BIH, okupljaju u okviru udruga hrvatskog iseljeništva sa Hrvatima iz RH i drugih hrvatskih etičkih prostora. Isto pitanje odnosno, ista priroda okupljanja je kada su i Srbi BIH u pitanju i o svim ovim činjenicama treba voditi računa, kada se razmatrat pozicija hrvatskog iseljenika, pozicija, odnosno, pojam pripadnika hrvatskog naroda i čitav taj kontekst iz razloga što su dosadašnja nastojanja bivših vlada RH, kada je u pitanju strategija nacionalne sigurnosti, strategija odnosa s Hrvatima izvan RH, zakon o odnosima RH i Hrvata izvan RH, da mi na određeni način, sa ovakvim odnosom i još uvijek, po meni, rigoroznim uvjetima, kada je u pitanju hrvatski iseljenik, pojam hrvatskog iseljenika, pojam pripadnika hrvatskog naroda, šaljemo jednu lošu političku poruku hrvatskom iseljeništvu, koje će na temelju ovoga iščitati, da danas u RH, se dijeli hrvatsko iseljeništvo na ono sa područja današnje države RH u odnosu na područja drugih hrvatskih etičkih prostora. Ako '90. godina, kada je hrvatsko iseljeništvo dalo nemjerljiv doprinos u izgradnji i stvaranju Hrvatske države, tadašnja hrvatska politička misao, nije dijelila hrvatsko iseljeništvo, pogotovo danas, nakon 30-tak godina, nakon stvaranje Hrvatske države, ne treba dijeliti na ovakav način. Sve ovo što sam govorio može se ugraditi u novi tekst prijedloga i izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu, koristeći uzore Italije, Francuske, Njemačke, Mađarske, gdje one u okviru, svojih, dakle, i Ustavnih načela, a i uostalom, Ustavno načelo, čl. 10. hrvatskog Ustava i poziva na tu vrstu odgovornosti, omogućava da se širi jednim definiranjem pojmova hrvatski iseljenik i pripadnik hrvatskog naroda omogući još liberalnije stjecanje hrvatskog državljanstva. Na kraju, cijenim, a jedan broj kolega je imao i takve prijedloge, da će biti uskoro nužno donošenje Zakona o hrvatskom državljanstvu sa potpuno izmijenjenim tekstom a cijenim da ove pozitivne iskorake treba iskoristiti za testiranje demografskih mogućnosti hrvatskog iseljeništva kada je RH u pitanju.

Raguž, što se tiče hrvatskog, liberalizacije instituta državljanstva ja ću vas pitati jednu stvar, šta i kako treba postupiti, ne znam da li ste čuli da uz rubne područje RH postoji nešto što se problematizira i problem i zove se fiktivno prebivalište odnosno točno da kažem lažna prebivališta i oni koji koriste ta lažna prebivališta prema vama da li bi im trebalo oduzeti državljanstvo ili zadržati državljanstvo? Naime, recimo u Vukovaru imate situaciju gdje je 167 djece primalo 7 godina dječji doplatak, kada je došlo u 7 godinu upisati 1. razred osnovne škole upisali su samo dvoje, 165.-tero djece je bilo, nisu bili stanovnici RH.

Životne okolnosti dakle Hrvata u BiH i RH kao pravna država naglasak treba biti dakle na funkcioniranju pravne države. Ali istko tako RH kao pravna država svojim političkim angažmanom na međunarodnoj razini treba omogućiti Hrvatima u BiH pa i pojedincima koji nastoje kako ste vi naglasili zloupotrijebiti neke mogućnosti koje im pruža postojeća pravna regulativa u RH da se one ne događaju.

Gospodin Vlaho Orepić je prekršio članak 238. jer je govorio o temi koja nije aktualna tema, dakle ovdje nije riječ o nikakvim prebivalištima nego ovdje je riječ o prijemu u hrvatsko državljanstvo. To što je gospodin Vlaho Orepić svojevremeno bio Ministar unutarnjih poslova, hvala Bogu više nije, to ne znači da mu je hrvatski narod i pripadnici hrvatskog naroda iz BiH krivi za sve i nemojmo ih stavljati u jedan kriminalni, kriminalnu sferu. RH ima svoje zakone, ima svoje institucije i nemojmo jedan cijeli narod i pripadnike jednog naroda iz BiH, našeg naroda, naše sunarodnjake stavljati u jedan kriminalni dio. Procjenjujem da ipak nije došlo do povrede Poslovnika iako se malo, kolega Orepić je otišao od teme. Kolega Orepić je digao povredu Poslovnika ali mislim da nema smisla. ... [[Upadica se ne čuje.]] Dobro.

Pa kada govorimo o ovom zakonu onda naprosto moramo se dotaknuti konteksta u vremenu i prostoru u kojem se donosi ovaj zakon. Dakle Hrvatska je ulaskom u euroatlanske integracije zaokružila da tako kažem svoj proces osamostaljenja i logična stvar da je konačno sazrelo vrijeme da mi počnemo malo i na drugačiji način razmišljati i promišljati o svojoj braći, o Hrvatima izvan RH koji bez obzira koji segment uzmemo ali svaki ima svoj problem. I možemo sad u pojedinom članku tražiti nijanse da li je trebalo biti ovako ili onako i nikada nećemo biti zadovoljni. Međutim, uz ovaj zakon idu neke stvari koje su po meni ključne pa čak i bitne koliko je i samo bitno državljanstvo. I jedno je mirovine i oporezivanje mirovina, plaćanje dvostrukog poreza. Drugo je ono što je po meni, s obzirom da veći dio tih naših iseljenika se želi vratiti u zreloj dobi a to je Sporazum o zdravstvenom osiguranju. Dakle to je zakon koji ide uz ovaj zakon i ne možemo gledati nikako izvan tog ekonomskog konteksta. Međutim, sad ću malo šire elaborirati ono što sam rekao i u svojoj replici, naprosto to je problem koji nas čeka. Dakle Hrvatska zbog svoje demografske slike, zbog toga što hrvatska putovnica je dala mogućnost svakom hrvatskom građaninu da ide u ovom trenutku raditi gdje hoće i gdje misli da će mu biti bolje, to je naprosto činjenica. Jer da nije tako, vjerojatno bi mi danas imali 250, 300 tisuća nezaposlenih. I zašto su otišli ti Hrvati? Možemo o tome raspravljati koliko god hoćemo, ali svatko je u nekom segmentu bio u trenutku da nešto napravi, da se to nešto ne dogodi. Meni je nekako 2008. referentna godina jer je bila godina prije krize ali ova 2015. i ovaj podatak o 1500 radnih dozvola je još indikativniji kad uzmemo da praktički samo 4 godine iza toga taj iznos se povećao preko 50 puta. I s obzirom na krizu tržišta rada, pa čak i naše iseljenike koji se žele vratiti nemojmo zaboraviti da u Njemačkoj živi treća generacija Hrvata iz Hrvatske iz BiH mnogi mnogi zbog ovoga ili onoga roditelji im nisu riješili državljanstvo, dakle na to moramo misliti ali isto tako moramo razmišljati da će u Hrvatsku zbog potrebe tržišta rada dolaziti vrhunski stručnjaci na koje će njihovi poslodavci praktički osloniti funkcioniranje sebe i svoje firme i mi u ovom zakonu o državljanstvu naprosto to moramo uzet kao jedan problem budućnosti. Jer gledajte, zašto to govorim, zašto sam spomenuo radne dozvole, kao što je bilo problematično dobit radnu dozvolu za, oprostite mi, za pastira, a bilo je i takvih slučajeva tamo prije 10-tak godina, sad za možda godinu ili dvije neće više biti problem sa radnom dozvolom ali će neko ko je došo radit u Hrvatsku pokazo se kao stručnjak itd., zbog inih razloga htjet imat Hrvatsku putovnicu, htjet bit hrvatski državljanin i biti oslonac za razvoj nekog poduzeća.

Dakle, ni jednim zakonom ne možemo riješit sve, možda sa donošenjem ovog zakona ovo je tema za razmišljanje o budućnosti, kao što je tema oko izbjegavanja dvostrukog oporezivanja za promjenu nekih drugih zakona. To su naprosto činjenice, naša realnost. Jer gledajte danas investitori kad dolaze u RH jedan od najbitnijih stvari uz pravnu sigurnost je da li imate radnu snagu koju ćemo zaposliti koja će moći raditi te poslove. I budite uvjereni da će to biti pitanje koje će se u Hrvatskoj u budućim godinama postavljat sve češće i češće. Vi danas imate određenih područja u RH gdje da ne znam kakav projekt donesete nažalost nemate ga na koga naslonit, kad govorim na koga naslonit to su živi ljudi i vi taj problem ne možete onda riješit za mjesec dana, kao što smo napravili jednu grešku, ja ću to ovdje otvoreno reći, sa limitiranjem radnih dozvola oni radnici koji su tradicionalno radili u RH u građevinskom sektoru su preskočili RH iako im je RH bila po svemu prihvatljivija od destinacija u kojima se danas nalaze. Prvo nisu imali jezične barijere, druga stvar imali su blizinu i treća stvar zarada građevinara danas u RH je čisto pristojna i pogledajte što se dogodilo našim građevinarima. Zbog nerazumijevanja, dakle ovo naprosto moramo pameti, ti ljudi su otišli da li je to Austrija, Njemačka i što su oni danas prinuđeni, naš građevinski sektor mora funkcionirati, mi smo morali posegnuti za radnicima iz pojedinih nekih drugih područja koji nikada nisu radili u RH, koji nemaju toliko znanja, koji imaju jezičnu barijeru i niz drugih problema, jer naprosto sutra kad neki poslodavac ili neko dođe i zatraži državljanstvo za nekog svog djelatnika uz sve sigurnosne i ostale provjere naprosto moramo biti fleksibilni, o tome moramo naprosto razmišljati. Jer gledajte ovo što je kolega Brkić i neki drugi govorili o 45 dana, čemu birokratizirati i administrirati tamo gdje je sve čisto i gdje nema provjere, to naprosto ne treba. Ili recimo izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, svi će pitati zašto Amerika nije potpisala taj ugovor s RH, zašto, zato što naprosto nije imala gospodarski interes, oni su ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisivali sa zemljama s kojima su imali interes. Zašto? Zato što u Americi njihov porezni sustav je takav da gro poreza je na zaradu, njihov porez na promet u pojedinim državama je 2 i 5% i njima normalno da nije u interesu da se novci od poreza koji je negdje plaćen u Hrvatskoj da se to prizna kao plaćeni porez u Americi ili recimo da neko mirovinu ili nešto odnese u Hrvatsku i da se ne oporezuje u Americi. To su sve činjenice, to su sve stvari o kojima trebamo razmišljati no dobro je da smo poslušali i Ured za Hrvate izvan Hrvatske i savjet i sve ostalo jer naprosto pitanje koje smo svi mi čuli, kad smo hodali po svijetu i kad smo se susretali s Hrvatima je bilo pitanje tog državljanstva. Većina tih Hrvata nije otišla dobrovoljno iz Hrvatske, neki su otišli trbuhom za kruhom, neki su otišli iz jednostavnog razloga jer da nisu otišli bili bi u zatvoru. I mnogi od njih su napravili uspješne karijere, a na nama danas samo da im omogućimo lagan i efikasan povratak, da to svoje iskustvo i znanje koje imaju donesu u Hrvatsku, da nas natjeraju da drugačije razmišljamo i promišljamo. Jer to je smisao cijele priče, jer gledajte kao dok ne odete van i dok ne vidite neke stvari, neke stvari vam se čine nemogućim, onda kad vidite kako je to jednostavno ako to primijenite kod sebe upravo to znanje i te spoznaje koje imaju Hrvati koji su negdje, da li u Njemačkoj, da li u Americi, da li u Australiji, je po meni jedno veliko bogatstvo jedan veliki potencijal hrvatskoj budućnosti i ja sam ne jedan puta znao reći na tim skupovima, molim vas nemojte se samo ulagat u Hrvatsku iz domoljublja, ulažite u Hrvatsku iz interesa i to će ona bit genijalna stvar i za vas i za Hrvatsku jer nažalost u nekim privatizacijskim procesima se događalo svašta i to je nešto što je stvorilo negativnu sliku i određenu skepsu Hrvata prema povratu u Hrvatsku. Na nama je da sa ovim zakonom pošaljemo jednu drugačiju poruku, al isto da paralelno s ovim zakonom razmišljamo i o nekim ekonomskim efektima koji su u konačnosti najbitniji.

Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Šuker, spomenuli ste da je uz ovu proceduru oko prijema u hrvatsko državljanstvo, veliko nezadovoljstvo naših iseljenika što se tiče Sporazuma o dvostrukom oporezivanju, pa me zanima kakvo je vaše mišljenje, s obzirom da ste bili ministar financija i stručnjak ste u tom području, zašto Hrvatska do sada, koliko znam ima 63 potpisana sporazuma, nema taj sporazum potpisan sa SAD-om, jedina smo članica EU koje nema sa SAD-a potpisan i jedna od 3 članice NATO saveza i isto tako i sa Australijom, a poznato nam je po nekim podacima, kolega Kovač i kolega Stier bi to bolje znali, preko milijun pripadnika hrvatskog naroda živi u SAD-u i preko 200 tisuća je hrvatska [[Upadica: Hvala.]] dijaspora u Australiji.

Jedno su ove prekooceanske zemlje s kojima nemamo potpisan ugovor, dakle ja sam rekao da Amerika jednostavno nije imala svoj gospodarski interes to napraviti sa Hrvatskom, ali zato sam u svom uvodnom govoru rekao da smo mi sad članica Euroatlantskih integracija i gledajući tome, oni bi naprosto morali krenuti u taj proces da potpišemo ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ja sam ovdje, u ovom visokom domu u proteklih 6, 7 godina kad su neki uveli o oporezivanju inozemnih mirovina, govorio puno o tome jer, gledajte, nelogično je ako je netko zaradio mirovinu u Njemačkoj, u Švicarskoj ili negdje drugdje, tamo plaćao poreze, sve skupa, a sad kad dođe u Hrvatsku da mu se ta mirovina oporezuje. Dakle, tu je isto jedan problem koji naprosto, o kojem treba razmišljati i promišljati, to nije problem kolege Katić kolege Marić.

Kolega Šuker, spomenuli ste, što se tiče našeg gospodarstva, dvije rak rane, rekao bih koje danas muče cijeli sektor gospodarski. Dakle, ja držim da smo mi zakasnili u dva velika procesa koja ste vi napomenuli, a to je dakle stvaranje uvjeta za lakši uvoz radne snage. Mi više nećemo imati što uvoziti. Svi ti radnici koji su došli iz trećih zemalja iz naših susjednih zemalja, oni su već, kao što ste rekli prešli u druge zemlje i teško da ćemo moći zadovoljiti potrebe za radnom snagom iz tih zemalja jer jednostavno njih više nema, mi možemo i dizati kvote i za 50 i za 100 tisuća, ali je njih jednostavno teško naći na tržištu.

Da, kolega Kliman, Hrvati su sudjelovali u gospodarskom rastu nekih europskih zemalja. Hrvati su i pojedina područja u Americi obilježili sa svojim radom, točno se zna gdje su te najjače hrvatske zajednice i mi danas naprosto kad razmišljamo i promišljamo o budućnosti RH, ne smijemo nažalost ovaj crni demografski trend u Hrvatskoj zaboraviti, a ako hoćemo da nam država funkcionira, da bude stabilna i da bude jaka, onda morate imati gospodarstvo. A da bi imali gospodarstvo, morate imati nekoga da radi. Ja sam samo spomenuo ovo što nam se dogodilo zbog kvota, da su nas preskočili. Naprosto u budućnosti moramo razmišljati da neki potomci Hrvata i neku drugi za koje je njihov poslodavac, i napravi se procjena da nam trebaju takvi ljudi, kao što se to radi sa vrhunskim sportašima, da se razumijemo. Pa nije Pešalov Hrvat ali, kad smo napravili procjenu, a nam može biti promotor, kao sportaš on je želio doći u Hrvatsku, dali smo mu svoje državljanstvo i da ona ima zlatne medalje, sjetite se od mojih ... [[Govornik se ne razumije.]] [[Upadica: Hvala.]] mladosti u trenucima kad je Hrvatskoj bila itekako bitna promocija [[Upadica: Hvala.]] vani.

Ja naravno, kao i moje kolege iz HDZ-a pozdravljam ovaj prijedlog zakona jer vidim u njemu dosta dobrih elemenata. Ove olakšice su vrlo pozitivna stvar. Ja to vidim kao neku vrstu liberalizacije postupka primitka osoba u hrvatsko državljanstvo, posebno osoba koje su hrvatskoga podrijetla. Znači, to je jedna vrlo važna gesta, time se šalje poruka da je Hrvatska emancipirana, da nastavlja proces emancipacije, da brine o sebi, da brine o svojim interesima i da želi jedan moderan zakon o hrvatskome državljanstvu. Kolega Šuker je govorio o ekonomiji, njemački kancelar Erhard je govorio da je 50% ekonomije psihologija. Znači ovakvim jednim potezom mi šaljemo poruku, mi liberaliziramo Zakon o državljanstvu, želimo ljudima olakšat da budu hrvatski državljani i to je vrlo važno i na planu gospodarstva. Neću sad puno govoriti o gospodarstvu, samo ću reći da, naravno, ne smijemo ni zaboraviti da je temeljni zadatak da radimo promjene u samoj Hrvatskoj, mi moramo mijenjati strukture u samoj Hrvatskoj, ako želimo Hrvatsku pretvoriti u napredno društvo, konkurentno društvo, kreativno društvo, obrazovanje, pravosuđa, državna uprava, lokalna i regionalna samouprava, tu moramo zaista pokazati da znamo efikasnije sebe politički organizirati. To je ključ. Ima nekoliko stvari na koje ću ipak ukazati, za koje smatram da ih, da moramo o tome razmisliti. To je npr. kada govorimo o iseljeniku. Što je to iseljenik? Ja sam malo pogledao ovu definiciju pa onda vidim da kaže da je iseljenik i osoba, citiram, koja je iselila s područja RH a nije imala državljanstvo, nije imalo bivše hrvatsko republičko državljanstvo odnosno zavičajnost na području RH. Smatram to jednim suženjem definicije iseljenika.

Ne bih tu birokratizirao ono što je rekao kolega Šuker, smatram da tu moramo pokazati jednu širinu i ne treba tu komplicirati stvari.

Isto tako, vi ste govorili gospodine državni tajniče o tome da se u ovom novom prijedlogu zakona ljudima koji su se odrekli državljanstva onemogućava da jednog dana opet uzmu hrvatsko državljanstvo. Zašto to činiti? Ako je netko iz nekog razloga to napravio jer je imao ne znam još dva državljanstva i onda se odrekao možda jer mu je netko drugi to tražio u nekoj zemlji jer oni nisu radili neku provjeru i onda on promjeni tu svoju odluku kada ode recimo u mirovinu. Zašto onda njemu onemogućiti da ponovno bude naš državljanin? Smatram to nepotrebnim kada već idemo u liberalizaciju onda mu omogućimo ili njoj da ponovno bude član naše političke zajednice. Kada govorimo o oduzimanju državljanstva, ako se pokaže da je netko krivotvorio podatke, ili ako je netko počinio zločin protiv RH onda isto tako moramo imati na umu da imamo Ustav koji jasno kaže da se našem državljaninu ne može oduzeti hrvatsko državljanstvo. Znači imamo isto to na umu a znači ne možemo nikome oduzeti državljanstvo ako on na taj način gubi bilo koje državljanstvo i ostane bez državljanstva, na to isto moramo paziti i o tome voditi računa kada govorimo o ovoj odredbi da se oduzima državljanstvo ako se pokaže da je osoba koja je primljena u državljanstvo pokušala RH prevariti. Na to moramo paziti. Znači ne možemo dopustiti da osoba ostane onda bez državljanstva. U tom segmentu mislim da možemo to malo doraditi. Ono što je predloženo kada je riječ o ceremoniji da se organizira jedna svečana prisega za stjecanje državljanstva smatram to vrlo pozitivnim, to je dobro. To je i ako hoćete u duhu rješenja koja su u zadnjih nekoliko godina primijenjena i u nekim drugim državama koje se smatraju državama koje su useljeničke, V. Britanija, Francuska, pa sad i Savezna Republika Njemačka, smatram to vrlo dobrim da se na taj način diže i svijest i da osoba koja je onda primljena u hrvatsko državljanstvo zna i cijeniti da je postala članicom naše, ili članom naše političke zajednice. Sve u svemu vrlo pozitivno sa naravno potrebom da nešto malo ipak tu doradimo, da budemo malo precizni.

Mi moram pokazati da smo otvoreni, da primamo ljude u svoje državljanstvo, da smo spremni primiti ljude u hrvatsko državljanstvo koji mogu koristiti hrvatskoj političkoj zajednici, znači našemu društvu, da smo otvoreni i da smo spremni svima onima koji to žele i koji poštuju hrvatski pravni poredak dati šansu, dati doprinos da Hrvatska zaista dugoročno bude napredno, konkurentno društvo. Zbog toga ovaj zakon, ovaj Prijedlog zakona o hrvatskom državljanstvu pozdravljam. Svatko tko ima naše državljanstvo je Hrvat, je hrvatski državljanin, mi moramo u perspektivi prestati razmišljati o nacionalnostima unutar hrvatskog državljanstva. Onaj tko je hrvatski državljanin je hrvatski državljanin, on može imati neko etničko podrijetlo koje možda nije hrvatsko ali on je za nas i to mora biti u našoj svijesti, posebno nas koji ovdje donosimo zakone u Hrvatskoj, znači u ovom Visokom domu, on je za nas Hrvat, politički Hrvat, hrvatski državljanin.

Pa kolega Kovač, mislim da ste jednu stvar sjajno akceptirali, ustvari nitko o tome nije govorio i zato sam se javio za repliku i mislim da to i ja i vi bi trebali još malo da tako kažem podebljati, pojačati a to je ta svečanost dodjele hrvatskog državljanstva. ... [[Upadica se ne čuje.]] Koliko mi dozvole kolega Orepiću, možda imam privilegiju pa imam više od 3. Dakle, s jednom stvari da onome koga primamo, kome dajemo hrvatsko državljanstvo da mu pokažemo da ga cijenimo a s druge strane ono što je daleko bitnije da mu pokažemo da cijenimo svoju Domovinu i da nam je to svetinja i da je on kao takvu treba gledati a da mu na toj svečanosti i mi njemu ukazujemo čast i priznanje a isto tako i ukazujemo čast i priznanje svojoj Domovini. Jer naprosto to su te neke ceremonalne stvari koje tradicionalne države imaju a mi se još tome moramo učiti jer nažalost egzistiramo samo ovih 29 godina. Kolega Šuker, apsolutno, znači to će i biti jedan doprinos izgradnji političke kulture u RH, to je prijeko potrebno, znati cijeniti državu u kojoj živimo, da smo mi članovi te političke zajednice, dati do znanja ljudima koji žele biti s nama u toj državnoj zajednici da i mi njih cijenimo a njih staviti u poziciju da onda i oni isto tako vide da imaju obvezu.

Poštovani kolega Kovač, iznijeli ste par detalja što se tiče pozitivnih odredbi ovog, izmjena ovog zakona a isto tako određene konstruktivne prijedloge. Ali ono što mene osobno zanima, vi ste bili ministar vanjski poslova neko vrijeme i u javnosti je, odnosno u medijima je bilo nekoliko informacija kako su određeni predmeti koji su zaprimljeni u diplomatsko konzularnim predstavništvima za prijem u hrvatsko državljanstvo čekali i po nekoliko mjeseci pa i godina. Pa me zanima kakvo je vaše mišljenje zašto se to dogodilo i kako to riješiti?

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Brkiću i kolega Brkiću. Ovako bio sam ne samo ministar vanjskih poslova, bio sam veleposlanik u jednoj velikoj državi, zove se SR Njemačka i ja sam uvijek inzistirao na tome da službenici koji su u konzulatu budu najvažniji jer to je slika Hrvatske u svijetu. Nije slika veleposlanik i ne znam netko tko ima neke političke govore nego konzularna služba, konzularni djelatnik, on mora biti tip top, mora pokazati angažman, reći dobar dan, izvolite, ne samo a ha, a, b, b, b, javiti se na telefon, nego biti ljubazan, određivati posao. Ali naravno da je bila isto jedna blokada u administraciji zbog kompleksnosti i zakona. Tako da će i ovaj zakon nadam se olakšati ljudima u konzulatima taj posao. Ne samo da budu ljubazni nego da u komunikaciji između vanjskih poslova i unutarnjih poslova bude brža obrada podataka, a to je nužno. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Pitao sam se zašto ste ovako važnu točku dnevnog reda stavili na kraj dana u kasne večernje sate pa sam se onda dosjetio i želim vjerovati da je to zbog našega iseljeništva jer u ovim satima je mogu naši sunarodnjaci na Novom Zelandu i Australiji gledati u ranim jutarnjim satima a naši sunarodnjaci u Sjevernoj Americi u kasnim popodnevnim satima. Dakle državni tajnik je u ime predlagatelja nas izvijestio da je Zakon o hrvatskom državljanstvu definiran najprije u listopadu '91. godine, da je nakon toga doživio nekoliko izmjena. Međutim, također smo svjedoci da posebice naši iseljenici su se žalili i na opstrukcije i na inertnost administracije i na same restrikcije u samom zakonu pa su takve pritužbe dolazile i do nas u Odbor za Hrvate izvan RH. To se nalazi i u zaključcima Savjeta Vlade RH, s njihovih zasjedanja i pretprošle i prošle godine. I naravno sve je to dakle rezultiralo evo jednom dobrom inicijativom i predsjednika Vlade koji je formirao radnu skupinu koja je danas donijela pred nas ove Izmjene i dopune Zakona o hrvatskom državljanstvu koje su dakle ne samo liberalizacija hrvatskog državljanstva već i jedna komplementarna mjera Strategije demografske, revitalizacije RH. Naime, prema podacima koje je iznio i uvaženi državni tajnik dakle do prosinca 2017. u hrvatsko državljanstvo je pri rođenjem primljeno skoro milijun i 90 tisuća osoba. I to nije naravno malo. Međutim, ako to usporedimo sa 3,5 milijuna Hrvata koliko prema procjenama relevantnih institucija RH živi izvan RH onda vidimo koliki je još uvijek potencijal dakle posebice našega iseljeništva za dobivanje hrvatskoga državljanstva i uključenja Hrvata i svijeta u društveni i politički i ekonomski život RH. Međutim, jasno je dakle da svi oni, svih tih 3,5 milijuna možda nikada neće aplicirati za hrvatsko državljanstvo ili neće biti zainteresirani i zato je važno i ovaj zakon gledati u jednom širem kontekstu i u kontekstu dakle glavnog imigracijskog zakona a to je Zakon o strancima. I podsjetiti ću dakle da smo ovdje u ovom Saboru na prijedlog Odbora za Hrvate iz RH donijeli jedan amandman koji kaže dakle parafraziram, Hrvat bez hrvatskog državljanstva i sa stranim državljanstvom ne može se smatrati strancem temeljem ovoga zakona. Dakle sve te mjere, dakle komplementarno doprinose uključenju svih Hrvata iz svijeta u društveno politički i ekonomski život RH. Odbor za Hrvate izvan RH jučer je održao sjednicu, raspravio ovaj zakon, čuli su se dakle vrlo konstruktivni prijedlozi za poboljšanje ovoga zakona i evo neki članovi Odbora su već i uzeli dakle sudjelovanje u ovoj raspravi. Ja ću se ovdje osvrnuti samo na par članaka ovoga zakona i iznijeti neke svoje dileme i neke primjedbe. Dakle člankom 2. predlaže se izmjena članka 5. Zakona u odredbama koje se odnose na stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom djeteta rođenog u inozemstvu čiji jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja je hrvatski državljanin. Prijedlogom zakona povećava se dakle dobna granica za prijavu u evidenciju hrvatskih državljana do navršene 21 godine, dakle da bi se omogućilo tim osobama da nakon punoljetnosti ukoliko i roditelji nisu uradili do 18 godine sami se apliciraju za hrvatsko državljanstvo. Ja ovdje postavljam pitanje zašto se govori o jednom roditelju, a ne oba dva roditelja, ali to će evo, nadam se do drugoga čitanja odgovoriti dakle, predlagatelj. Međutim ovdje dolazi do prve dileme i prvog pitanja. Što je s onim potomcima hrvatskih državljana, koji su danas stariji od 21 godine? Stoga smatram da bi ovaj članak trebalo preformulirati i kroz jedan dodatni stavak koji bi glasio dakle podrijetlom stječe hrvatsko državljanstvo osoba rođena u inozemstvu čije je jedan ili oba dva roditelja u trenutku njezina rođenja hrvatski državljanin, ako u roku od 2 godine od stupanja na snagu ovoga zakona podnese zahtjev za stjecanje hrvatskoga državljanstva. Dalje, smatram izuzetno važnim i čl. 3 ovoga zakona gdje se predlaže promjena u odnosu na postojeći zakon i da se dakle, briše iz ovoga zakona uvjetovanje poslovnom sposobnošću osobe što je do sada diskriminiralo značajan broj potencijalnih tražitelja hrvatskog državljanstva. Nadalje, čl. 5 naravno također izuzetno važan i koji je i predlagatelj ovdje obrazložio, i koji su mnoge kolege tu još potencirale, gdje se izostavlja to generacijsko ograničenje za stjecanje hrvatskog državljanstva za potomke hrvatskih iseljenika u ravnoj liniji, dakle njihove bračne drugove te se omogućava stjecanje hrvatskog državljanstva u širem krugu potomaka hrvatskih iseljenika. I vjerujem da čak ima i dalje prostora za tu liberalizaciju, međutim to ću na kraju reći sa par riječi. S druge strane, oslobađanje obveze, udovoljavanje poznavanja hrvatskog jezika i latiničkog pisma. Bez obzira što su neki ili ustavnopravnog sustava RH, što su neki kolege to malo je kritički osvrnuli, treba znati da posebice za vrijeme bivše države nije bilo interesa da se izučava hrvatski jezik, hrvatska kultura, za Hrvate koji su živjeli u inozemstvu. Naravno to se sada mijenja utemeljenjem Središnjeg državnog ureda za Hrvate RH i aktivnostima Ministarstva vanjskih poslova. Što se tiče čl. 5, tu bih posebice dakle iznio neke svoje dvojbe oko ovoga članka gdje se dodatno precizira pojam iseljenika iz RH na način da se propisuje da se iseljenikom smatra osoba koje je iz RH iselila prije 8. listopada 1991. godine. Što se sa potomcima hrvatskih iseljenika koji su u različitim periodima povijesti iseljavali sa hrvatski povijesnih i etničkih .../nerazumljivo/..., BiH, Srbije, Crne Gore? Da li dakle odredbama ovoga članka što je i kolega Raguž u svojoj raspravi potencirao, stavlja u neravnopravan položaj, da li dijelimo naše iseljeništvo, dakle, koje poznato je kroz čitav ovaj period koji je za nama, posebice ovaj moderne povijesti, zadnjih 30 godina, nastupa kao jedinstven, dakle korpus. I smatram da bi tu svakako trebalo razmisliti o jednoj drugačijoj formulaciji koja bi otprilike glasila dakle iseljenikom iz Hrvatske u smislu ovog zakona, smatraju se pripadnici hrvatskog naroda, dakle ovdje potenciram dakle naglasak pripadnici, koji su iselili iz hrvatskih etničkih prostora neovisno o nazivu države iz koje su selili. I naravno to se može i precizirati kroz pojedine povijesne periode, bilo da je to Kraljevina Hrvatska, Dalmacija, Slavonija, do 18, država Srba, Hrvata i Slovenaca 18, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevina Jugoslavija, 19 od 39, Banovina Hrvatska, NDH 41.-45., Narodna republika, Socijalistička RH, naravno Republika BiH itd. Ili naravno, jasno reći će da se iseljenikom se smatra osoba pripadnik hrvatskog naroda koje je iselila s područja RH i druge države koja je u to vrijeme bila u sastavu državne zajednice kojoj je pripadala RH. Dakle mislim, bar mislim da razumijem određene dakle i dvojbe koje je predlagatelj imao i glede ove formulacije koju sam ja maloprije iznio, ali se mislim te dvojbe mogu riješiti jasnijom definicijom pripadnika hrvatskoga naroda, bilo da to uzmemo iz zakona susjednih država, kao što je talijanski zakon koji kaže talijansko državljanstvo se temelji na načelu podrijetla, po kojem je Talijan dijete rođeno od oca i majke Talijanke, odnosno Talijana, ili pak imamo u našem pravilniku jednu formulaciju Pravilnik o ostvarivanju prava za naknadu za učenje hrvatskog jezika i stipendiranje povratnika iseljenika koji kaže pripadnik hrvatskog naroda je osoba kojoj jedan od roditelja ili jedan od predaka 3. ili 4. nasljednog .../nerazumljivo/... pripadnik hrvatskoga naroda. Naravno, ostali članci dakle sigurno definiraju na bolji način određene materiju iz državljanstva što se tiče prijema, što se tiče otpusta itd. I u svakom slučaju interes RH Hrvata izvan RH u društveno, politički i ekonomski život RH, i zapravo ću ja ovdje parafrazirati dakle, dio rasprave jednog vanjskog člana odbora, koji naravno nije imao prilike da to u Saboru kaže, koji je rekao da bi još liberalnije odredbe stjecanja hrvatskoga državljanstva trebalo uvesti za one koji traže hrvatsko državljanstvo s ciljem nastanjenja u RH. Ovdje ću reći, dakle ima puno liberalniji zakon.

U svakom slučaju, ja pozdravljam donošenje ovoga zakona, naravno mi ćemo ga ponovo još jedanput razmotriti na odboru.

Meni je drago da kolega Orepić je tu, drago mi je da smo mi tu, ali ja bih volio da su kolege iz oporbe je li, druge kolege iz oporbe tu tako da možemo normalno razgovarati o jednome elementarnome zakonu za RH. Zakon koji bi trebao biti svima zanimljiv u Hrvatskoj, mi ovdje razgovaramo samo uglavnom u krugu HDZ-a uz poštovanje naravno, prema kolegi Orepiću, to je loše i to moramo isto tako javno reći i drugom prigodom da se zna, da to nije normalan odnos prema jednome vrlo važnome zakonu RH.

Kolega Ljubić, vama je poznato da bosansko hercegovačko iseljeništvo broji oko 2 milijuna bivših stanovnika BIH.

Raspravljajući o uvjetima za stjecanje hrvatskog državljanstva, naglasili smo potrebu liberalizacije, uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva. Koliko hrvatsko državljanstvo, Hrvatima koji žive danas u BIH u okolnostima njihovog političkog položaja doprinosi njihovoj stabilnosti, odnosno, opstanku u BIH.

Prije svega mi je drago što g. Kovač nije otišao i hvala što ste primijetili dragi kolega da sam tu još i točno tu sam uistinu zbog uvažavanja našeg iseljeništva, pogotovo onih koji su suzama otišli, pa kad god to bilo iz ove naše prekrasne domovine. I molim upravo te koji su sa suzom otišli iz ove domovine, kada god, bez obzira na vrijeme, da se što prije organiziraju, pa pogotovo ove danas što odlaze i da što prije rastjeramo one koji su RH doveli u ovu situaciji, koji su ju doveli u ovu situaciju i ponizili je, a pogotovo i one koji u ovom trenutku koaliraju sa bandom kao što su Dodok i kompanija, koji eksploatiraju ratni plijen u 21. stoljeću. Iseljena … [[Govornik se ne razumije.]] neće se ponavljati, puno je toga lijepog rečeno i slažem se, vrata RH, trebaju biti otvorena svakom našem iseljeniku. Ali, dosadašnji zakon, trenutni zakon koji je na snazi, nije niti u jednoj sekundi, niti u jednom detalju, povrijedio ičije pravo. Slažem se da se povećava i liberalizira još više. Ali ne možemo ići ispod razine reda. Ja sve što govorim u ovom Visokom domu i što ću ikada govoriti, govorim iz pozicije reda, jer sam uvjeren da RH, nije u krizi, nego u neredu. Gospodo, ovim prijedlogom, ovo nije liberalizacija, ovim prijedlogom mi generiramo nered u ovo područje. Mi generiramo nepovjerenje u RH, mi generiramo nepovjerenje u institucije ove države i volio bi da me slušaju dragi iseljenici. Mi banaliziramo naše hrvatsko državljanstvo, što ne smijemo i nemamo pravo na to, upravo zbog ovih koji su u suzama otišli iz ove domovine. Iseljena Hrvatska, je razočarana u politiku i ljude koji su doveli RH u ovu situaciju, oni su smetnja što nisu danas s njima što nisu danas u Hrvatskoj. Slažem se da ima problema u Zakonu o prebivalištu i da treba napraviti ih funkcionalnijim i da sve administrativne poteškoće treba maknuti i otkloniti, ali osnovna prijetnja, odnosno, osnovna smetnja, tim ljudima, našim ljudima, da se vrte u RH, je kriminal koji je ovdje, koji je doveo državu Hrvatsku u ovo stanje.

Pozivam zato iseljeništvo, da ignorira ovo poniženje koje im se stavlja, pozivam da sačuvaju oni dostojanstvo hrvatskog državljanstva, kada mi to nismo sposobni, da sačuvaju dostojanstvo hrvatske države u konačnici i što prije se vrate, što prije se organiziraju i dovedu one i preuzmu vlast u RH, da uvedemo red u RH, između ostaloga i red u državljanstvo.

Kolega Orepiću, vi ste svojim životnim putem živjeli jedno vrijeme u BiH i vi dobro znate da hrvatski politički predstavnici u BiH nemaju izbora osim razgovarati, voditi dijalog, koalirati sa onima koji žive u BiH i to će tako ostati. Samo neznanje, samo neodgovornost može usmjeravati hrvatski narod u pogrešnom pravcu, pa i isticanje te činjenice s kime se može koalirati. Ja bi volio od vas čuti, kao i od drugih zastupnika u HS-u da sa takvom žestinom navedu one koji nama već nekoliko izbornih ciklusa biraju političke predstavnike negirajući volju hrvatskog naroda. Na taj način ćemo biti i ozbiljniji i odgovorniji prema hrvatskom narodu [[Upadica: Hvala]] u BiH i RH.

Orepiću, nemam nimalo razumijevanja, a vjerujem ni naša dijaspora, simpatija za vaše krokodilske suze koje lijete nad hrvatskom dijasporom jer upravo ove promjene izbornog Zakona koje imamo ovdje su zapravo prijedlozi hrvatske dijaspore izražene preko njihovih legitimnih predstavnika u Hrvatskom svjetskom Kongresu u savjetu Vlade RH. Što se tiče vaših riječi da hrvatski narod BiH proglašavate bandom jer hrvatski narod u BiH je definirao svoju politiku u okviru Hrvatskog narodnog sabora.

g. Ljubić, ja uopće nisam frustriran i to trebate znati, niti sam ja moje prijatelje iz BiH ikad nazvao bandom, imam više prijatelja u BiH nego vi i zato molim vas, ja samo ukazujem na realan životni problem, na nered, a to je da se zlorabi prebivalište u ovom konkretnom slučaju, institut prebivališta, i na taj način se utječe na rezultate izbora u čitavom nizu lokalnih jedinica samouprave kad su izborni procesi u pitanju.

Poštovani kolega Orepiću, vi ste govorili o prijedlogu ovog Zakona, a govorili ste o nekim drugim stvarima koji nemaju veze sa ovim Zakonom, ali nastranu to, i govorili ste ovako malo patetički o, kako naši iseljenici liju suze. Naši Hrvati u BiH liju suze zbog vaših postupaka koje ste vi provodili dok ste bili ministar unutarnjih poslova. Isto tako, dok ste bili ministar unutarnjih poslova nisam primijetio da ste vi riješili taj nered i taj kriminal, imali ste sve u rukama, dakle, mogli ste to riješiti. Uz dužno poštovanje prema vašoj epizodi u Domovinskom ratu gdje ste bili hrvatski branitelj i branili RH, kad ste se uključili to je stvar vaša osobna, u vašem izlaganju imao sam osjećaj kao da govore dvije osobe, jedna osoba branitelj, a druga osoba čovjek koji je još u JNA. Dio nečega što se u RH odnosno stanje u RH koje ja priželjkujem, koje se zove kratko red, ne podrazumijeva politiku koju ste vi provodili g. Brkić. Vrlo je bitno da razumijete, vrlo je bitno da razumijete da ja kao branitelj, je li i kao iznimni poštivatelj i poznavatelj mnogih iseljenika RH, čvrsto stojim na zemlji, nemam nikakav imperativ opstati u politici i ostati u politici, ali imam želju, imam nastojanje da svakim svojim sekundom svoga djelovanja u Visokom domu i gdje god bio, da pridonesem napretku RH. Duboko vjerujem da ovo što govorim i način na koji govorim i na koji se zalažem da doprinosi boljitku RH.

Govoriti tako ružno o svojoj zemlji je meni nepojmljivo, a zašto? Da bi dokazali nešto što ne možete dokazat, tako nazivati jedan dio svoga naroda. Pa gledajte, tko je prvi došao i rame uz rame branio Hrvatsku 1991. Tko? Ti ljudi koje ste vi sad prozivali. Pričate o nekakvom dječjem doplatku.

Nikad za nikad Vlaho Orepić nije rekao ništa protiv RH, protiv RH ni protiv naroda hrvatskog. Niti ću to reći. U komentaru. To je korektan komentar. Sada će u ime predlagatelja nešto reći poštovani državni tajnik Žarko Katić. Hvala lijepo g. predsjedavajući, poštovana gospodo zastupnici, iako je kasan sat, ali evo, mislim da ova tema, ovakav zakon zaslužuje još ovaj moj odgovor na dosadašnju raspravu a i mislim, držim da ćemo na taj način učiniti konačni prijedlog zakona boljim. Možda malo neuobičajeno, ali počet ću od posljednjeg govornika, poštovanog g. zastupnika Vlahe Orepića koji kaže da ovim prijedlogom zakona mi generiramo nered u RH. Ja zaista nisam čuo niti jedan razlog ni argument koji se tiču ovog zakona da bi mi ovim zakonom generirali nered. G. zastupniče, vi stalno govorite o prebivalištu, prebivalište je svakako bitno pitanje, Zakon o prebivalištu koji je bio na snazi za vrijeme vašeg mandata nije mijenjan, dakle ako možda ako postoje razlozi za promjenu, možda ste ih trebali tada iskoristiti, i ja sad u svoje osobno ime, ali i u ime ministarstva, kažem da ovaj Zakon o prebivalištu sigurno nije razlog i povod nereda kod izbora i on nije sigurno donio razliku niti za jedan zastupnički mandat. Ima i u svakoj će državi biti zbog razno raznih razloga da jedan mali dio prijavljenih prebivališta ne odgovara stvarnom stanju, to treba naravno kontinuirano dovoditi u red, to radimo, to radi ova Vlada, radili ste to i vi možda sa nekim većim žarom, ali sve što je zakonito treba raditi i svi naši zakoni moraju biti usklađeni međusobno sa Ustavom, ali mislim davanje takvog naglaska samo na jednu temu mislim da nije opravdano i to nije najveći problem ove države, a za ovaj zakon, kažem niste iznijeli argumente zašto nije dobar, ja bih volio čuti neke argumente pa ga pokušali onda i popraviti. Generalno, nekoliko zastupnika je reklo o predugom čekanju na donošenje rješenja o stjecanju državljanstva, to u nekom broju slučajeva je točno, ali ne u najvećem broju, ali mi to moramo popraviti i onaj broj ljudi koji čeka dulje, a svako godina, dvije to je dugo razdoblje i to razdoblje kanimo skratiti. Međutim, kad netko kao što je zastupnik Glasnović kaže da neki traže mito, to bi isto trebalo dokumentirati. Ja odbijam takvu paušalno vrlo ozbiljnu optužbu za bilo koga, ako se dokaže ta osoba apsolutno treba odgovarati. G. Boris Milošević je iznio nekoliko držimo bitnih stvari, ali ja ga u nekim od njih moram demantirati, on kaže da osobe rođene u Republici Srbiji primjerice ili BiH, ne mogu dobiti podrijetlom državljanstvo, dok netko tko je rođen u prekomorskim zemljama to može. Svatko, ponavljam još jednom čiji je roditelj hrvatski državljanin može svoje dijete prijaviti u knjige državljana u RH, bilo da se dijete rodi u Hrvatskoj ili da se rodi u inozemstvu. Ja sam govorio o brojkama, o broju osoba koje su stekle državljanstvo naturalizacijom, pa dakle prošle godine 4000 i nešto. Zadnjih godina mi redovito iz inozemstva dobivamo u knjige državljana upis za oko 20 i više tisuća. Po 25 tisuća. To su dakle djeca hrvatskih državljana koje žive u inozemstvu.

To sigurno oni ne zaboravljaju učiniti i tu ne vidim nikakav problem i da je bilo kome nešto onemogućeno. Točno je da su, da je u bivšoj državi postojalo savezno državljanstvo, republičko državljanstvo, u RH je čak 3 takva, kroz tih 45 godina zakona, iz 50., 65. i 77., oni su bili dosta kompleksni, međusobno kolidirajući i tu je moguće da je došlo do određenih grešaka ili različitih upisa. Ponekad je to bilo i to je možda veći razlog da su određene osobe, znači roditelji htjeli da njihovo dijete dobije neko drugo republičko državljanstvo i t osu izričito tražili i to su po većini ovih propisa koji su bili na snazi u tadašnjoj socijalističkoj RH i u drugim tadašnjim republikama omogućavali da se roditelji dogovore ili da traže upis prema prebivalištu, a ne prema republičkom državljanstvu. To su neki od njih iskoristili i možda netko tko je rođen u Sarajevu ili Beogradu od roditelja hrvatskog republičkog državljanstva je tražio upis u to republičko državljanstvo i sad se ne bi trebao zbog toga kajati, odnosno možda bi sin ili kćer trebali prigovoriti roditeljima, ali to je obiteljsko pitanje. Bilo je govora o jednom ili dva roditelja kad je pitanje zašto može dobiti državljanstvo podrijetlom ako ima jednoga roditelja, a ne spominju se dva. Spominju se i dva roditelja u čl. 4, ne u čl. 5. Ako su oba roditelja hrvatski državljani, onda dijete u pravilu ne može dobiti drugo državljanstvo. Ima država, nekih prekomorskih zemalja koje recimo omogućuju državljanstvo temeljem rođenja, na teritoriju te države, u tom smislu je značajan zaokret učinila i Njemačka prije par godina, ali to bih rekao, to je jedno uvjetno državljanstvo. Oni daju djeci koja su rođena sada u Njemačkoj državljanstvo, ako su roditelji sastanci, ali nakon 18 g. se moraju opredijeliti. Ako žele zadržati to njemačko državljanstvo, onda moraju tražiti otpust iz hrvatskog državljanstva, sada će za koju godinu prvi takvi slučajevi se morati opredjeljivati.

O govoru o apatridima u Hrvatskoj, on spominje Rome, doduše, spominju se i neki drugi. Odgovorno tvrdim da u Hrvatskoj ima iznimno mali broj osoba bez državljanstva Mi u našem radu, provodeći Zakon o državljanstvu ili Zakon o strancima, godišnje utvrdimo manje od 10-tak slučajeva, neovisno o njihovom etičnom podrijetlu, među njima Roma ima nešto više, ali dakle, to su male brojke. Mi se o toj temi se stalno konzultiramo unutar našeg tijela, središnjeg tijela države uprave, a isto tako i sa UNHCR-om i sljedeći tjedan imamo jedan sastanak sa UNHCER-om da jer u njihovom mandatom je pitanje rješavanja apatridnosti, ali brojke koji neki ističu kao 2,5, 3 tisuće, to sigurno nije točno, toliko u Hrvatskoj ne živi apatrida to ja jamčim, dakle, ta brojka je može se mjeriti eventualno u desecima osoba, ali to je pitanje, koje mi konstanto iz godine u godinu rješavamo. Gospodin Milošević je spomenuo pitanje polaganje prisege, kao konstituvnog čina ili ne, dakle, svako nije konstitutivan čin, hrvatsko državljanstvo se stječe i uručenjem rješenja, tim danom, tim trenutkom i potpisom u dostavnicu, ali ostajemo pri tome, da bi ta svečana ceremonija dala dodatan dignitet ovo činu stjecanja državništva, to je g. Kovač kao bivši hrvatski veleposlanik, svakako primijetio. I mislim da je bilo vrlo lijepo da je on mogao povodom dana državnosti, recimo svake godine podijeliti ova rješenja ili jednostavno čestitati tim ljudima koji su stekli i održati jedan govor tih možda nekoliko desetaka ljudi koji su stekli državljanstvo na području veleposlanstva koje je on vodio. Gospodin Bauk je rekao … [[Govornik se ne razumije.]] prihvatiti ovaj zakon, nije i to je njegovo pravo da to nije detaljnije elaborirao, međutim, ako sam dobro razumio spomenuo je da je ovaj zakon kroatocentričan, ako sam krivo razumio onda se ja njemu ispričavam unaprijed, a ako sam dobro razumio, onda tvrdim da, ovaj zakon je kroatocentričan kao i svi zakoni, koji će se ja vjerujem donositi u ovom Hrvatskom saboru, ali ne po etičkom principu, on jednako tako vodi računa i o osobama drugog etniciteta i o Mađaru iz Laslova, ili Srbinu iz Lapca ili Talijanu iz Buja i zato mi se svidio ovaj govor gospodina Kovača, gdje je on govorio o političkoj zajednici, državljanstvo je politička zajednica ljudi, koja objedinjuje jedan državni okvir, a koji u tom državnom okviru zadržavaju svoja različita, etnička, vjerska, politička i druga uvjerenja i to država treba jamčiti i poticati. Nekoliko riječi samo o ovome odreknuću ili otpustu, ponovno nije bilo dobro shvaćeno, dakle, otpust je onaj institut koji omogućuje i to čl. 15. izričito govori, da osoba koje je bila otpuštena iz državljanstva, ona može to državljanstvo ponovno dobiti. Međutim, pitanje je je li ustavno ili nije ustavno i evo, s tim bi završio nekome poništiti i9li ukinuti rješenje, naše mišljenje da to jest ustavno, da to nije protiv Ustava, naime i članak dapače i kod rješavanje samog zahtjeva za državljanstvo u čl. 26. stavak 2 stoji da Ministarstvo unutarnjih poslova, može odbiti zahtjev za stjecanje ili prestanak državljanstva iako su ispunjene pretpostavke, dakle, iako su ispunjene pretpostavke, ako ocjeni da postoji razlozi od interesa za RH, zbog kojih se zahtjev za stjecanje ili prestanak državljanstva treba odbiti. Dakle, gleda se je li ta osoba, osim onih sigurnosnih razloga, je li se osoba uklopila u određeni društveni kontekst i određenu društvenu zajednicu, takvih slučajeva imamo mi iznimno rijetko, jer kod nas je nepopularno onda reći i presuditi, to bi se smatralo prearbitrarnim da se kaže da se netko nije uklopio. U nekim zemljama u koje se mi želimo ugledati, postoje i koristi se takva ovlast administraciji, prije jedno 15-tak godina, bio je ja se sjećam, čitao sam o slučaju, u Saveznoj Republici Njemačkoj, da je jedan strani državljanin, koji je ispunio sve pretpostavke druge, ali nije bio odbijen sa svojim državljanstvom, mislim da je bio talijanskog državljanstva, jer je bio pripadnik komunističke stranke. Komunistička stranka u Njemačkoj nije zabranjena, ali se je smatrala svojim statutom i djelovanjem, ne podupire osnovne vrijednosti njemačkog Ustava i njemačkog društvenog poretka i takvoj osobi je bio odbijen zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva. Hvala vam svima na vašim doprinosima, u raspravi, mi ćemo sve vaše prijedloge razmotriti i vjerujem da ćemo izraditi još kvalitetniji konačni prijedlog Zakona o hrvatskom državljanstvu. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovati ćemo o njoj kada se steknu uvjeti. Nastaviti ćemo raditi sutra, u petak, 1. veljače u 9,30 i prva točka biti će Konačni prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižnoj djelatnosti, drugo čitanje, P.Z. br. 431.